Prvi je danas na redu poštovani kolega Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i reformista, izvolite.

Najprije, Hrvatska vojska, vanjska politika RH nisu političke igračke i država mora funkcionirati na temelju dogovora i suglasja najviših državnih tijela, a posebno u području gdje postoji sunadležnost. U medijskom prostoru u zadnje vrijeme pojavilo se puno poruka koje ne informiraju nego često zbunjuju građane. U parlamentarnim demokracijama, pa tako i u našoj, odluku o slanju vojnika Hrvatske vojske ne donosi ni predsjednik, kao niti Vlada nego HS. Isto kao što smo i do sada takve odluke donosili o svakom slanju vojnika u mirovne i NATO misije, što nam je i dužnost kao članice UN-a i NATO-a, Hrvatska je pristala ulaskom u NATO savez te potpisala određene sporazume koji su dvosmjerni i u kojima prihvaćamo zajedničke obaveze saveza koji, među ostalim je i sama bit osnivanja NATO saveza. Nažalost naše dosadašnje vlade su to često imale kao izgovor i opravdanje za nerazvijanje i neulaganje u vlastite oružane snage zadnjih 20-ak godina jer će nas u slučaju ugroze štititi taj isti NATO savez. Izjava predsjednika odaju dojam da je Hrvatska vodeća sila u NATO savezu i da se sve vrti oko nas. Evo, jučer smo upravo čuli da Velika Britanija je drugorazredna sila sa kojom nemamo što razgovarati jer oni zapravo nisu bitni, a zapravo je naš doprinos samo malo veći od deklarativnog, što je u politici male države kao što smo mi, često značajnije od stvarnog angažmana oružanih snaga. Do sada smo sudjelovali u velikom broju međunarodnih i NATO misija, uz odobrenje HS-a, od Afganistana, Iraka, Sjeverne Afrike, Mediterana, Poljske i Kosova, te time stekli zavidni uleg, ulog, ugled kao stabilnost i pouzdan partner. Kao dio EU i NATO saveza trebamo dosljedno preuzimati obaveze koje smo preuzeli u zaštiti i razvoju prostora u kojem živimo ukoliko želimo biti ozbiljno shvaćeni i uvažavani. Ako ne želimo, to je samo na nama i ako je to svima prihvatljivo, i to je demokracija, ali zaboravimo onda i na ulaz u šengenski prostor i zaboravimo onda relativnu sigurnost koje ove institucije donose, zaboravimo na novac iz fondova. Nema povlastica, još manje ulaganje u zemlje koje su sigurnosno nestabilne ili su još jedna od zemalja Balkana ili neželjena sila, nestabilna zona Europe čiji građani nemaju pristup slobodnom tržištu. Iskreno, baš me zanima kako bi funkcionirala naša država bez svega toga. Pogotovo bez sredstava koje trenutno dobivamo. Koliko god se trudio, ne mogu se osvrnuti ni na najnovije izjave predsjednika u Ukrajini. Zar nije hrvatska Vlada 2013. i 2014. g. koje je on bio predsjednik Vlade pratila događanja u Kijevu i podržavala želje naroda za demokratskim promjenama i europskim integracijama. Zar nismo upravo tada, 2014. g. poslali zrakoplov kako bi u Zagreb iz Kijeva prevezao grupu teško ranjenih ukrajinskih branitelja? Osobno, slažem se da hrvatski vojnici ne trebaju ratovati u tuđim ratovima, odluka je to pojedinaca koji to mogu raditi kao dragovoljci ili na svoju ruku i odgovornost, ali ovo sa čime se ne slažem je retorika izričaja predsjednika i licemjernost ovih izjava. Za vrijeme našeg Domovinskog rata u kojem smo mi bili u sličnoj situaciji, također, smo slali poziv Zapadu i dok je zapadna politika bila spora i neučinkovita, to se plaćalo krvlju naših građana, a pogotovo se to neučinkovitost skrbi platilo u Bosni i Kosovu, dok se Zapad nije odlučio uključiti. Tada nam je svaka pomoć, makar i deklarativna, značila puno. Našu slobodu branilo je i ne malo stranaca koji nisu čekali reakcije njihovih Vlada, a znali su da se borimo sami za vlastitu slobodu. Među njima i Ukrajinci pri čemu su neki ukrajinski državljani položili život za slobodu Hrvatske. Također, ako se me sjećanje ne vara, Ukrajina nas je 11. prosinca '91. priznala među prvim državama kada nam je i dala nam je potporu kada nam je bilo najpotrebnije, a sudjelovalo je značajno i u primanju naših Oružanih snaga, kada je isto bilo potrebno, no sjetimo se samo da je polovica skoro naših MIG-ova, MIG-24 došlo iz Ukrajine i instruktora koji su ih pratili. Ovakve izjave predsjednika smatram neprihvatljivim, koliko nas sigurno, koje nas sigurno diskreditiraju i ruše postojeći, kakav-takav ugled države koji smo teško stekli u EU i kod naših saveznika u NATO paktu. Ovakve izjave i vođenje vanjske politike nas opet svrstavaju u nestabilnu i nekonzistentnu državicu, koja prije pripada Balkanu nego zemljama EU i daju za pravo svim državama unutar EU koje nas često gledaju ispod povećala. Hvala najljepša.

Petra Krešimira IV, pa sve do posljednjeg narodnog vladara Petra Svačića ili Snačića su velim dijelom vladali i današnjim područjem BiH. Isto tako i bosanski vladari od Tvrtka Kotromanića, pa nadalje su u određenim razdobljima vladali dijelovima današnje Hrvatske, al moram napomenuti da se radi o vladarima kršćanima, velikim dijelom pripadnicima hrvatskog nacionalnog bića.

U socijalističkoj Jugoslaviji BiH postala je zasebna federalna republika, a '91.g. po popisu stanovništva Hrvata u BiH je bilo 17,3% Iako su bili najmalobrojniji narod upravo zahvaljujući Hrvatima je u veljači '92.g. prošao referendum o neovisnosti BiH na temelju kojeg je BiH postala međunarodno priznata država. Upravo su Hrvati, bosanskohercegovački Hrvati prvi stali u obranu BiH kao svoje domovine protiv velikosrpskih pretenzija i velikosrpske agresije u trenucima kada su neki govorili da to nije njihov rat.

RH je i potpisnica brojnih mirovnih sporazuma, pa se sjetimo Washingtonskog sporazuma kojim je stvorena federacija Bošnjaka i Hrvata, ali kojim je trebala biti i konfederacija između federacije i RH. Sjetimo se i Daytonskog mirovnog sporazuma kojim je uspostavljen trajni mir u BiH, a BiH podijeljena na dva entiteta sa tri konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Danas evo gotovo 22.g. od tog Daytonskog sporazuma Hrvati su sve samo ne konstitutivan narod u BiH. Pretvaramo se u nacionalnu manjinu, gubimo brojna prava koja su nam zajamčena, tako da Hrvati ni dan danas nemaju nacionalni tv kanal na svom jeziku, Hrvati danas gotovo nisu u mogućnosti više birati svog predstavnika u predsjedništvo BiH jer to za njih čine Bošnjaci. Hrvati su izgubili nekih 250 do 300.000 stanovnika i danas ih je po statističkim podacima svega 15%, ali vjerojatno je taj broj i puno niži. I ovi zadnji pregovori u Neumu su pokazali da se Hrvati u potpunosti marginaliziraju kao narod koji treba imati jednaka prava zajedno sa Bošnjacima i Srbima. I zato trebamo otvoreno pričati o tome što treba RH poduzeti i treba otvoreno pričat o nekim temama o kojima mnogi političari ne žele pričati, a to je da je krajnje vrijeme da Hrvatska kao supotpisnik Daytonskog sporazuma traži reviziju tog sporazuma. Hrvati trebaju i moraju dobiti svoj entitet u BiH. Samo kroz vlastitu federalnu jedinicu unutar BiH Hrvati će kao narod opstati slijedećih 50, 100 i 200.g., a BiH će opstati kao funkcionalna država, a ne kao sada međunarodni protektorat koji živi na aparatima međunarodnih institucija. Hvala vam lijepo.

Vidim da su danas i neki kolege iz vladajuće većine počeli o tome govoriti onako malo hrabrije i ako moram reći da je kolega Kapulica o tome govorio nakon mene.

Ovdje se donose odluke o hrvatskom članstvu u raznim međunarodnim asocijacijama. Ja bi volio evo odsad upućujem vladajućoj većini da budete malo hrabriji, da budete malo hrabriji i da se odlučite, okuražite da na svjetlo dana dođe Deklaracija o Ukrajini, požurite. Ako ste to uzeli u razmatranje požurite, a ako niste uzmite u razmatranje. Evo ja sam vas potaknuo ne danas nego još prije nekoliko dana. Dakle deklaracija zapravo ima jedan jednostavan sadržaj, a to je da se priznaje teritorijalni integritet, cjelovitost, nepovredivost teritorija nama prijateljske Ukrajine. Ja ne govorim o ratu, ne govorim o slanju vojnika nego govorim o jednoj jednostavnoj činjenici da mi kao najviši dom hrvatskog naroda moramo o ovom ključnom problemu reći svoj stav ako nećete vi, ja ću je predložiti već je i spremna, vi to znate, pa evo tko hoće ako predsjedavajući odnosno predsjednik sabora želi da dođe na dnevni red, doći će. Ali nemamo vremena za čekanje, nemojmo kalkulirati, ne kalkulirajte, nego stavimo je u proceduru i glasno i jasno bez uvijanja recimo svoj stav o ovoj ključnoj temi. Dakle, ne radi se o slanju vojnika bilo gdje, nego se radi o našem stavu o teritorijalnom integritetu jedne europske zemlje, nama prijateljske zemlje. Imamo različite državnike u Europi, imamo jednoga Orbana koji trči ko i Putina prije par dana. Imamo jednog Milanovića koji daje čudnovate izjave kao da je činovnik u Kremlju. Imamo jedan općeniti stav EU da smo na strani Ukrajine u ovom potencijalom ili već započetom sukobu. Dakle, to nije stav niti vlade niti predsjednika nego konačni stav daje ovaj dom. I nemojmo se bojati odnosno nemojte se bojati donijeti taj dokument ovdje na raspravu pa malo vidimo tko je gdje. S druge strane ono što sam već govorio, ponovit ću opet, mi smo članica NATO pakta, članica smo EU. Te asocijacije nam donose nešto dobro, nešto loše, ali smo članica tih asocijacija. Dok smo god u sastavu tih udruženja moramo poštivati i poštovati pravila koja tamo postoje. Ako nam se ne sviđa ajmo razgovarati i o tome, ajmo napustiti ta udruženja. Nisam za to, međutim ako smo tu onda budimo dosljedni. Budimo pravi saveznik jer smo potpisali i ugovor o savezništvu. Nadam se i vjerujem da rata biti neće. I pozivam i Ruse i Ukrajince neka se pripreme za ovu sezonu koja dolazi.

poštovani građani o terorizmu. Znam da premijer Plenković danas dolazi na Odbor za nacionalnu sigurnost zbog čovjeka kojega je privelo zbog jaja. Niti je oružje, nit ćemo bilo kome prijetiti. Tako predsjedniče ne morate zvati stražu nije oružje, nije teroristički čin. Ja bi ovdje naglasio nekoliko vrlo bitnih stvari. Trenutno imamo poskupljenje plina 5 puta. Što će uzrokovati to poskupljenje? Međutim, kako će poljoprivrednik proizvesti ovo jaje kada umjetno gnojivo Petrokemiji ovisi o plinu. Proizvodnja umjetnog gnojiva ovisi o plinu što znači da poljoprivrednik ove godine ionako u ovoj krizi nismo samodostatni nije ništa vlada poduzela osim što su kolege iz HDZ-a zadarskog rekli da je to teroristički čin nekih sektaša tamo Buljevih, ja uopće ne znam o kojem se čovjeku radi, ali je sramotno govoriti o jaju kao terorističkom činu, a ne kao o prehrambenom proizvodu što Boris Dvorinik rekao u svojoj pjesmi da li će se mutiti jaja u sorbolu, na oko, da li biti kajgana, da li će naša djeca moći imati mogućnosti pojesti ovo jaje. 5 puta poskupljuje vlada ništa ne poduzima. Vlada se bavi primarnim stvarima. Znam da je bitno da premijer kaže da će on reagirati na Ukrajinu svom svojom silom, da će se Rusija zatresti, a ne može …/nerazumljivo/… osim potok u Sinju sa Hrvatskim vodama zajedno ili neke druge stvari koje su puno značajnije. Kad govorim o cijeni reći ću vam jednu usporedbu, o vodi danas je pitanje kako će vodovodi lokalni, ja ću reći primjer za cetinski kraj Sinj i općine lokalne, električna energija u, prošle godine u javnoj nabavi da bi mogao funkcionirati vodovod i svako kućanstvo u Sinju i Cetinskoj krajini imalo vodu je bilo 2 miliona i 160 za električnu energiju tisuća kuna.

Vodu našu, vodu koju imamo izvorišta pritoka rijeke Cetine će biti u Sinju, cetinskom kraju, što je vlada poduzela, da li je možda sjela sa HEP-om ministar Ćorić, da li je sve vodovode pozvao i da naprave jedinstvenu javnu nabavu jel je velka, veća količina. 3 puta, 4 je skuplja samo električna energija da bi pumpe prenosile vodu do kućanstava poglavito u brdskim područjima u Dalmatinskoj zagori, Gorskom kotaru, Lici gdje su inače i veliki gubici, a malo i potrošača. Što vlada poduzima po tome pitanju cijelo lito? Osim što razgovaraju o jaju kao terorizmu, a ovo nije predsjedniče terorizam. Ako je to tema glavna da privedemo čovjeka što je rekao nešto spomenio jaje pa zamislite u kakvoj mi demokraciji živimo. Imamo puno ozbiljnijih stvari. Imamo problem samodostatnosti. Imamo problem prodaje poljoprivrednoga zemljišta strancima iduće godine. Ne može Hrvat u Mađarskoj kupiti poljoprivredno zemljište jer je to zlato. A naš poljoprivrednik, stočar koji želi, stočar ili onaj koji proizvodi evo žitarice, pšenicu on ne može ove godine zagnojiti to zemljište, njemu se to ne isplati.

Izvolite.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče sabora. Uvažene kolegice i kolege, trenutno važeći Zakon o radu propisuje da je sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme izuzetak, da budem direktnija trebao bi biti izuzetak. Međutim, sigurna sam da svatko od nas zna barem jednu osobu kojoj poslodavac produžava Ugovor o radu na određeno vrijeme duže od 3.g. bez obzira postoji li za to objektivan razlog ili ne. Radnici šute vjerojatno imajući strah od gubitka kakvog takvog zaposlenja, te na takve nepovoljne uvjete pristaju jer ne mogu pronaći trajno. S druge strane poslodavci takve ugovore opravdavaju provjerom radnika i rizikom poslovanja iako takva mogućnost naravno nije predviđena zakonom. Bez obzira koliko su svjesni činjenice da je rad na određeno vrijeme u nas pravilo ne iznimka detaljno analiziranje proveo je Zagrebački institut za društvena istraživanja u suradnji sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske i iznio nekoliko vrlo zabrinjavajućih činjenica. Tako da treba znati da otprilike svaka peta zaposlena osoba u nas radi privremeno. Među privremeno zaposlenim svaka treća ima ugovor kraći od 3 mjeseca. Samo da pojasnim da ovi kratki ugovori o radu ne bi predstavljali problem da su u pitanju tzv. pozitivne tranzicije iz ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno, ali to nije slučaj. Mi nažalost spadamo među zemlje EU sa niskom stopom vjerojatnosti pozitivne tranzicije. Kratkoročni ugovori se često i sukcesivno obnavljaju, što zaposlenost čini dodatno nesigurnom, a tek svaka deseta osoba dočeka tu pozitivnu tranziciju na onaj trajni dakle na ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Radnici zaposleni na određeno vrijeme u nepovoljnijem su položaju po više osnova u odnosu na one sa stalnim ugovorom, tako da čak 25% ispitanika navelo je kako nije imalo istu plaću u odnosu na svoje kolege na istom radnom mjestu, petina nije mogla jednako upravljati vremenom, niti su mogli ostvariti jednako pravo na bolovanje. Poznato je da rad na određeno negativno utječe i na druga bitna životna pitanja poput problema stambenog zbrinjavanja otežanim pristupom, kreditima i slično. Osim što je rad na određeno široko rasprostranjen u različitim sektorima i zanimanjima on je prisutan i među svim kategorijama radnika s tim da su njime najviše pogođeni mlađi radnici, što je posljedica novih praksi u zapošljavanju. Tako da prema podacima Zavoda za zapošljavanje 9 od 10 izlazaka iz evidencije nezaposlenih zapravo je zapošljavanje kroz ugovor opet na određeno. Kao što je slučaj i kod drugih nesigurnijih oblika rada zapošljavanje na određeno vrijeme naravno pogađa, te najviše pogađa žene. Sve navedeno pokazuje nam kako je tržište rada zaista nemilosrdno prema pojedinim skupinama jer nesavjesni poslodavci zloupotrebljavaju institute radnog prava zakonodavstva pisane u dobroj vjeri. Iz tog razloga trebamo biti mudri i iskoristiti priliku koja je pred nama, a tiče se skorašnjih zahvata Zakona o radu. Tu nam kao putokaz mogu poslužiti nedavne reforme radnog zakonodavstva u drugim zemljama EU gdje se ugovori na određeno vrijeme koriste zaista u svrhe u koje su namijenjeni, a ne da poslije određenog i dalje slijedi određeno. Izvolite.

Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Evo ovdje za ovom govornicom se govorilo o puno obljetnica. Evo ja sam dobio priliku reći nešto o vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica koja je počela 22. Siječnja a kako general Gotovina kaže završila tek na jesen kad je spomenuto, kad je dogovoreno primirje. Onaj tko ne zna svoju povijest prisiljen je ponavljati i zato trebamo pamtiti svoju povijest i učiti na zbivanjima kako pogreške ne bi ponavljali. Svakodnevna razaranja i ubijanja preko 200 000 prognanika u gradu Zadru, stalna nestašica vode, struje, neprekidne uzbune, djeca u skloništima. Operacija Maslenica najavila je i prekretnicu u Domovinskom ratu i ostat će trajno obilježena u hrvatskoj povijesti po jasno upućenoj poruci četnicima i Jugoslavenskoj Narodnoj Armiji, o tome što mislimo o njihovim okupacijskim zamislima i želji hrvatskog naroda da obrani svoj dom i teritorij vlastitim snagama i spoji sjever i jug Hrvatske. Vojno-redarstvena operacija Maslenica imala je snažnu poruku i prema Međunarodnoj zajednici koja je do tada izražavala duboku sumnju i nevjericu u sposobnost i snagu Hrvatskih oružanih snaga. Akcija Maslenica sve je to ne samo demantirala već smo čitavom međunarodnom svijetu i zajednici poslali poruku da je hrvatski narod spreman i njegove Oružane snage da protiv puno nadmoćnijeg neprijatelja ostvare tisućljetni san naših predaka za stvaranje potpuno slobodne i samostalne Hrvatske države. Operaciju su planirali i izveli generali Janko Bobetko, Ante Roso, Ante Gotovina, Mirko Norac i Mladen Markač. Borbena djelovanja na terenu počela su 22. siječnja '93. u šest sati, a za završila kako sam već rekao kako je general Gotovina kazao tek na jesen kad je postignuto kakvo takvo primirje. Tijekom akcije Hrvatske oružane snage i policija oslobodile su zadarsko zaleđe i Maslenički most, Jasenice, Zrakoplovnu bazu a naknadno je oslobođena i brana Peruča koju su pobunjeni Srbi minirali. Ovdje treba naglasiti kako je s jedne strane bio neprijatelj dobro opremljen, imao snažnu potporu dok su s druge strane bili mladići u trapericama, ali s ljubavlju i odgovornim srcem za slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku. Hrvatski branitelji s krunicom oko vrata i vjerom u Boga bez ikakvih oklijevanja krenuli su u ovu bitku vođeni ponosom i osjećajem pravednosti i slobode ne misleći na vlastite živote odlučili prekinuti ugnjetavanja i braniti svoj dom, obitelj i domovinu. Svim žrtvama a posebno onima koji su dali ono najvrednije što su imali svoj život neizmjerno zahvaljujem i divim se, a vjerujem i svi ljudi koji hrvatsku državu smatraju svojom Domovinom. Od 22. do 25. siječnja poginulo je 13 hrvatskih branitelja sljedeća dva dana 26., 27. siječnja u obrani dosegnutih linija poginulo je još 6 hrvatskih branitelja, a 70 ih je ranjeno. S obzirom kako je neprijatelj vršio stalna borbena djelovanja želeći povratiti izgubljeno da od 31. ožujka 1993. broj poginulih hrvatskih branitelja popeo se na 127. Oslobađanje ovog dijela naše Domovine započinje novi život ne samo Zadarske županije, nego se vratila nada kako će ratna stradanja i patnja napokon prestati. Uspostavila se nova prometna veza između sjevera i juga preko novskog ždrijela.

Obilježavanje operacije Maslenica još se jednom sjećamo svih žrtava hrvatskih branitelja, njihove hrabrosti, odlučnosti i vjere koji su ugrađeni u suverenu, neovisnu Hrvatsku.

Zbog svega ovoga trebamo stalno ponavljati našu povijest i to ne samo među nama koji smo bili dio te povijesti, već našim mladima [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] da znaju koliko je teško bilo doći do slobodne države. Hvala.

funkcionira. Jedna od činjenica koju je popis stanovništva samo dodatno potvrdio je da nas nema dovoljno. Nema nas dovoljno da bi naše gospodarstvo, naše tržište rada, zdravstveni i mirovinski sustavi mogli biti stabilni i održivi. Nema nas dovoljno da bi naše gospodarstvo uopće moglo napredovati i izvući će se iz ove zadnje magareće klupe EU u kojoj dugo i predugo sjedimo. Situacija je takva da nam u mnogim djelatnostima kronično nedostaje radne snage. Još prije nekoliko godina to se svima činilo kao znanstvena fantastika, a eto sad smo u takvoj situaciji. Nedostaje nam radne snage. Ono što me brine je da vlada ne radi ništa. Nikakve planove, nikakve politike ili projekte da se taj problem riješi. U Hrvatskoj najviše nedostaje čistača, kuhara, konobara, vozača kamiona i autobusa, građevinskih radnika, malih obrtnika i prodavača. Problem je posebno izražen na cijeloj obali koja spada u europske regije s najvećim nedostatkom radne snage. Na pomolu su i novi izvori nedostatka vezani uz klimatsku neutralnu budućnost i Europski zeleni plan. Tu će posebno trpiti proizvodnja, građevinarstvo, promet, profesionalne i znanstvene djelatnosti, turizam, poljoprivreda i obrazovanje, energetika, informatička industrija itd., itd. Gdje god zagrebete poslodavci se žale da nedostaje ljudi. Kod nas je najveća kriza u turizmu i građevinarstvu. Procjena Hrvatske udruge turizma je da nam nedostaje 5.000 radnika u hotelijerstvu i 10.000 radnika u ugostiteljstvu. A o građevinarstvu da uopće ne govorim. Jedno od ključnih pitanja u obnovi nakon potresa je tko će ju uopće odraditi, gdje su radnici koji mogu izvesti radove u vrijednosti desetke milijarde kuna. Ono što Hrvatska pod hitno treba je strategija migracija. Ne samo imigracija nego migracija u cijelosti jer jedan od problema koji imamo je odlazak mladih i obrazovanih ljudi. Meni uopće nije jasno da se na tome još uvijek na radi. Dok u hotelima na prilazu Gradu Zagrebu redovito imamo događaje na kojima npr. njemački poslodavci masovno obavljaju razgovore i dogovore s medicinskim sestrama, što mi za to vrijeme radimo. Druga stvar koja nam isto tako hitno treba je i korištenje onoga nam je dostupno ali neiskorišteno. Aktivno radno neaktivno stanovništvo. Osigurati programe prekvalifikacija koji stvarno daju rezultate, više ulagati u cjeloživotno obrazovanje, sprječavati prerane mirovine i bolje uskladiti obrazovanje i tržište rada. Imam nas malo, stanovništvo je staro, prirast nam je negativan i to tako naprosto više neće funkcionirati. Gospodarstvo će nam ostati nerazvijeno, a mirovinski i zdravstveni sustavi još siromašniji nego što su sad. I uz sve dužno poštovanje ali temeljiti promjenu tog trenda na onoj već 30 godina staroj iluziji o povratku iseljenika je neozbiljno. Prestanimo se zavaravati. Odgovori koje vlada pod hitno mora dati u obliku nekih konkretnih i brzo provedivih mjera su kako ćemo pomoći onima koji su još u Hrvatskoj da steknu potrebne kvalifikacije i maksimalno se zaposle, ali i kako ćemo privući ljude iz drugih zemalja koji bi mogli raditi poslove za koje ih kod nas ne možemo pronaći radnike. To je jedan stvaran važan i ozbiljan posao za Hrvatsku koja, koji Plenkovićeva vlada ni nakon 6 godina uopće nije ni načela, nije ni zagrebala po problemu, a problem je ogroman. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem. Govorit ću o istoj temi kao kolega Hajduković zbog urgentnosti i prevelikoj važnosti. Dakle, u svijetu se jedno do 10-toro djece rodi prijevremeno, u Hrvatskoj je to više od 2.600 djece, dakle oko 7 svakoga dana. Budući da se rađaju nezreli ovoj je djeci Palčićima, da bi preživjela neophodna podrška specifičnih medicinskih uređaja, lijekova te velika stručnost i posvećenost visokoobrazovanih medicinskih djelatnika. Unatoč tome posljedice prijevremenog rođenja mogu biti vrlo ozbiljne i trajne, a prijevremeno rođenje vodeći je uzrok smrtnosti djece mlađe od 1 godine i drugi vodeći uzrok smrtnosti djece mlađe od 5 godina. Svake godine zbog prijevremenog rođenja u svijetu umire milijun djece. Inače zbog lošeg sustava, lošijeg sustava zdravstvene zaštite u Hrvatskoj umire više dojenčadi nego što je to europski prosjek. Tim više prijevremeno rođena djeca Palčići u Hrvatskoj pravi su mali heroji kada je u pitanju borba za život. Dakle, objavljena je vijest da za djecu Palčiće nema lijeka Synagis inače potrebnog za prevenciju respiratornih infekcija. Konkretno u Splitu jednoj je majci koja je 3 mjeseca jednom mjesečno dolazila sa svojim Palčićem po neophodan Synagis rečeno da lijeka nema jer ga RH nije naručila, da treba čekati telefonski poziv ako se situacija promijeni. Ista je situacija u Rijeci, Syinagisa za Palčiće nema. Jedna doza lijeka košta 6.500 kuna ali ga ne može kupiti privatna osoba čak kada bi i imala mogućnosti to platiti. Roditelji iz Rijeke, iz Splita ne mogu doći u Zagreb sa svojim Palčićima jer bolnice naručuju taj lijek prema broju nedonoščadi koja su u njima rođena i nema za druge. Nije jasno zašto spasonosnog lijeka Syinagisa nema u Splitu i Rijeci.

Izgleda da je problem nastao kada je u Splitu proširena lista Palčića, ali nije jasno zašto ga se sada u ovoj alarmantnoj situaciji ne preraspodijeli kako bi sve bebice kojima je neophodan i dobile. Kako u Zagrebu tako i u Splitu i u Rijeci i u Osijeku.

Postavlja se pitanje, zašto se odmah, dakle krajem prošle godine kada se znalo da je došlo do zastoja isporuke nije bolnicama dala uputa da same nabavljaju Synagis kod distributera na domaćem tržištu već se dozvolilo da lijeka nema i da Palčići moraju čekati hitne nabave bolnica s neizvjesnim rezultatom. Imaju li domaći distributeri uopće dovoljno tog lijeka da ih dostave hitno bolnicama? Zašto se nije izvršila preraspodjela lijeka ako je bio krivo raspoređen?

zakona što nekako prolaze ispod radara. Ali ono što cijenim da je važno, a to je način na koji će i resorno ministarstvo odraditi kontakt prema svim onim strukovnim udruženjima i prema cijeloj onoj javnosti da dobiju dobre podatke i da sudjeluju. Dakle, forma je zadovoljena, dakle forma će bit zadovoljena, točno znamo kako je, kako će ići notifikacija i sve ostalo, ali ono što je važno da svi postanu svjesni toga da to ide, da u tome treba sudjelovati. Znate, mi imamo onaj običaj da se uvijek sjetimo na kraju kad je već sve gotovo onda se sjetimo zašto nešto je ovako ili onako. I zanima me da navedete ili nas otprilike obavijestite što ćete, što činiti i što ćete činiti zapravo da zainteresirana javnost aktivno sudjeluje u procesu? Sama činjenica da dižemo razinu sa uredbe na zakon pridonosi vidljivosti znači potrebe i mogućnosti u ovakvim pitanjima. Ono što ćemo činiti je definitivno i već smo učinili da ćemo povećati vidljivost ovih mogućnosti kroz web portal našeg ministarstva. Osim toga imamo u planu redovite konzultacije sa HGK i sa strukovnim udruženjima i planiramo uz već postojeća savjetovanja koja imamo u županijskim centrima povesti savjetovanje i bolje informiranje javnosti, posebno naših poduzetnika na županijskim razinama.

Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni tajniče, na tragu ovoga što vas je pitala i kolegica Mrak-Taritaš, dakle sam Zakon o procijeni učinaka propisa vam daje različite instrumente poput održavanja Okruglih stolova, uključivanja zainteresirane javnosti i poduzetnika i svih ostalih sudionika u procesu i na taj način vam pomažu u kreiranju prijedloga zakona, dakle prije nego li je on došao nama ovdje na dnevni red.

Poštovani tajniče, koliko je to ozbiljno pokazuje i to da je ova direktiva zapravo već druga verzija s obzirom da je prije toga bilo isto to već regulirano na nivou Europe, ali nije bilo dovoljno dobro, pa je donesena nova direktiva 2015.g., postupak … [[Govornik se ne razumije]] i mislim da je to dobro da to implementiramo u zakon i baš na taj način na koji ste to napravili je, mislim da je to napravljeno odlično. Ono što mene muči je to što zapravo u javnoj raspravi nije sudjelovao nitko. Znači ako pogledamo dokumente na ministarstvo, na portalu ministarstva, vidimo da se zapravo nitko od poduzetnika nije javio, međutim, imamo na više mjesta zapisano i napisano da se zapravo Središnjica za TRIS je surađivala sa HUP-om, sa HOK-om, sa Gospodarskom komorom i kad nakon toga idete pogledati što te institucije rade, vidite samo da HUP zapravo radi nešto za TRIS, a svi ostali šute.

Hvala vam lijepo uvaženi zastupniče.

I zadnji je kolega Bulj, izvolite. Uvaženi tajniče, volio bih da je ovdje nadležni ministar jer ova notifikacija kroz e-Savjetovanje tj. e-Informiranje naših poduzetnika, srednjih, malih, na tržištu, kako se reklo od pola milijarde ljudi, nešto manje, nas 3 milijuna i nešto su vrlo bitni učinci. Mi trenutno imamo ogroman problem, ja bih volio da je više govorilo vaše ministarstvo o problemu i da ste donijeli rješenje, ovo je prepisivanje uredbe i oke, rješenje poskupljenja trenutno električne energije, problemi naših vodovoda koji će imati 3, 4 puta skuplju električnu energiju da bi dostavili vodu svojim kućanstvima, npr. u Cetinskoj krajini je od prošle godine sa 2 milijuna kuna, sad javna nabava otišla na nešto više, oko 6,5 milijuna kuna, što je 200% više.

Budući da je moja, ajmo reći, uža nadležnost vodoopskrba i odvodnja, svjestan sam ovog problema o kojem ste .../nerazumljivo/... kojeg ste istaknuli. Ono što mogu reći je da je investicijski val u Hrvatskoj, kao što i sami znate, na primjeru Cetinske krajine, iznimno se zahuktao u zadnje vrijeme, da je ugovorenost, odnosno odobrenost projekata preko 200% alokacije u vodno-komunalnom sektoru, ali da su svi ti projekti odobreni sa jednim od preduvjeta, a to je priuštivost cijene vodne usluge nakon izvođenja projekata. Svjesni smo da ovakva infrastruktura, ovakvi novi moderni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda i proizvodnju vode za piće, nužno će uzrokovati i određeno dizanje cijene usluge, ali kažem, preduvjet je bio da isplativost, odnosno priuštivost bude ispod 3% tako da računamo da će uz modernu uslugu naši građani neće bitno osjetiti na povećanju cijene vodne usluge.

Jer sa 2 milijuna prošle godine cijena sad je otišlo na 6,5 milijuna kuna, cijena vode da bi uopće se mogla dostaviti potrošačima voda, to je problem. Državni tajniče, vi se možete vratiti na mjesto, više nema replika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika socijaldemokrata, poštovani kolega Željko Pavić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, g. tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, lijepi pozdrav prvo. Ja ću danas s obzirom da smatramo da ono što je zakonodavac napravio u zakonu, da je prenio bitne odredbe direktive, ja ću danas malo drugačije raspravljati, zapravo ću reći nešto o direktivi sa ciljem da upoznamo sve one koji nisu upoznati niti u javnoj raspravi, a niti ih se upoznalo od strane HOK-a, HGK i HUP-a u tom dijelu. Naravno, ministarstvo je odradilo što je moglo odraditi i poslalo informacije prema institucijama koje su to trebale odrađivati i evo, čuli smo danas da će se to dešavati na nižim nivoima odnosno nivou županija i jedinica lokalne samouprave. Ali, ja ću ipak napraviti jedan uvod tako da malo upoznamo naše poslovnjake, naše poduzetnike što ih čeka i zapravo koje su im obveze. Zapravo, ovo ih obvezuje. O tome se radi. Oni bez ovoga ne mogu funkcionirati. Svi oni iznosnici koji neće poštivati ono što je napisano i ono što je usvojeno i ukoliko nećemo se mi prilagoditi određenim normama, kad ćemo se odrađivati tu notifikaciju, imat ćemo problema i nećemo moći odrađivati svoj posao. Budući da je ovaj Zakon veoma važan za naše poduzetnike, a sudeći po javnoj raspravi, nije izazvao previše pozornosti kod njih, za očekivati je da će više aktivnosti vezano uz taj Zakon preuzeti i poduzeti HGK, HUP i HOK te da će oni obaviti obavještavanje i informiranje poduzetnika. Naime, informacijska Središnjica za TRIS je zapravo u Ministarstvu gospodarstva i koordinira postupkom notifikacije u Hrvatskoj te surađuje sa EU komisijom u Hrvatskoj, a osim toga, u Hrvatskoj surađuje sa HUP-om, HOK-om i Gospodarskom komorom te sa svim tijelima državne uprave kao i sa izvoznicima. Ova je suradnja nužna jer je važno da se gospodarstvenici na vrijeme informiraju o namjeri pojedinih članica da regulira određeno područje budući da se radi o neusklađenim i neharmoniziranim područjima i propisima. Isto je tako izuzetno važno da se gospodarstvenici mogu na vrijeme pripremiti za nove uvjete poslovanja. Mišljenja smo da je zakonodavac prenio bitne odredbe direktive u ovaj zakon, pa neću trošiti vrijeme na članke zakona već ću reći nešto o TRIS-u i postupku notifikacije.

Ova skraćenica TRIS koja se koristi u zakonu u biti ima korijen u engleskom jeziku i ako bismo je preveli u duhu hrvatskog jezika prijevod bi bio informacijski sustav tehničkih propisa. Pojednostavljeno to je informacijski sustav u koji se prijavljuju novi nacrti tehničkih propisa, a cilj je da se formira i održava ažurnim tako informacijski sustav, te da se poduzetnici mogu informirati o novim nacrtima tehničkih propisa i da im se omogući sudjelovanje u postupku 2015/

Tim se postupkom omogućava Komisiji i državama članicama EU pregled tehničkih propisa koje države članice namjeravaju uvesti za proizvode, znači za industrijske proizvode, poljoprivredne i ribarske proizvode kao i za usluge informacijskog društva prije njihovog usvajanja. Ovo je izuzetno važno da se to odnosi na vrijeme prije njihovog usvajanja. Smisao je osigurati sukladnost tih tekstova sa pravom EU-a i načelima unutarnjeg tržišta. U pojednostavljenom se obliku primjenjuje na države članice europskog udruženja za slobodnu trgovinu, odnosno za EFTA-u koje su potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te na Švicarsku i Tursku. Neću govoriti o ciljevima ovog postupka, o tome je već govorio gospodin tajnik dovoljno ali hoću reći da u skladu sa tim postupkom države članice moraju obavijestiti Komisiju o svakom nacrtu tehničkog propisa prije njegovog usvajanja definirano je razdoblje mirovanja od tri mjeseca tijekom kojeg država članica koja je poslala notifikaciju ne može usvojiti predmetni tehnički propis, a to razdoblje omogućava Komisiji i državi članici pregled notificiranog teksta i odgovarajući odgovor. Ukoliko se ispostavi da taj nacrt može stvoriti prepreke slobodnom kretanju roba ili slobodnom pružanju usluga informacijskog društva ili sekundarnom zakonodavstvu EU Komisija i druge članice, države članice mogu dostaviti detaljno mišljenje državi članici koja je notificirala nacrt. Detaljno mišljenje ima učinak produljenja razdoblja mirovanja za dodatna tri mjeseca za proizvode i dodatni još jedan mjesec za usluge. U slučaju izdavanja detaljnog mišljenja predmetna država članica mora objasniti mjere koje namjerava poduzeti kao odgovor na detaljno mišljenje. I ono što je izuzetno važno i za naše poduzetnike i sve zainteresirane pogotovo za izvoznike da Komisija može blokirati nacrt tijekom razdoblja od 12 do 18 mjeseci ako treba provesti usklađivanje na razini EU ili se ono već provodi u istom području.

Ovim se Komisiji i drugim državama članicama omogućava provjeravanje je li država koja je poslala notifikaciju uzela u obzir očitovanja zaprimljena tijekom postupka. Direktivom se također propisuje hitni postupak namijenjen hitnom usvajanju nacionalnog nacrta podložan određenim uvjetima, odnosno ozbiljnim i nepredvidljivim okolnostima vezanim uz zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti, odnosno zaštitu životinja ili biljaka. Komisija se o opravdanosti hitnog postupka očituje što je prije moguće, a ako Komisija usvoji zahtjev za primjenu hitnog postupka razdoblje mirovanja od tri mjeseca se ne primjenjuje i notificirani tekst može biti odmah usvojen. Iz svega navedenoga razvidno je da postupak nije jednostavan i da je izuzetno važno informiranje poduzetnika o notifikacijama. Na web stranicama HUP-a je navedeno da će HUP na svojoj web stranici i putem elektroničke pošte redovito obavještavati svoje članice o aktualnim notifikacijama, te objedinjene i zaprimljene primjedbe dostaviti nacionalnoj kontaktnoj točci, odnosno središnjici za TRIS. Između ostaloga poduzetnici osim što se mogu informirati u HUP-u trebali bi se moći informirati i u HGK ili HOK-u ali mogu i sami pristupiti bazi i pogledati podatke ukoliko se znaju tom bazom koristiti. Sve što je do sada navedeno je definirano u zakonu i vjerujemo da će naći naši poduzetnici i izvoznici na vrijeme i na primjeren način i u odgovarajućem formatu primati sve potrebne podatke vezane za nacrte notifikacija koje su zavedene u jedinstvenoj bazi podataka na nivou EU, a u slučaju izvanrednih potreba i samostalno se informirati pregledom i pretraživanjem navedene baze podataka. Neću sada ulaziti u one detalje u vezi obuke naših poduzetnika i izvoznika, o tome ću malo kasnije u svom govoru. Idemo na drugu raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Karlić. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege, evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa uslugama informacijskog društva. Kao što smo mogli čuti i od državnog tajnika i od kolega ovaj postupak notifikacije odnosno postupak službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva u RH uređen je još Uredbom o postupku u svrhu obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima i uslugama informacijskog društvo u Narodnim novinama 105/

Europskog parlamenta i vijeća o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva koja je stavila van snage i zamijenila direktivu iz '98. godine. Temeljem provedene analize zaprimljenih notifikacija na području nacionalnih i tehničkih propisa sukladno Uredbi o zaprimljenim preporukama Europske komisije u okviru Europskog semestra 2020 pokazala se potreba da se navedene aktivnosti poboljšaju u cilju bolje integracije RH u unutrašnje tržište EU. Prema sudskoj praksi sud EU neispunjavanje obveze notifikacije predstavlja bitan procesni nedostatak u postupku donošenja predmetnog tehničkog propisa. Zakonom je potrebno propisati postupak notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva, obveze nacionalnih nadležnih tijela koje pripremaju tehnički propis te zadaće nacionalne kontaktne točke. Cilj je sprječavanje stvaranja novih trgovinskih prepreka na unutrašnjem tržištu na način da nadležna tijela obavještavaju Europsku komisiju te druge države članice EU i zainteresiranu javnost o nacrtima tehničkih propisa, o proizvodima i uslugama informacijskog društva prije nego što budu usvojeni u nacionalno zakonodavstvo. Uređivanje predmetnog područja predloženim zakonskim prijedlogom očekuje se bolja i veća primjena postupka notifikacije kada javnopravna tijela donose tehničke propise i propise o uslugama informacijskog društva te time u nacionalnom zakonodavstvu otklanjanje potencijalnih pravnih posljedica koje bi mogle proisteći iz nepoštivanja obveze ovog postupka. Aktivnije sudjelovanje nacionalnih i javnopravnih tijela u provedbi postupka notifikacija nacrta propisa drugih država članica EU unošenjem većeg broja primjedbi, komentara ili mišljenja te time bolja integracija u unutrašnje tržište EU sukladno preporukama komisije. Veći doprinos te aktivnije uključivanje predstavnika strukovnih udruženja i zainteresirane javnosti u postupke donošenja propisa drugih država članica EU u cilju doprinosa sprječavanju stvaranja prepreka slobodi kretanja roba i pružanja usluga. Evo obzirom na sve ovo što je do sada rečeno Klub HDZ-a podržat će ovaj konačni prijedlog zakona. Izvolite.

Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege mi u drugom čitanju imamo prijedlog Zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informatičkog društva. Ja sam od onih koja kad izađe za ovu govornicu nemam nikad problem i čak štoviše govorim o onim svim benefitima koje Hrvatska ima od toga da je članica EU i mislim i to svaki put ponavljam da je neusporedivo bolje da smo u društvu dobrih i uspješnih nego da smo izvan toga društva i naravno da nas i sadašnjost, a i budućnost u tome pokazuje da je to dobro. Ali, mi smo 1. srpnja 2013. godine ušli u EU svi dobro znamo na političkoj razini koliko je bio taj dugi put, na političkoj razini znamo da nam to nije bilo jednostavno nego nam je bilo teško i onda da budemo pošteni do kraja smo vidjeli da tu ima niz stvari za koje se nismo do kraja dobro pripremili i koji su nas iznenadili. I mi se, dakle danas je 2022. godina, mi ćemo uredbu koju smo donijeli vezano uz notifikaciju pretvorili, pretvoriti u zakon, ali ono što se meni čini da je ključna tema i ključna priča, kako da od onih koji od tih, koji trebaju sudjelovati zaista, ne govorim u formalnom smislu jer znamo u formalnom smislu koje su točke, koje su ovaj tko je zadužen za što nego one koje od tih notifikacija zaista trebaju imaju koristi da se aktivno uključi i da sudjeluje. Meni se čini da je ovaj zakon, zakon je tehnički dobro napisan, on je korektan, vidimo sve što treba biti, između prvog i drugog čitanja mislim da je bilo nešto vrlo malo, pojašnjenja su bila nekakva jer su se otvorila kroz raspravu na odborima, dakle taj zakon je jedan od onih zakona koji neće izazvati niti izaziva nekakvu veliku i senzacionalnu buru u raspravi u ovom saboru, ali ono što je ključno, ključno je kako da oni koji u taj, u tom zakonu imaju iz tog zakona neku posljedicu kojom oni trebaju aktivno sudjelovati, sudjeluju. To je zapravo ključna tema jer kažemo između ostalog da je ovim zakonom mi uređujemo slobodno kretanje roba, usluga i kapitala. Sve ok, sve štima, ali netko tko želi sutra ili prekosutra sudjelovati na nekom tržištu, tržištu europski, ne nekom nego na tržištu EU on bi na vrijeme se trebao interesirati o tom pod kojim uvjetima, na koji način, da li su tamo, da li se tamo dešavaju i neke promjene koje će utjecati na njega ili obrnuto ako želite imati svoje norme i svoje stvari koje su primjenjive, dakle to je nekakav međusobni uzajamni odnos. Mi to ne radimo još uvijek dovoljno dobro. Kolega Pavić kad je govorio u ime kluba je naveo da je opća zainteresiranost koja je bila za ovaj zakon nikakva kad je bio u javnoj raspravi, nikakva. Zainteresiranost ni u ovom saboru nije prevelika iz jednostavnog razloga što je jedan od tehničkih propisa. E sad, ono što bi ključno trebalo biti, ključno bi trebalo biti i to sam, na to sam naglašavala i u prvom čitanju, naglašavam i sad, a to je ta aktivna uloga državne uprave, pri tom mislim i središnje državne uprave da uopće rasvijetli poslovnoj zajednici značaj tog zakona, značaj kako oni mogu sudjelovati, kako im se olakšava pristup nacionalnim tehničkim propisima, kako se mogu na vrijeme informirati i tu trebali bi biti i predstavnici i strukovnih udruženja i zainteresirane javnosti i edukacije i sve ostalo. Zašto sam ovaj uvod kad sam uvod govorila i rekla da smo 1. srpnja ušli i da smo se onda iznenadili? Mi smo se onda brdo stvari iznenadili da treba ovo ili ono. U tim formama ponašanja trebate biti aktivni i sudjelovati. Ja cijeli svoj radni život i svoj vijek mislim da je puno jednostavnije kad imate nekakve korake i neke hodograme i raditi po tome i sudjelovati u tome nego kad improvizirate. Mi smo nažalost svi zajedno nekako ljudi i nacija koja se sjetimo u zadnjem trenutku. Samo ću se referirati na nešto što nije tema, ali se vrlo blisko može bit tome. Mi smo imali nedavno onaj set zakona vezano uz socijalnu skrb. U tom setu zakona je dosta rasprava bilo o obiteljskim domovima. To su oni do 20 štićenika što mogu biti i kaže da je prilagodba 5.g.

To je, da li je to svojstveno nekom drugom, ne znam, nekoj drugoj naciji, živimo u ovoj zemlji, pripadnik sam ovog i znam da se to kontinuirano, dakle mi 4.g. gledamo, a onda se iza toga sjetimo. Zašto to sve zajedno govorim? To vam je isto tako kad mi osjetimo da je neko trebao sudjelovati u cijelom tom procesu kad dođe negdje nešto raditi ili prodati i kad mu tamo neko kaže ali vrijedi to i to, a onda on kaže gle, al to meni sad ne odgovara jel tu piše nešto na drugi način i kad ovaj kaže al imao si prilike nešto reagirat, a onda ovaj kaže kad, imao si prilike reagirat kad, a sori, u postupku, u ovom postupku, tad imaš prilike reagirat, tad možeš reći vi imate, želim da se to promijeni na ovaj ili onaj način, al ti moraš znat da moraš imati prilike reagirat. Ja ću to uvijek, ja to uvijek vežem uz posao kojim sam se ja bavila i koji razumijem. Da se nešto planira doznate u prostornom planu općine ili grada ne reagirate, doznate u nekom detaljnom planu ne reagirate, doznate u postupku procijene utjecaja na okoliš ne reagirate, doznate u postupku izdavanja alokacijske dozvole ne reagirate, doznate u postupku izdavanja građevinske dozvole ne reagirate. Kad reagirate? Kad izađe bager van i počne kopat, tad je prekasno, svi ovi postupci su prošli. Zašto govorim i nastojim govoriti na tako slikoviti način? Ja ovu raspravu dakle naš klub će podržati ovaj zakon iz jednostavnog razloga što je riječ o jednom od zakona kojim zapravo omogućujete ljudima u Hrvatskoj da idu radit na području EU i da budu aktivni sudionik toga.

Drugim riječima, zaključno, riječ je o jednom propisu gdje smo uredbu pretvorili u zakon, forma je zadovoljena, ali ajdemo da probamo konačno zadovoljiti sadržaj, ajdemo konačno doći do onih ljudi koji zaista aktivno sudjeluju na tom našem polju usluga kapitala, kretanje robe i svega ostalog da oni aktivno u tome sudjeluju. Aktivno u tome mogu sudjelovati samo ako počnu sudjelovati od samog početka, a sami početak je predviđen ovim zakonom. Idemo sada dalje.

Prvo moram priznati da sam bio loš prognozer. Kad je bilo prvo čitanje, a bilo je petkom ujutro prognozirao sam da će i drugo čitanje ovog zakona biti petkom ujutro da popuni vrijeme do glasanja. Al evo nije, srijeda ujutro i ne popunjavamo vrijeme do glasanja nego ove pravosudne teme sklanjamo u malo manje atraktivan termin. Dakle, princip je isti, ovo su nijanse, ali evo da odma zbog zapisnika to priznam. Al kak to mislite u manje atraktivan termin? Pa ovo poslijepodne. Pa sad. Dobro. U Narodnim novinama, sad malo o zakonu, u Narodnim novinama 105/15 objavljena je Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva. Stupanjem na snagu ovoga zakona ta uredba će prestati vrijediti. Što konkretno hrvatski građani dobijaju od direktive i generalno od ovoga što je dakle doneseno 2012. i 2015. i koje se implementiraju u ovome zakonu. Od ovih konkretnih direktiva dakle dobijaju to da ako žele nešto izvoziti u druge države članice EU da imaju određene tehničke karakteristike i propise kakve moraju zadovoljavati i onda ako žele nešto prodavati lakše će to prodavati. Obzirom da je dakle i zakon između dva čitanja nije doživio promjene osim nomotehničkih i da se radi de facto o implementaciji dikrektiva koju je već 2015. SDP-ova Vlada implementirala na neki način o ovoj Uredbi o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima itd. Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona i u drugom čitanju. Uvijek ovakve teme dobro dođu da se spomene što hrvatski građani, što Hrvatska dobija od članstva u EU ali i o tome kako se donose odluke, uredbe, direktive i ostali propisi na razini EU koji su za nas obavezni i koliko predstavnici hrvatskih građana, dakle tu prvenstveno mislim na euro zastupnike ali i druge koji predstavljaju Republiku Hrvatsku u onim tijelima EU gdje se donose odluke. Dakle, to mogu biti i predstavnici izvršne vlasti ili stalni predstavnici u Bruxellesu da još jednom, dakle osvijestimo i da na neki način pozovemo i te naše dužnosnike ali i građane da prate više što se i kako se donose odluke na razini EU jer to su i naši predstavnici, dakle isto kao zastupnici u Hrvatskom saboru, tako su i predstavnici građana, stranaka u Europskom parlamentu i u drugim tijelima EU. I da ono s čime se slažemo kao i u Hrvatskom saboru iznosimo da ono s čime se ne slažemo bez straha da ćemo se nekom tamo gore zamjeriti, da također iznosimo. U tom smislu podržavajući i sadržajno i formalno i na bilo koji drugi način ovo što je doneseno mi ćemo podržati zakon, a pozorno ćemo pratiti način na koji EU funkcionira i donosi odluke posebno one koje se izravno tiču hrvatskih građana. Obzirom da se radi o zajednici različitih država sa različitim interesima, a da mi znamo unutar naše zemlje kako pojedine skupine po bilo kojoj osnovi također imaju različite interese znamo koliko je to teško uskladiti. Možda su zato procesi donošenja kompliciraniji i teži, propisi manje atraktivni ili manje korisni, ali na neki način to smo i prihvatili ulaskom u EU. Zato ćemo neke interese ostvarivati lakše, a da ćemo neke interese ostvarivati teže. Ali dokle god je onaj dio lakšeg ostvarivanja zajedničkih interesa prevladava nema potrebe to dovoditi u pitanje. Idemo na šestu raspravu Klub zastupnika MOST-a poštovani kolega Bulj.

Kao što sam rekao i u replici ovim zakonom donošenjem notifikacije ova uredbe koja je do sad bila uredba, tj. implementiranju hrvatskog zakonodavstva je onaj standard koji mi kao Sabor radimo. To se prepiše, malo se uobliči što su uredbe i direktive i to ovdje izglasamo i to je, lipo na papiru izgleda. Međutim, ovdje tribamo govoriti o učincima svakog zakona, a o tome se najmanje govori. A vrlo je bitna i provedba tih zakona što se tiče ovdje poglavito ove teme gdje se radi o poduzetnicima. Mi spominjemo tržište od pola milijarde ljudi, mi spominjemo mogućnosti koje nudi to tržište međutim što smo mi omogućili našim poduzetnicima malim, velikim to je sad pitanje koje dovodi do učinaka i rezultata od kada smo ušli u EU da je broj stanovnika sve manji i manji. Neki će kazati otvorene su granice.

Da li će ovom uredbom biti učinci jer ne znam kakve ste imali sastanke i kakve ste imali vi u biti kakve ste imali informacije od ljudi koji su u poduzetništvu. Međutim je činjenica da ovdje ima stvari koje se dobro reguliraju.

E sad je pitanje koliko će taj informacijski sustav biti poticat to i koliko se to, kakve su to vrijednosti jer je činjenica da danas kada mi govorimo o ovome zato sam i spomenuo o ovome problemu kad govorim o poduzetnicima, kad govorim o ovome sustavu, o notifikaciji ovih propisa onda govorimo o trenutnim problemima. Mi ne možemo samo pričati o euru i prepisivanju uredbi i direktiva. Nama je najbitnija tema eura. Dok inflacija guta sve pred sobom, cijene nemilo rastu. Jutros sam spomenuo u govoru, a pošto je državni tajnik i sam spomenuo da je baš što se tiče voda još jednom napomenuti da javne nabave električne energije za 2021. godinu su 200% skuplje bile. Mogu vam navest primjer vodovoda cetinskog kraja i za 2020., 2021. cijena struje električne energije da bi uopće mogao funkcionirati na brdskom području tome vodovod to je pumpe, sve je bio 2 milijuna i 160 000. Za 2022. za ovu godinu nabava je pokazala 6 milijuna i 400, što znači 4 milijuna i 300 skuplje, što znači 200% skuplje, ali to će morat poduzetnik i naš građanin platit tu skuplju vodu. Nije vodovod, mislim vodu, govorim o vodi, govorim o Cetinskoj krajini, govorim o tako ličkom području, govorim o brdsko-planinskom području. Mi moramo imati trenutna rješenja da te poduzetnike, da uopće opstanu na ovome području. Srednji i mali, a neću govoriti o poljoprivrednicima koji su dovedeni na rub, poglavito poskupljenjem plina, nafte, a poglavito plina, umjetno gnojivo je tim ljudima, danas će doći skuplje, tko zna, 4, 5 puta skuplje. Samim tim, proizvođač pšenice će morat ćete 5 puta skuplje prodati pšenicu, samim tim će kruh ćete 4, 5 puta skuplje poskupiti, jutros sam spomenuo jaje, ne s namjerom da izvedem teroristički čin ovdje nego čisto da vidimo kako će naši proizvođač proizvesti jaje, on će morati odustati budu li ovakve cijene jer jednostavno, tko god će doći, žitarice za prehranu njegovih kokošiju povećat će nam se uvoz, loše, nekvalitetne hrane i ta informacijski sustav će više pomoć uvoznicima, nažalost jer mi i dan danas uvozimo 3 milijarde prehrambenih proizvoda. 3 milijarde. 700 tisuća hektara neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta. Sustav navodnjavanja u problemu, ja ne znam imamo li 1% čini mi se, navodnjenu poljoprivrednog zemljišta. Znači znam da se bavite u ministarstvu energetike oko voda, ali govorim cjelovito. Znači nije dovoljno prepisati i reći ovo je lijepo i dobro. Direktive EU i uredbe. Zamisli da smo se naprepisivala, ako smo mi samo htjeo da prepisivamo uredbe i direktive EU i da je pretačemo u zakonodavstvo RH, onda mi nismo ovde uopće potrebni nego tribamo sagledati realnu sliku. Mi imamo trenutno problem poljoprivrednoga zemljišta kao vrlo bitne nama razvojne grane, tj. samodostatnost je u krizama. Nama ova kriza se povećaje, pa šta mislim da će netko bit solidaran s nama, neko će nama davat, nek nam 7 dana zatvore granice, za ovaj izvoz robe druge države, uvoz prema nama, vidjet ćete problema. Mi u ovome trenutku moramo puno ozbiljnije ... [[Govornik se ne razumije.]] za da se unaprjeđuje, da donosimo zakone, da implementiramo ono što je dobro, znači to nije dovoljno. Kakva je provedba? Što ovo znači za Slavoniju? Što znači ovaj papir za praznu Slavoniju? Šta znači? Šta to znači, ne znam, za građanina, ne znam iz kojega, nije bitno iz kojeg, iz ne znam, zadarskog zaleđa?

Ali je neobrađeno. Mi sve prepisali lipo, za koga? Da nam uvoze štetne proizvode pa mi svinjetine uvozimo milijardu kuna. Svinjetine, a naši stočari ne mogu prodati domaći proizvod.

Mi imamo problem. Mi imamo problem, da imamo uvjete, imamo poljoprivredno zemljište, imamo sve.

Što će to značiti za našeg poduzetnika, malog, srednjeg, našeg poljoprivrednika, našeg proizvođača prehrambenih proizvoda? Da će se smanjiti izvoz s ovim, da će ostati ljudi na ovim područjima od Dubrovnika do Iloka? Prazno. I ne samo to. Iduće godine ja ću uputiti zakon i tada sam bio, kad, 2021. je bila zemljište, mislim, 2020. je bilo da se može prodavati poljoprivredno zemljište strancima, mi moramo zaustaviti poljoprivredno zemljište da se prodaje stranim pravnim i fizičkim osobama. Zbog čega? A Mađarska je u EU, zbog čega bi Mađari ili neki drugi mogli kupiti naše poljoprivredno zemljište, cila sela za vrlo mali novac? Poljoprivredno zemljište. Znači mi moramo se uozbiljih jer poljoprivreda je također, poduzetništvo i vrlo bitno, možda najbitnija.

Ako nam je 200, 300% poskupila električna energija, rekao sam za vodovode, pa što ne sjednete svi skupa sa svim vodovima i zajedničku javnu nabavu napravite u cijelom području RH? Znači mora se hitno i promptno reagirati, a ne samo govorit o jaju.

Do te situacije, a govorimo o uvođenju eura, u istom trenutku ne morete kontrolirati, ne inflaciju, vi ništa više ne kontrolirate. Ništa.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, evo poštovani državni tajniče, prvo bi na početku jedno, jedna nomotehnička napomena koja mi je upala u oči, ovaj zakon se zove Zakon o notifikaciji o tehničkim propisima, notifikacija ako uguglate notifikaciju ispast će vam priopćenje i to priopćenje taj izraz se u hrvatskom jeziku koristi u kontekstu diplomacije pa čak je i notifikacija i objava rata.

Tu smo pogriješili to smo trebali na bolji način prevesti na hrvatski jezik jer smatram da ovaj izraz notifikacija nije u skladu s onim što notifikacija u hrvatskom jeziku znači. Tako da evo to je sada možda malo kasno s obzirom da je konačan prijedlog zakona ali da se vodi o tome računa i možda kod nekih promjena ovog zakona da se drugačije nazove. Sad ja ne znam kako u originalu stoji pretpostavljam da je u originalu ovaj europska uredba odnosno direktiva stoji nešto notification, ali ne možemo to prevesti na takav način, to je taj koji je prevodio to nije, pogriješio je. Ono što ste evo primijetili svi koji ste pratilu raspravu o ovom zakonu radi se o jednom iznimnom zakonu koji je usko specijaliziran. Tako da evo ga ja mislim i šira javnost ne može shvatiti o čemu se radi, …/nerazumljivo/… s kolegama u razgovoru i proučavajući zakon evo kolegica Mrak mi je tu malo pomogla zapravo shvatio sam da se radi o zakonu gdje će hrvatski gospodarstvenici sada dobiti mogućnost ali zapravo i obvezu u neku ruku da preko nadležnih tijela, a to je Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i naravno i resorno ministarstvo daje svoje komentare o tehničkim propisima i da se tehnički propisi proizvoda i usluga koje proizvodimo i plasiramo na europsko tržište stave na taj jedinstveni popis tehničkih propisa. To bi bilo otprilike to je li. Tako da sutra da malo prevedemo onima koji ovo gledaju, sutra nekakav naš bojler koji mi proizvodimo, mislim da ga ne proizvodimo, može zapravo Končar proizvoditi nešto on će kad dođe na europsko tržite imati mogućnost da budu ti tehnički propisi obznanjeni javno na isti način, po istim kriterijima svima u EU isto kao što bilo tko tko u Europi nešto proizvodi i plasira na hrvatsko tržište ima istu obvezu. Evo, to bi bilo to. Što se tiče ovog zakona ništa se ne mijenja jer su ove stvari bile prije uređene uredbom vlade. Mislim da je ovo dobro usklađenje, ali evo pozivam vas možda ta je nomotehnička primjedba je zapravo ono ključno što je mene zasmetalo. Poštovani zastupniče ako može bez zamjere ovo zapravo i jest notifikacija. Zato što zapravo kroz našu aktivnost dajemo drugoj vladi ili članici EU do znanja da namjeravamo nešto napraviti. Tako isto i sve članice EU ovdje zapravo priopćavaju svim ostalim članicama unije da namjeravaju promijeniti neki tehnički propis, a na nama je kao članici EU i kao gospodarstvenicima, kao poduzetnicima da na to reagiramo ili ne reagiramo ukoliko nas ne smeta ne reagiramo, ukoliko nas smeta reagiramo. Isto kao i što može reagirati i nekakva udruga ovoga poslodavaca ili možda ne znam ministarstvo ili vlada kao takva.

Ok, sad evo ja ne bi ulazio u promjenu i traženje izraza notifikacija, nekog zamjenskog izraza u hrvatskom jeziku, možda malo kasnije kroz neku repliku, ali smatram da taj izraz notifikacija koji se kod nas stvarno rijetko koristi u hrvatskom jeziku ipak ono izvorno znači nešto drugo.

Poštovani predsjedavajući, gospodine tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege evo čuli smo ovdje nekoliko pristupa različitih o ovom zakonu. Mislim da smo svi na istom tragu i da nema tu potrebe da se nešto posebno objašnjava osim što bi htio skrenuti pozornost da je jedan zastupnik rekao da nam ovaj zakon omogućava da poštujemo tehničke propise. Naime, izvorno je cilj ovog zakona da nakon što neka od članica stavi neku notifikaciju u bazu odnosno da priopćenje evo da budem u skladu sa gospodinom Zekanovićem, znači da da priopćenje da namjerava mijenjati neki tehnički propis iz područja industrije, poljoprivrede ili ribarstva i naravno ovoga što se tiče tu još ima i informatika, ukoliko je to došlo u tu bazu onda svi oni koji su zainteresirani za to područje mogu reagirati u roku od 3 mjeseca. Znači komisija reagira na način da se taj propis zamrzava 3 mjeseca za državu koja ga donosi, a u međuvremenu svi sudionici i zainteresirane strane mogu u međuvremenu reagirati pogotovo u slučaju da se osjećaju ugroženima ili u slučaju da smatraju da nakon toga neće moći poslovati sa onim proizvodima koje već imaju. I to je izuzetno važno zato što ukoliko imate neki proizvod koji je gotov i koji pokušavate plasirati na tržište ukoliko neka zemlja donese novi propis sa tog područja nakon toga više nećete taj svoj proizvod moći plasirati. Zato je važno da to poslovni ljudi prate, bitno je da udruge to prate, bitno je da na to reagira gospodarska komora, obrtnička komora, udruga izvoznika, da na to reagira Hrvatska udruga poslodavaca. Rekao sam već prije kad sam imao repliku za g. tajnika da nažalost od svih ovih sudionika sa kojima je ministarstvo surađivalo za sada je samo HUP nešto objavila na svom portalu i dala do znanja da se nešto dešava i da će se nešto iz uredbe pretvoriti u zakon i da se zapravo omogućava na jedan drugačiji način našim, našim poslovnim, pardon, našim poduzetnicima da sudjeluju u donošenju tehničkih propisa na nivou Europe. Da li će stvarno Europska komisija prihvatiti nečije primjedbe ili neće to zavisi od onoga što je zapravo tema u pojedinoj dentifikaciji, međutim činjenica je da poduzetnik ima mogućnost da odradi svoj dio posla i da se na neki način zaštiti. I nije samo to, ne radi se samo tu o tome, radi se o tome da treba i vodit računa o tome da poduzetnik može skrenuti pozornost ukoliko se dešava nešto u dijelu negativne prakse u Europi, tako da onda Europska komisija to može obraditi na jedan drugačiji način. Govorio sam, prije sam govorio i o onim hitnim postupcima za notifikaciju kad se nešto tiče i zdravlja i sigurnosti ljudi ovaj i mislim da tu ništa nije sporno, da će tu svi oni koji su zainteresirani reagirati na vrijeme i da će donosit, da će prilikom donošenja tih propisa sigurno obaviti sve što je u skladu sa interesima cjelokupnog stanovništva EU.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Kolega, mi smo već i raspravljali i u prvom čitanju oko ovog zakona i raspravljali na temu značaja zakona i na temu zapravo slabe obaviještenosti, slabog znanja o tome da zakon, da ovaj zakon postoji, na mogućnosti koje jesu i ono što sam ja u svojoj raspravi naglašavala tu da se vi, da se često neko ko želi zaista biti sudionik i tržište EU se s problemom sretne u trenutku kad ga problem lupi u nos da tako kažem, a da ima dovoljno vremena da to se napravi ranije. U odgovoru kako potaknuti da javnost aktivnije sudjeluje državni tajnik je rekao pa sad neće bit uredba, pa bit će zakon. Nije to odgovor. Da li uredba, da li zakon, dakle zakon daje neke u smislu postupanja neka druga. Ali ono što je važnost je važnost ovakvih rasprava i važnost je da javnost zna i da svi znaju da postoje nekakvi alati i neke mogućnosti kad idete na tržište EU da prije toga morate bit za to pripremljeni.

Naime, podsjetit ću da se ovdje radi o tehničkim propisima koje države članice namjeravaju uvesti za pojedine proizvode i to iz područja industrije, poljoprivrede i ribarstva i usluge informacijskog društva. Znači imamo informaciju prije donošenja odnosno njihovog usvajanja da netko namjerava nešto promijeniti i da netko nešto namjerava napraviti. Sada je na svim tim našim udrugama, komori, gospodarskoj komori, obrtničkoj komori, udruzi poslodavaca, izvoznicima da informiraju svoje članove i članice da mogu reagirati ukoliko im nešto nije u redu. Ako ste gledali bazu koja je na stranicama EU onda se vidi da točno imate po područjima mogućnost da se brzo dođe do informacije, tako da ove udruge koje sam maloprije spomenuo imaju stvarno dobar alat da mogu na vrijeme reagirati i obavijestiti te svoje članove i članice za točno određeno područje što se dešava i točno ciljano informirati te ljude da se nešto dešava i da mogu nešto reagirati u tom području. Imamo slijedeću repliku poštovane zastupnice Vukovac. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Paviću, mene interesira i vaše mišljenje o recimo organizaciji Okruglih stolova jer samo puko stavljanje prijedloga zakona na e-savjetovanje u zadnje vrijeme sve manje ljudi se zapravo javlja i daje svoje komentare, a na samom Okruglom stolu se pozivaju zainteresirane strane i na taj način se može čuti je li propis koji je predviđen za donošenje uopće moguće implementirati u Hrvatskoj jer ako ne uključujemo zainteresiranu javnost postajemo puki prepisivači normi s razine EU, pa me zanima da li je nužno i po vašem mišljenju potrebno uključivati što širi krug ljudi odnosno zainteresiranih i adresata na kraju krajeva ovog zakona. Da, ja sam već i u svom uvodnom izlaganju u ime kluba i sad sam, naglasio sam da je izuzetno važno da poduzetnici znaju što se dešava i koja im je sudbina za pojedino njihovo djelovanje. Ukoliko poduzetnik ne zna što ga čeka na tržištu, ukoliko nije svjestan da se nešto dešava u Europi sa njegovim proizvodom, ukoliko nije svjestan da će se promijeniti tehničke karakteristike tog proizvoda odnosno specifikacija za taj proizvod, desit će mu se da sutra izađe na tržište i da taj proizvod ne može prodati, da ne može sudjelovati više u robnoj razmjeni. Nakon toga što slijedi? Slijede problemi, okrenut je domaćem tržištu koje će ga vjerojatno izopćiti s obzirom da nema dovoljno veliki promet. Pogotovo oni koji su bili orijentirani na izvoz. Prema tome, mora u tome sudjelovati i mora biti o tome informiran. Naravno okrugli stolovi su jedna od dobrih ideja i mislim da se to pokazalo u praksi jako dobro i smatram da je tu gospodarska komora jako zakazala s obzirom da nije po županijskim organizacijama odradila taj dio posla.

Osim komora i udruga da li bi i HRT kao javni servis mogla imati neke emisije koje bi mogle poticati poduzetnike zapravo i na reagiranja tih promjena tehničkih propisa jer ipak je važno da oni kod, kod izvoza imaju te informacije. Poštovana zastupnice drago mi je da ste skrenuli pozornost na tu činjenicu da možemo i našu javnost informirati putem javne televizije s obzirom da javna televizija bi zapravo i takve stvari trebala raditi. Trebala bi biti u službi građana. I kad bismo takve stvari radili putem javne televizije sigurno bi bilo puno više zainteresiranih i puno bi se više uključivalo u javnu raspravu. Vjerojatno u ovom zakonu ne, nismo mogli očekivati da će se tu uključivati tisuće i tisuće ovoga zainteresiranih s obzirom da ih toliko nema, ali oni koji su zainteresirani, koji su vidjeli da možda postoje neki problemi u provedbi zakona, mislim da bi se oni sigurno uključili i da bi rekli svoje mišljenje. Većina njih pretpostavljam nije niti znala da se taj zakon donosi s obzirom da se ministarstvo oslonilo na udruge koje sam već ranije spominjao, a te udruge zapravo svoj posao nisu u cijelosti odradile.

Zanima me shvaćamo li mi kao država i kao ministarstvo iako niste ispred ministarstva tu koliko, o koliko se posla radi, jesu li, što mislite vi jesmo li ekipirani za ovo, obučeni i hoćemo li moći ovaj posao odnosno ovaj zakon koji smo donijeli zapravo odrađivati na pravi način. Pa mi smo o tome govorili i na odboru. Dotakli smo se te teme.

Koliko ima zaposlenih stvarno ne znam, nisam našao te podatke na stranicama ministarstva, ali ono što je značajno bilo je naglašeno da ta središnjica TRIS surađuje sa ovim udrugama koje smo već nekoliko puta spomenuli. I ta ekipiranost u središnjici uvelike će zapravo doprinijeti tome da li će biti nešto u plusu ili u minusu. Ukoliko središnjica neće poduzimati ono što treba poduzimati i ukoliko ministarstvo neće inicirati određene aktivnosti kroz ove udruge mislim da naši poduzetnici neće doći na zelenu granu. Slijedeća će govoriti poštovana zastupnica Nadica Dreven Budinski. Izvolite.

Hvala lijepa potpredsjedniče sabora. Evo ga, meni je drago što je ovaj zakon tu. Većinom smo se svi složili da je dobar i da je potreban i u jednom dijelu je i to nekakvo, prvo da je to prijenos direktive znači moramo usklađivati sa europskom i vrlo mi je bilo interesantno slušati, rasprava je bila jako dobra pa sam se evo ga i ja ovoga uključila na neki način da ipak utvrdimo da naši poduzetnici trebaju dobiti sve informacije kako i na koji način će uopće ući na tržište EU, tu je u ovom zakonu. I ono moje u replika koju sam ja dala državnom tajniku jer sam pitala koje benefite dobivaju naši gospodarstvenici odnosno pogotovo male tvrtke, pa i u jednom dijelu mi je i on odgovorio da se ipak će tim zakonom će informacije znači o proizvodima, o uslugama koje naše male tvrtke ili naši ovoga gospodarstvenici izvoznici prvenstveno dobivati sve zemlje članice EU. Znači na svim službeno priznatim jezicima, a i službeno priznati jezik EU je i naš hrvatski jezik. Pa prema tome, s obzirom da dolazim iz sjevera Hrvatske odnosno Varaždinske županije onda bi se referirala na kolegu Bulja dal što dobiva Slavonija tim zakonom, mi gore na sjeveru itekako mislim da ćemo dobiti dosta toga, ali da naši gospodarstvenici trebaju dobiti informaciju da znaju. Naši izvoznici koji su već godinama na tržištu pa je već i Europe, kad smo i ušli u EU manje-više znaju što oni trebaju i što oni dobivaju i što se od njih očekuje. Imamo i ovih novih koji vjerojatno će sad tek ući sa nekim svojim proizvodima na tržište EU i mislim da je tu kao što je i evo ga i kolega Pavić i manje-više smo se svi tu ovoga složili da treba se uključiti, tu je najviše sada uključen i HUP, ali mi za to imamo i HGK, imamo Obrtničku komoru, imamo znači sve one koji bi morali na neki način obavijestiti, a i sami naši gospodarstvenici i izvoznici će se vjerojatno i sami interesirati što ih sve očekuje kad oni jedan svoj proizvod plasiraju odnosno lansiraju na tako jedno veliko tržište, kao što je tržište EU. Evo ga, pa mislim da je Zakon dobar, sad, da li je to ovoga, neko veli uredba, ali sad je pred nama taj Zakon, mislim da je Zakon dosta dobro, da je dosta dobro obuhvatio, nije bila baš nekakva velika zainteresirana javnost da bi se uopće uključila da veli nekakve svoje prijedloge, sugestije i di su problemi i mislim da je Zakon jako dobar, a na svima nama je, a pogotovo na ovim ustanovama i organizacijama koje moraju u dužne su obavijestiti sve svoje korisnike i na svoje ostale zainteresirane javnošću da se uključe, pogotovo ako su u pitanju baš ti izvoznici i gospodarstvenici koji su baš striktno vezani na tržište EU, osim Švicarske i Turske, tu se nešto, ovoga, mijenja. To bi rekla, mislim da je u svakom slučaju Zakon dosta dobar. Sljedeći će završno u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Hvala lijepa. I evo, za kraj još samo nekoliko napomena. Rekao sam u uvodnom izlaganju da je ova direktiva doživjela svoju izmjenu 2015. g. i da je zapravo onda definiran i postupak notifikacije. Evo, nama je trebalo nešto više vremena da ovu uredbu koju smo imali u Hrvatskoj pretvorimo u Zakon i da u cijelosti zapravo prenesemo direktivu u naš zakon. Ja sad ne znam u postocima koliko je direktiva prenesena, ali mislim da je ono što je bilo bitno, da je preneseno na adekvatan način i mislim da bi svi naši poduzetnici koji namjeravaju sudjelovati u nekakvim raspravama, ukoliko misle sudjelovati u nekakvim aktivnostima vezane za te notifikacije, da će imati priliku zahvaljujući ovom Zakonu to uredno i odraditi. Zamolio bih predstavnika Ministarstva da se stvarno ovim udrugama koje sam spominjao ranije, znači Gospodarska komora, Obrtnička komora, Udruga poslodavaca, Udruga izvoznika, da ih se na vrijeme informira odnosno da ih se na neki način potakne da odrade obuku svojih članica odnosno članova, sa ciljem da svi naši poduzetnici mogu ravnopravno sudjelovati u robnoj razmjeni na nivou Europe. Rekli smo, 3 su važna područja koja se ovdje normiraju, a to su industrija, poljoprivreda i ribarstvo. Koliko smo u industriji napredni, o tome bismo mogli govoriti. Cilj nam je da poljoprivredu potaknemo i da krenemo naprijed. U ribarstvu, evo, imamo stvarno dovoljno kapaciteta da napravimo velike pomake i ukoliko ćemo si dozvoliti da nam netko drugi donosi propise koji će nas kasnije sprječavati da svoje proizvode izvozimo i da sudjelujemo u robnoj razmjeni ... [[Govornik se ne razumije.]] Europe, nećemo dobro proći. Zato smatramo da bi bilo jako dobro da Ministarstvo taj dio posla odradi na način da se te udruge sa kojima se surađivalo prilikom donošenja Zakona i da Središnjica za TRIS, koja ionako usko surađuje sa tim udrugama, potakne te udruge da, što je prije moguće, obavijeste svoje korisnike i članove o tome kako i na koji način mogu sudjelovati u raspravi na nivou Europe.

Isto tako, podsjećam da i mi možemo dati notifikacije i da naši poduzetnici mogu sudjelovati u tome. Naravno da onda i članice Europe imaju mogućnost da utječu na to, a naravno, cilj nam je da onda pomognemo našim poduzetnicima da imaju one uvjete koji njima više odgovaraju. Što se tiče ovog Zakona, naš Klub socijaldemokrata smatra da su u Zakonu prenesene sve bitne odredbe direktive i mislim da nema razloga da se taj Zakon ne podrži. Izvolite.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Evo ga, razlog donošenja Zakona je prijenos Direktive EU 2015/1553 EU Parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. g. o utvrđivanju postupaka pružanja informacijama i područja tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva. Zakonom se sprječava stvaranje novih trgovinskih prepreka na unutarnjem tržištu. Nadležna tijela obavještavaju EU, EU komisiju te ostale države članice i zainteresiranu javnost o nacrtima tehničkih propisa o proizvodima i uslugama informacijskog društva prije usvajanja u nacionalno zakonodavstvo. Utvrđivanje tog područja stvara se bolja i veća primjena postupka notifikacije odnosno objavljivanja prilikom donošenja tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva. Isto tako, očekuje se i aktivnije sudjelovanje nacionalno javnopravnih tijela u provedbi postupka notifikacija, nacrta propisa drugih država članica uz više komentara i objavljivanje detaljnih mišljenja, a time i bolja integracija na unutarnje tržište EU, sukladno preporukama Komisije, kao i aktivnije učlanjivanje strukovnih udruženja i zainteresirane javnosti. Vidimo u prilogu 1, a to je indikativni popis usluga koje nisu obuhvaćene čl. 3 toč. 2 ovog Zakona, a to su usluge koje se ne pružaju na daljinu, usluge koje se pružaju u fizičkoj prisutnosti pružatelja i primatelja, ča i ako se koriste elektronički uređaji, pa tu imamo medicinski pregledi ili tretmani liječnika u ordinacijama kod kojih se koristi elektronička oprema u prisutnosti, u fizičkoj prisutnosti pacijenta. Konzultiranje elektroničkog kataloga o trgovini uz prisutnost kupca, rezervacija avionskih karata u putničkoj agenciji, a da je kupac fizički prisutan, elektroničke igre koje su dostupne u to predviđenim prostorima u kojima je korisnik prisutan. Drugo, uslugama koje se ne pruže na daljinu čiji je sadržaj materijaliziran to su automati za izdavanje gotovine ili karte, pristup cestovnim mrežama i parkiralištima odnosno uređaji za izlaz i ulaz, usluge glasovne telefonije i telefaksa, liječničke i odvjetničke konzultacije. Usluge koje se ne pružaju na osobni zahtjev primatelja imamo usluge televizijskog emitiranja, usluge radijskog emitiranja i teletekst. Prilog 2 obuhvaća indikativni ili pokazni popis financijskih usluga iz čl. 4. To su investicijske usluge, poslovi osiguranja i reosiguranja, bankovne usluge i poslovi vezani za mirovinski fond. Možemo kazati da konačni prijedlog Zakona o postupku notifikacije u području i tehničkih propisa i propisa usluga informacijskog društva je vrlo važan i jako dobar zakon, pogotovo za naše izvoznike, a po prvenstveno za manje tvrtke jer će pridonijeti vidljivosti njihovih proizvoda i usluga. I sad će završno u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Drage kolegice i kolege, evo samo da još jedanput naglasim koliko je važno da naši gospodarstvenici, poduzetnici obrate pažnju na ovaj jako koristan alat. Zapravo ovo je zakon je li koji definira jedan od postupaka koji bi trebao na neki način osigurati ili pomoći slobodu kretanja roba i proizvoda unutar tržišta EU. O čemu se radi? Dakle, ovdje govorimo o alatu, tzv. alatu TRIS ili Technical Regulations Information System, jedan informacijski sustav ili da tako kažem jednostavnim rječnikom jedna aplikacija u, aplikacija je li Europske komisije putem koje države članice EU informiraju je li međusobno se informiraju, informiraju Europsku komisiju, ali i jedne druge o nekakvim tehničkim propisima koji su važni poduzetnicima koji žele svoje proizvode i robe izvoziti na ovo tržište. I važno je naglasiti, dakle tu se zapravo navode i propisi oni koji će zapravo tek doći i stupiti na snagu, tako da se poduzetnici informiraju na vrijeme, jel. Ovdje smo evo već nekoliko puta su kolege naglašavale da često poduzetnici zapravo nemaju pojma o ovom alatu, ne znaju da alat postoji, pa se onda dogodi je li kad izlaze sa svojim proizvodima na tržište da možda i nisu usklađeni sa svim pravilima, tehničkim pravilima i same EU, ali zapravo i drugih država koje žele izvoziti svoje proizvode, pa je zapravo evo ovaj, ovaj alat zapravo im treba da tako kažem upoznati ih s njime i objasniti koliko je važno jel da ga koriste. TRIS je javno dostupan na web stranicama, možete ga dakle pretraživati, možete pretraživati sve te nacrte propisa. Države koje sudjeluju u postupku su države članice EU, ali i Lichtenstein, Norveška, Island, Švicarska i Turska. Možete evo, mogu udruženja i zainteresirane strane i iznositi i dodavati svoje nekakve primjedbe, a kažem evo slažem se s nekim možda taj postupak notifikacije možda je ovako nekako nejasno cijeli ovaj, cijeli ovaj zakon možda ljudima zvuči na neki način strano, a zapravo je stvar vrlo, vrlo jednostavna. Ovo je jedna baza podataka, možete pretraživati te tehničke propise na temelju različitih kriterija po broju, državi, datumu, proizvodu, ključnim riječima itd., dakle svi oni zainteresirani koji evo žele izvoziti na tržište EU i tržište ovih ostalih država mogu na jednostavan način nać propise koji se odnose na njihov proizvod. Možete se i pretplatiti i dobit notifikaciju. Evo recimo za '21.g. svake godine se radi plan što će se u taj sustav prijaviti, pa evo Pravilnik o ambalaži, otpadnoj ambalaži, Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom, pa recimo iz Ministarstva poljoprivrede specifikacija proizvoda, dokazana kvaliteta za svježa konzumna jaja, evo to je ovaj nekako popularno u posljednje vrijeme, specifikacija proizvoda, dokazana kvaliteta za janjeće i jareće meso, recimo iz područja prostornog uređenja tehničkih propisa za betonske kolnike, Pravilnik iz područja MUP-a, Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite i slično. Dakle, svi ti pravilnici na neki način su važni onim poduzetnicima koji imaju proizvode iz tih područja i važno ih je zapravo konzultirati i vidjeti jesu li njihovi proizvodi usklađeni sa tim pravilnicima.

Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Pa poštovane zastupnice i zastupnici kao što smo jutros odlučili sad prelazimo na objedinjenu raspravu o točkama 2. i 3. dnevnog reda predviđenog za danas, to su: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, drugo čitanje, P.Z. br. 207. i - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova, drugo čitanje, P.Z. br. 209. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, izvolite. Samo malo, časak. Vidim da je poštovani zastupnik Grbin zatražio stanku. Jesam uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine državni tajniče. Prije svega dopustite mi da najoštrije prosvjedujem što na ovoj točki nije prisutan ministar. Ovo je prevažna tema za resor o kojem se govori. To je resor pravosuđa. Pravosuđe ne funkcionira. A što mi činimo? Kamilica zakonima pokušavamo stvari pomaknuti sa mrtve točke. I naravno da to nećemo uspjeti. U prvom čitanju iznijeli smo brojne kritike i konkretne prijedloge što treba napraviti. Nije prihvaćeno gotovo ništa. Obrazloženja su smiješna, nije predmet ovog zakona, o tome ćemo razgovarati u budućnosti, nemojte sada. A što smo predlagali? Predlagali smo strožu kontrolu imovinskih kartica sudaca i jasno sankcioniranje prekršitelja, sustav vetinga. Predlagali smo i jačanje stegovnih mjera i stegovne odgovornosti. Predlagali smo jačanje edukacije. Govorili smo o javnoj objavi svih predmeta i sve to u obrazloženju prijedloga zakona a nemojte sada, pa nemojte nas pritiskati, pa nemojte da radimo ništa konkretno. I rezultat set zakona koji neće donijeti stvarnu promjenu, set zakona zbog kojeg ćemo za godinu dana, za dvije godine opet biti ovdje i razgovarati o tome kako je stanje u pravosuđu sve gore i sve lošije i kako se ništa ne mijenja. Poštovane kolegice i kolege, predlažete izmjene ZPP-a u njemu vođenje rokova, a niste predvidjeli mehanizme niti osigurali da se prekršitelji tih rokova sankcioniraju i da stvarno snose stegovnu odgovornost za ono što ne rade.

Stanku je zatražio i klub Socijaldemokrata, poštovana zastupnica Nađ. Tražim stanku u ime kluba Socijaldemokrata u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom raspravili sustavno i uporno ignoriranje apela oporbe upućeno Vladi RH da konačno u Hrvatski sabor uputi paket stvarnih a ne kozmetičkih reformskih zakona kojima će se provesti stvarna i sveobuhvatna reforma pravosuđa. Ako u Vladi nema kapaciteta da se takvi reformski prijedlozi zakona i napišu zamolite predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića da vam da svoj program rada koji je branio pred Odborom za pravosuđe i u kojem je iznio dubinsku dijagnozu neefikasnosti hrvatskog pravosuđa i reformske prijedloge koji su očito bili dovoljan razlog da ga se izabere za predsjednika Vrhovnog suda Međutim, čini se da Vladi i ne odgovara da se stanje u pravosuđu razbistri, da se na toj šahovskoj ploči pravosuđa jasno vidi tko je kralj i kraljica, tko su pijuni, a tko konji, a tko stvarno vuče ključne poteze.

Mi smo danas to već i na press konferenciji spominjali, da imamo potpuno apsurdnu situaciju, vrlo tipičnu inače za ovu Vladu, a to je da se u ovom trenutku imate na javnom savjetovanju Nacionalni plan za pravosuđe od 2021. Do 2027. koji, dakle nije još ni došao do ovog Parlamenta, a da istovremeno, dakle prije nego nacionalni plan se predstavi javnosti i prije nego bude usvojen mi mijenjamo noseće zakone za pravosudni sustav. Dakle, Zakon o sudovima, Zakon o područjima sjedišta sudova, Zakon o Državnom odvjetništvu. Dakle, kako je moguće opravdati da idete u bilo kakve promjene, a da nakon toga donosite plan o tome kakve promjene želimo i što želimo postići u sljedećih 7 godina. Dakle, to već samo po sebi pokazuje da je ovo fejk. Drugo. I dalje nema intervencija u sustav organizacije, teritorijalne organizacije sudova, nema intervencija u sustav i nadležnosti Državnog sudbenog vijeća.

Hvala predsjedavatelju. Tražim stanku u ime kluba stranke Centar i GLAS radi dodatnih konzultacija. Svim zastupnicima, a i čitavoj hrvatskoj javnosti želim skrenuti pozornost na jednu od najvažnijih činjenica koje se događaju ovim izmjenama zakona. Dakle, prije svega treba javno reći da smo jedina država unutar EU, a možda i jedina država u svijetu u kojoj pravosuđe kroji politička stranka pravomoćno osuđena za korupciju. A sada ćemo ukoliko se usvoji ovaj paket zakona biti i jedina država u EU nad čijim se sucima provode redovite, kontinuirane, periodične, sigurnosne provjere. Situacija u kojoj bi bilo čija vlast, pa taman ta vlast bila i najpoštenija i najbolja imala moć držati suce u šaci jer može manipulirati sigurnosnim provjerama bila bi loša i opasna za vladavinu prava i za neovisnost pravosuđa. A mi ćemo sada ovim izmjenama Zakona o sudovima takvu moć dati u ruke notornom i kriminalnom HDZ-u. Sigurnosne provjere ne služe same po sebi ne mogu postići željene rezultate u smanjivanju korupcijskih rizika jer se sigurnosnim provjerama otklanjaju neki drugi rizici za državu i za vlast to je prije svega povezanost sa pojedincima i skupinama koje djeluju suprotno pravnom poretku. Detekciji korupcije i smanjivanju korupcijskih rizika služe neki drugi postupci. Postupci provjere imovinskih kartica, postupci provjere načina stjecanja imovine i bolja zaštita zviždača koji jedini imaju neposredna saznanja o tome da se neko koruptivno kazneno djelo dogodilo. Upravo u tim područjima ova vlast nije napravila ništa osim da onesposobi ona tijela koja su se takvim temama mogle baviti.

Znači Članak 15. smatram ustavno pravno suspektnim, ali i Članak 38. pa ću njega malo podrobnije obrazložiti. Dakle, radi se o normi za koju mislim da hrvatska javnost itekako jasno zna da zakon stupa na snagu 8 dana nakon objave u Narodnim novinama, dakle u službenom glasilu RH, a ovdje u ovom prijedlogu zakona i dalje stoji da nam zakon stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Tražim stanku u ime HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta da još malo obratimo pažnju u ovom zakonu koji očito uvodi promjene samo zato da se nikakva promjena ne desi. Znači promjena koja garantira da do promjene neće doći. Ono što vidimo od onih zapravo kozmetičkih preinaka koji se nalaze u ovom zakonu problematičnim određenu opet centralizaciju moći u ruke ministarstva, u ruke ministra koji će zapravo ovim nekim odredbama moći odlučivati i tko će biti zaposlen i kakav će se stručni ispit polagati i da li taj zaposlenik ima kvalitetu dakle da ostane na tom radnom mjestu, ne znam tko daje kvalifikaciju znači ministru da odredi kakav to stručni ispit još dodatni trebaju službenici polagati. A s druge stane opet vidimo u ovom zakonu jednu opasnu socijaldarvinističku opet strukturu gdje se oni koji su niži, koji imaju niže koeficijente kao što su službenici dovode u opoziciju prema onima sa višim koeficijentima i opet se službenicima nameće dodatna tlaka i dodatna i edukacijski i drugi kriterijski znači princip itd., što ne smatramo samim po sebi problematičnim, ali ako vi zapravo nemate nikakvu dodatnu edukaciju, ulaganje u taj sustav koji bi to pratio onda to zapravo znači ono što mislim pratimo godinama pa tako recimo i u uskočkim odjelima županijskih sudova povećavanje tlake prema samim službenicima i namještenicima koji iako prolaze sigurnosne provjere svako malo nisu dobili povišicu u odnosu recimo na suce. Znači taj oblik sukoba se misli i sada uvesti u ovom, u ovom zakonu tako da u svakom slučaju ne pozdravljamo ovakav zakon. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege evo imali smo priliku čuti u ovih koliko 6 oporbenih klubova zastupnika kako ovaj zakon ne valja ukratko, kako ovaj zakon ne valja ništa, kako tu nema nikakvih reformi i kako zapravo ovo ništa nije dobro. Bilo je ovdje puno zapravo riječi o tome da treba provesti reformu pravosuđa međutim od reformi mi nismo čuli niti R. Za razliku od toga upravo ovaj prijedlog zakona i jednog i drugog dakle i o sudovima i o područjima i sjedištima sudova daje veliki, čini zapravo veliki iskorak upravo u tom području. Prije svega nedavno smo svjedočili prilikom izbora predsjednika Vrhovnog suda, pojedini dionici su na to ukazivali da postoje određene nejasnoće, nedorečenosti u samom postupku. Ovim zakonom upravo se to i usklađuje i ujednačava. Isto tako, bilo je riječi treba spomenuti i specijalizacije upravo sudaca iz područja dakle u predmetima iz obiteljskih odnosa što mislim da je u odnosu na prvo čitanje bitni iskorak i dobro zapravo ispravljeno u ovom drugom odnosno u ovom konačnom prijedlogu zakona. Ovdje je bilo riječi od strane kolegice Dalije Orešković nešto da HDZ drži u šaci pravosuđe i kako to da vladajuća većina predlaže zakone. Dakle, da li zastupnica koja na izborima dobi 0,16% ili bi to trebala raditi dakle vladajuća većina. Što se tiče sigurnosnih provjera mislim da je potpuno jasno i razvidno iz odredbe kako je predložena tko u konačnici donosi i daje zadnju riječ oko sigurnosnih promjena, provjera i mislim da je zapravo to rješenje koje dosada već postoji za uskočke suce, dakle periodička provjera sada se odnosi na sve suce dakle općinskih, trgovačkih i županijskih, dobro rješenje i na tragu onoga što ste i vi u nekim svojim raspravama tijekom ovih gotovo 2 godine otkada ste ovdje zapravo isticali. Mi smo kao vladajuća koalicija bili spremni saslušati sve vaše prijedloge i sve ovo što vi navodite kao reforme, međutim od toga ponavljam reformi, niti R. Hvala lijepa. Ja ću naravno odobriti sve stanke s time da ćemo mi nastaviti sukladno Članku 293b., ali je prije poštovana zastupnica Dalija Orešković digla povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Hvala predsjedavatelju. Povrijeđen je Članak 238., jer je pozivanje na postotak s kojim je netko postao zastupnik u Hrvatskom saboru čisto omalovažavanje ne samo zastupnika nego i građana koji su se na izborima izjasnili tako kako su se izjasnili. Kolega Habijan za vašu informaciju svakom zastupniku je dopušteno predlagati zakone pa tako i meni ili bilo kome od nas.

Sad ćemo budući da kao to sam rekao nećemo ići sukladno Članku 203 93b. na 10 minutnu stanku nego ćemo nastaviti i pa će govoriti u ime izvjestitelja kao što sam najavio poštovani državni tajnik Ministarstva pravosuđa i uprave, Josip Salapić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, pred nama je rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Prije nego što krenem na meritum konačnog teksta zakona rekao bi da smo jutros prihvatili na Odboru za zakonodavstvo amandman gdje ovi čitav set zakona koje danas raspravljamo stupaju na snagu 1. ožujka 2022. godine tako da s obzirom na procedure u saboru u vrijeme kada smo raspravljali dakle ne idemo retroaktivno. Što se tiče ministra pravosuđa Ivana Malenice on bi sigurno bio danas sa zastupnicima u Hrvatskome saboru ali međunarodne obveze ministara pravosuđa u Francuskoj, ministar je na putu u Francusku i ja ga danas ovdje mijenjam u saboru tako da tu nema nikakve loše namjere ministra. Što se tiče izmjena i dopuna Zakona o sudovima propisuju se uvjeti osnivanja specijaliziranih obiteljskih odjela na općinskim sudovima, preciziraju se ovlasti Visokog kaznenog suda, pitanja vezan uz postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda RH te se uvodi obveza periodičnih sigurnosnih provjera svih sudaca. Dodatno ovim se zakonskim prijedlogom revidira normativni okvir stalnih sudskih vještaka, procjenitelja i tumača, dodatno se uređuju odredbe o službenicima ministarstva koji rade na poslovima osiguranja pravosudnih tijela te pravosudne inspekcije kao i o službenicima sudova. Što se tiče rasprava i javnog savjetovanja vezano za sigurnosne provjere Zakonom o Državnom sudbenom vijeću propisujemo provedbu sigurnosnih provjera prije imenovanja sudaca, a Zakonom o sudovima obveza sigurnosne provjere za suce i sudske službenike koji rade na tzv. uskočkim predmetima. Kao što je rečeno u raspravama zastupnika konačnu ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka na temelju izvješća donosi posebno vijeće čije će članove iz reda sudaca Vrhovnoga suda imenovati opća sjednica Vrhovnoga suda. Isto tako postavljena pitanja oko ove periodične sigurnosne provjere u roku od 5 godina ovdje se u konačnom tekstu zakona navodi mogućnost naknadne sigurnosne provjere, a to u onim situacijama kada su određena saznanja ili okolnosti koje, u kojima će se odlučivati na prijedlog predsjednika suda postavile mogućnost i potrebu dodatnih sigurnosnih provjera. Predsjednici sudova podnosit će zahtjeve za obnavljanje sigurnosne provjere putem Ministarstva pravosuđa i uprave Sigurnosno obavještajnoj agenciji. Što se tiče postupanja ono je vezano i za Zakon o Sigurnosno obavještajnoj agenciji dakle i na temelju provedenih razgovora i mišljenja dakle osigurani su uvjeti da će se u rokovima u kojima se predviđa donijeti pravilnik, postupanja oko temeljnih sigurnosnih provjera provesti u rokovima kojima je predviđeno ovim zakonom. Za sve suce za koje sigurnosna provjera nije provedena ili je provedena prije više od 5 godina propisuje se obveza obnavljanja sigurnosnih provjera nakon stupanja na snagu ovoga zakona. Što se tiče odredbi oko izbora predsjednika Vrhovnoga suda, a u skladu sa pravnim shvaćanjima Ustavnog suda RH u postupku ocjene ustavnosti važećeg rješenja Zakona o sudovima preciziramo odredbe o postupku izbora predsjednika Vrhovnog suda RH. Državno sudbeno vijeće predsjedniku Republike dostavljat će samo pravodobne i potpune prijave. Ako predsjednik Republike u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja nadležnoga saborskog odbora i opće sjednice Vrhovnog suda ne predloži kandidata za predsjednika Vrhovnog suda odnosno ako u Hrvatskom saboru predloženi kandidat za predsjednika Vrhovnoga suda ne bude izabran Državno sudbeno vijeće poništit će javni poziv i najkasnije u roku od 8 dana ponovno pokrenuti postupak izbora predsjednika Vrhovnoga suda. U slučaju da predsjedniku Vrhovnoga suda prestane dužnost, a ne izabere se novi predsjednik Državno sudbeno vijeće odredit će suce Vrhovnoga suda da obavlja poslove sudske uprave dok predsjednik Vrhovnog suda ne bude izabran. Dakle, u odnosu na važeće rješenje kada je po automatizmom mijenjao predsjednika Vrhovnoga suda vršitelj dužnosti odnosno zamjenik predsjednika sada je dana ovlast, dakle šira ovlast Državnom sudbenom vijeću da po predviđenoj proceduri odredi osobu koja će dakle mijenjati predsjednika Vrhovnoga suda kao vršitelj dužnosti voditelj uprave dok se ne izabere novi predsjednik Vrhovnoga suda. Što se tiče sudskih vještaka, procjenitelja i tumača budući da postojeći sustav odlučivanja o statusnim pitanjima stalnih sudskih vještaka, procjenitelja i tumača generira načelnu praksu jer ih imenuju županijski trgovački sudovi ovim izmjenama želimo da se dajući ovlast ministru nadležnom za poslove pravosuđa ta pravila unificiraju i da budu jednaka postupanja na svim sudovima. Time će se jasnije definirati njihova prava i obveze ali i kontrolni mehanizmi. Dodatno s obzirom da se s vremenom izgubila suštinska razlika između stalnih sudskih vještaka i procjenitelja predlaže se ukidanje posebnog uređenja za stalne sudske procjenitelje te će stoga imenovani sudski procjenitelji nastavljati obavljati poslove kao sudski vještaci. Uz to predlažemo ukidanje četverogodišnjeg razdoblja imenovanja, te njihovo trajno imenovanje sve dok postoje propisani uvjeti, a status sudskog vještaka više se neće posebno priznavati pravnim osobama jer je riječ o poslovima koji se isključivo obavljaju osobno. Što se tiče obiteljskih odjela kako bi se osigurala učinkovita i kvalitetna pravna zaštita u obiteljsko pravnim predmetima osnovat će se specijalizirani sudski odjeli na općinskim sudovima utvrđeni posebnim zakonom. Na tim odjelima moći će se rasporediti samo suci koji ispune posebne uvjete stručnog usavršavanja koji će se urediti posebnim pravilnikom. Te će suce na 5 godina postavljati predsjednik Vrhovnoga suda. U ove će sudske odjele posebno se rasporediti određeni broj stručnih suradnika prema posebnoj odluci ministra nadležnoga za poslove pravosuđa i uprave. Što se tiče ostalih promjena, dakle kako bi se dodatno potaklo stručno usavršavanje sudaca, mijenjaju se odredbe o njihovom stručnom usavršavanju. Kao nezadovoljavajuća, briše se propisana obveza usavršavanje najmanje 1 godišnje, a dinamiku obveznog stručnog usavršavanja sudaca uredit će se posebnim pravilnikom, što znači dakle u stvarnom životu, da će ta stručna usavršavanja biti potrebna vršiti ne sada jednom godišnje nego više puta tijekom jedne godine, ovisno o kojoj se specijaliziranoj grani prava i postupanja radi. U postupku priznavanja prava pravosudnih dužnosnika na naknadu za odvojeni život od obitelji definirali smo pojam članova obitelji. Za službenike osiguranja pravosudnih tijela, odnosno pravosudne policajce uvodimo nova ograničenja, prisutnost bilo koje količine alkohola u organizmu za vrijeme njihovog rada predstavljat će posebno tešku povredu službene dužnosti. Uz to, statusna pitanja ovih službenika usklađuju se sa odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Kada je riječ o ravnateljima sudske uprave, preciziramo uvjete za raspored na ovo radno mjesto te propisujemo da ravnatelja sudske uprave imaju svi veći sudovi s 15 ili više sudaca i svi viši sudovi u RH. Zakonom o područjima i sjedištima sudova propisuje se da su općinski sudovi u sjedištima županijskih sudova i Općinski sud u Novom Zagrebu nadležni za odlučivanje u predmetima kojima se uređuju obiteljski odnosi. Tim izmjenama osniva se 16 obiteljskih odjela, a uvjeti za čije osnivanje se propisuje predloženim izmjenama Zakona o sudovima. Što se tiče navedenih dakle promjena u oba ova zakona, smatramo da je preduvjet vraćanja povjerenja građana u pravosuđe su ove promjene, one moraju biti sveobuhvatne te obuhvaćaju svaki segment pravosuđa, od kvalitetnih propisa, modernih alata i kvalitetne infrastrukture.

Poštovani državni tajniče, suštinski gledano i dosad su predsjednici sudova imali mogućnost ili sve alate u svojim rukama učiniti određeni sud učinkovitiji ili funkcionalnijim. Imenovanje ravnatelja sudskih uprava na svim većim dakle sudovima, vi ste zapravo potvrdili da ovo prethodno izrečeno se ipak nije dogodilo. Dakle, kojim alatima mislite da će spomenuti ravnatelji njihovim imenovanjem i koristeći što zapravo, učiniti stanje na sudovima na koje, u kojima budu imenovani boljim i učinkovitijim od onoga što je bilo do sada? Što se tiče prakse ravnatelja sudskih uprava, mi smo to već imamo u pravosudnom sustavu. To se pokazala kao jedna korisna i važna dužnost u sudu, da se predsjednike sudova rastereti od postupanja koji nisu vezani za samo dakle funkcioniranje suda u smislu praćenja rješavanja predmeta, dodjele rada pojedinim sucima, dakle ti sudski ravnatelji uprava u zakonima imaju točno navedene ovlasti i dužnosti koje mogu raditi. Pokazalo se da su oni itekako rasteretili predsjednike sudova od onih postupanja koji ne bi spadali u oni nadležnost predsjednika suda kako je to predviđeno bivšim propisima. Dakle, procjena je naša, ali i kod proučavanja znači srazmjernosti takvih dužnosti na terenu da je to bilo potrebno i smatramo da će to pridonijeti kvalitetnijem radu sudova. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kao što sam rekao, mislim da ovaj Zakon neće donijeti suštinske promjene. Jedan od najboljih primjera toga je priča o izmjenama ZPP-a. Predviđaju se određeni rokovi koji bi trebali definirati kada se donose odluke u pojedinim stvarima, međutim, ti rokovi su instruktivni, a mi ne govorimo o tome kako ćemo osigurati žešću stegovnu odgovornost onih koji će kršiti te rokove. Zašto to govorim? I vi i ja znamo u kolikom broju predmeta već i sada postoje određeni instruktivni rokovi, da krenemo samo od smetanja posjeda, pa nadalje, radnih sporova, kada se ti rokovi ne poštuju, koliko smo imali slučajeva da je nekom sucu prestala dužnost jer kontinuirano krši rok? Ne baš. Ne baš. Ali ono što vas želim konkretno pitati, jutros je Odbor za pravosuđe usvojio jedan amandman koji se tiče sudbenih dana vezana uz obiteljske sporove u onim sudovima gdje više neće biti takvih odjela. Ne slažem se s vama da ovo nisu bitne promjene, smatramo i bitnim organizacijskim promjenama i definitivno korak naprijed u odnosu na propis koji danas imamo. Što se tiče mogućnosti dakle da mi kao izvršna vlast utječemo na postupanja sudova uvodeći ove rokove o Zakonu o parničnom postupku, dakle mi smo uveli rok od godine dana do tri godine uz praćenje stalnim akcijskim planovima što sudovi i predsjednici sudova rade, ali uz obrazloženje suca da u nekom predmetu potrebno duže vrijeme postupanja, mi nemamo alat da kažemo da je neki predmet manje ili većeg opsega, da možemo sucu zakonom odrediti koje će vrijeme njegovog postupanja biti u konkretnome predmetu.

Što se tiče amandmana koji ste rekli, prihvatili smo ga i dali smo dakle mogućnost da predsjednici sudova u stalnim službama, dakle na svom terenu županijskog suda omogućavaju rasprave i izvan sjedišta [[Upadica: Hvala.]] općinskih sudova u županijske

Poštovani g. državni tajniče, ministar pravosuđa je uz predsjednika Vrhovnog suda jedina ovlaštena osoba pokrenuti stegovni postupak protiv ama baš svakog suca u RH. Dakle postoji mogućnost da se za kršenje ovakvih stvari ti postupci pokreću, ali ih ministar ne koristi.

Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, od 2014. g. na snazi je odredba čl 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova pa samo da pojasnimo, riječ je o odlučivanju o žalbama protiv prvostupanjskih odluka pa, recimo, kad se govori o obiteljskim odnosima određuje se Županijski sud u Puli. Kad se govori o zemljišno-knjižnim određuje se Županijski sud u Varaždinu i u Velikoj Gorici.

Zašto je to tako? Da li je u ovih 8 godina došlo do nekakvih problema oko suđenja u drugom stupnju i mislim da ovdje vrludamo onda sa odlukama malo se vraćamo na nešto što je bilo prije 2014. Uvažena zastupnice radi se o praćenju stanja na terenu na svim sudovima, dakle da li se tu radi o područjima županijskih sudova kojih ste rekli, da li drugih. Dakle, ta radna opterećenost nije svagdje bila jednaka i vrijeme postupanja u pojedinim sudovima nije bilo isto. Dakle, sad želimo da ta praksa, da to ubrzanje rada i da dostupnost bude potpuno jednaka zato ne vraćamo se u lošiji propis nego smatramo da smo praćenjeM vremenskih stanja na terenu ustvrdili da je ovo bolje rješenje, tako da se ovo rješenje sad nalazi u zakonu. Poštovani državni tajniče ovim prijedlogom zakona poboljšavaju se neka materijalna prava pravosudnih policajaca koji rade na osiguranju kao što su pravo, uvodi se pravo na otpremninu i pravo na pomoć u obitelji kao što imaju i oni koji rade u zatvorskom sustavu. Međutim, zanima me, došlo je isto tako do promjene jednog od općih uvjeta za prijem vježbenika kod ovih pravosudnih policajaca koji rade na osiguranju a to je da je granica za prijem 35 godina.

Jednostavni razlog za donošenje ove dobne granice je bila da omogućimo većem broju ljudi da može participirati, ući u sustav pravosudne policije bilo za pravosudnu policiju, za osiguranje pravosudnih tijela, bilo za pravosudne policajce koji rade u zatvorskom sustavu. To je interes bio dosta veliki. Na žalost ovo ograničenje do 30 godina je stvaralo određene probleme u funkcioniranju sustava, a isto tako u provedbi natječaja nismo mogli primiti kandidate koji su po svim kvalifikacijama zadovoljavali uvjete. Ono što ja ovdje mogu najaviti ispred Ministarstva pravosuđa i uprave naša buduća intencija je da pravosudnu policiju zatvorskoga sustava i pravosudnu policiju ovog za osiguranje pravosudnih tijela stavimo u jedan okvir, da to bude pravosudna policija, dakle Ministarstva pravosuđa i uprave, gdje će se spojiti dakle i gdje ćemo još veća prava omogućiti i zaštititi ljude koji imaju vrlo specifične uvjete rada. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Dakle, da je stanje u pravosuđu loše mislim da se možemo svi složiti, da kad se ocjenjuje se rad sudaca i kad se suci sami ocjenjuju u tom svom radu daju si loše ocjene i ona istraživanja koja pokazuju da oni sami smatraju da nije dobro. Ja imam osjećaj kao kad vas ne znam, imate neku bolest, onda nešto dobijete kao kamilicu, pa vam od toga neće biti niti gore, ali neće vam biti niti bolje. Ono što je moje pitanje je sljedeće? Dakle, transparentnost i javnost svih odluka. U našem Planu otpornosti i oporavka postoji ona obveza da budu javno dostupne sve odluke koje se donose na sudovima. Poštovana zastupnice, dakle u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti je predviđena ta reforma. Dakle, s obzirom na cijelu tehnologiju informacijskog sustava koji se treba primijeniti i načina na koji ćemo to provesti, dakle mi smo se obvezali da ćemo tu dostupnost sudskih odluka učiniti u ovom vremenu do kraja, dakle od 2022. do 2026. ovisi o dinamici, dakle i načinu na koji ćemo to provesti. Dakle, mi smo prihvatili to kao našu obvezu ali sami ste svjesni da je to jedna velika informacijska informatička, dakle stvar. Mislim da ćemo do kraja naših ovih rokova to uspjeti provesti. E sad ona opća ocjena o stanju u pravosuđu. Danas smo bili skupa na odboru.

Poštovani gospodine državni tajniče, predloženim zakonima predviđeno je ustrojavanje odnosno osnivanje specijaliziranih odjela koji će se baviti isključivo predmetima s područja obiteljskoga prava. Ali o tome ću nešto kasnije u pojedinačnoj raspravi i o predloženom amandmanu od strane Odbora za pravosuđe.

Uvaženi zastupniče, osnovna namjena nam je bila jača zaštita u tim obiteljsko-pravnim odnosima, dakle u smislu posebne osjetljivosti ovih predmeta. Što se tiče rješenja koja smo imali u prvom čitanju i u odnosu na ovaj konačni tekst zakona i u odnosu na raspravu danas u Odboru za pravosuđe, dakle mi smo prihvatili amandman na način da će predsjednici županijskih sudova tamo gdje se nalazi općinski sudovi u sjedištima županijskih sudova moći delegirati predmete takove vrste na svoje stalne službe, dakle na općinske sudove na teritoriju toga županijskoga suda na svaki konkretan predmet, dakle da učinimo dostupnost građanima u tim predmetima da se ne mora dolaziti u sjedište županijskih sudova gdje su općinski sudovi. Dakle, evo ovaj amandman Odbora za pravosuđe je prihvatljiv i to ćemo dakle s obzirom na proceduru za amandmane unijeti u konačni tekst zakona. Svakako je namjera da poboljšamo stanje na terenu i da ne ugrozimo, dakle funkcioniranje sustava u cjelini. Poštovani spominjali ste u svojem izlaganju Općinski sud u Novom Zagrebu koji spada pod nadležnost Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Poštovana zastupnice, ne radi se o tome je li sud privilegiran ili ne, ja sam rekao da mi pratimo tu opterećenost sudova, dakle istraživanja, praćenja koliko je radno opterećenost pojedinoga suda, u ovom slučaju smo procijenili da je za novi, sud u Novom Zagrebu to potrebno i prihvatili smo to, dakle to nije mišljenje nas nekolicine u Ministarstvu pravosuđa nego ljudi koji prate dakle stanje po sudovima i kretanje predmetima u broju, vremenu rješavanja, načinu dostupnosti suda našim građanima. Sve što smo napravili u cilju je veće dostupnosti i bržeg rješavanja predmeta. Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, želim još jednom ukazati na važnost prihvaćanja amandmana Odbora za pravosuđe kojim se u čl. 6 dodaje, u čl. 1 dodaje st. 6 koji predviđa da će predsjednici županijskih sudova osigurati uvjete za poduzimanje postupovnih radnji prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi u drugim općinskim sudovima na podruju pojedinog županijskog suda. U suprotnom, mnogi naši sugrađani morali bi putovati u udaljena sjedišta županijskih sudova. Tako bi npr. Gospićani zbog obiteljsko-pravnih predmeta koje su do sada rješavali u svom gradu morali putovati u Karlovac koji je udalje 165 km, a iz pojedinih dijelova županije, to je čak i 200 km u jednom smjeru. Nije potrebno ni naglašavati koliko su to troškovi, naročito u županiji koja je prometno nepovezana, gdje nema linijskog prometa i gdje bi ljudima zaista bilo otežano dolaziti u Karlovac na rasprave Dakle odgovor je sličan kao i zastupniku Mandariću. Radi se o tome da smo nakon procjene situacije odlučili da će predsjednici županijskih sudova, dakle na svom terenu odlučivati o tome kada će se i na koji način takav predmet delegirati u stalne službe s obzirom na situaciju, dakle veća dostupnost građanima, provođenje rasprava na, u stalnim službama i oko mjesta gdje će se donositi odluka, i to je postavljeno pitanje, dakle o tome će predstavnik županijskog suda u svakom konkretnome slučaju donijeti svoju odluku. Smatramo da nema razloga da se ne može donijeti odluka u stalnoj službi. Hvala lijepa. Gđa. Katarina Peović. Zahvaljujem. Ovim se izmjenama povećava pritisak na službenike sudova i u onom segmentu, znači stručne edukacije i stručnih ispita pa i sigurnosnih provjera. Svi se slažu da nam pravosuđe nije u dobrom stanju, pogotovo se govori o problemu korupcije koji se treba rješavati. Mene zanima da li ovaj pritisak na službenike koji, naravno, može biti i dobar, prati i financijska dobrobit službenika, imajući u vidu konkretan slučaj, znači uskočkih odjela županijskih sudova gdje su sami službenici, znači kad su ušli u te uskočke odsjeke, njima je zanijekana znači ta povišica koju su dobili suci. Da li je došlo do povišice njihovih plaća i ako nije, zašto i kako će se to, znači kako će pratiti povećanje plaća službenika, povećanje plaća sudaca? Da li postoji nekakav ekvivalent odnosno nekakav razmjernost u tome jer upozorit ću da je riječ o ljudima koji prolaze sigurnosnu provjeru prvog stupnja svako malo Ne smatramo da ovim izmjenama radimo poseban pritisak na službenike koji rade u sustavu, bilo ministarstva, bilo sudova, bilo državnog odvjetništva ili USKOK-a, dakle već sada postoje određena zakonska rješenja koja se odnose na službenike. Ja se slažem sa vama da je naša obveza da osiguramo službenicima veće plaće i bolje koeficijente, no isto tako, vjerujem da se slažete i sa mnom da su opće okolnosti u kojima radimo i financijska situacija će ići u korak sa time. Mi smo imali određenih izmjena, imali određenih prijedloga, to je veliki broj službenika koji rade u sustavu i to nije neznačajan iznos za povećanje financijskih sredstava. Naša namjera je da u budućnosti učinimo pomak na tome području, a isto tako, ta specijalizacija i dodatno usavršavanje je jedna od obveza jer vrijeme u kojima smo radili prije 10 ili 20 godina i vrijeme danas kada živimo u okolnostima u kojima živimo i situacijama kojim radimo se značajno promijenilo i potrebna su dodatna usavršavanja za ljude koji rade u našim sustavima. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, evo, pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Čuli smo kroz replike da, iako sam Zakon donosi niz poboljšanja, kako u cjelokupnom sustavu pravosuđa, tako vezano i za određene djelatnosti, pa i djelatnike i službenike, da je i Odbor za pravosuđe predložio određene amandmane, tako da jedan amandman se odnosi prije svega na jasan način, odabira tko se može prijaviti za stalnoga sudskoga tumača, odnosno jasniji kriteriji pa bih molio da kažete što taj amandman u sebi nosi i kakav će biti stav Vlade RH odnosno resornog Ministarstva po pitanju tog amandmana Odbora za pravosuđe. Dakle danas na Odboru za pravosuđe smo, osim amandmana vezano za obiteljske odjele raspravili o ovim stalnim sudskim tumačima. Mi smo dakle, tu prihvatili da onu obvezu da bude samo visoka stručna sprema, sada spustimo i na razinu i više stručne spreme, tako da sada se predviđa da osoba koja će biti stalni sudski tumač mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij. Dakle, omogućavamo većem broju ljudi da može pristupiti ovoj službi, a isto tako, možda je ova odredba bila malo prestriktno donijeta pa smo evo, nakon rasprava prihvatili i ovo rješenje kao rješenje koje ćemo staviti u konačni tekst zakona. Hoćete navesti razloga zbog čega Vlada uporno gura zapravo sigurnosne provjere za sve suce imenovane na dan stupanja na snagu ovog Zakona iako ste dobili očitovanje Vrhovnog suda da su te odredbe neustavne jer zapravo da su prikrivena lustracija i da nijedna europska zemlja nema takav sustav je zapravo se krši načelo trodiobe vlasti jel je SOA zapravo dio izvršne vlasti koja kontrolira onda pravosudne dužnosnike.

Uvažena zastupnice, ne znam jel to sad vaš osobni stav, dakle proučavano je sve o čemu vi govorite, pa i mišljenje ustavnoga suda. Isto tako uspoređivali smo situaciju u drugim zemljama. Istina je da smo mi kod određenih promjena zakona imali kontakte dakle sa Europskom komisijom vezano za to. Mi nemamo nikakav utjecaj kao izvršna vlast na sigurnosne provjere sudaca iz više razloga.

Poštovani državni tajniče, kao što sam već i u stanci spomenuo, dakle nedavno smo proveli postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda RH. Tada su pojedini dionici tog postupka zapravo isticali da je odredba čl. 44.a. postojećeg dakle Zakona o sudovima nejasna i nedorečena, već je u prvom čitanju dakle bilo određenih izmjena, sada između ova dva čitanja imamo još nekakve dodatne korekcije, pa evo ja bih vas molio ukratko ako možete upoznati kolegice i kolege zastupnike upravo sa tim izmjenama predmetnog dakle čl. 44.a. Zakona o sudovima. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, dakle mi smo prije svega uveli rokove u ovim postupanjima. Rok za pribavu prethodnog mišljenja nadležnog odbora i opće sjednice je definiran, predsjednika traži … [[Govornik se ne razumije]] rok od 8 dana od primitka prijave, a smatra se da nije nužno navedenim tijelima propisivati posebni rok što se tiče HS. Što se tiče roka za predsjednika republike on je 15 dana.

Isto tako kao što smo dali posebnu ovlast da se izbjegne bilo kakva različita tumačenja, mišljenja, pristranost ovoga ili onoga daje DSV-u da imenuje vršitelja dužnosti predsjednika vrhovnog suda do izbora predsjednika suda ovdje u HS, dakle potpuno jasno i transparentno. Gđa. Dalija Orešković. Zahvaljujem. Uvaženi predlagatelju, činjenica je da mišljenje opće sjednice vrhovnog suda nije kao dio redovitih materijala dostavljeno svim zastupnicima. Ja smatram da je to izrazito loša praksa, ne znam zašto to skrivate. Druga stvar, sama činjenica da niste uvažili sadržaj onoga na što je ukazala opća sjednica vrhovnog suda kao ljudi koji imaju i autoritet i struku i znanje govori u prilog tome da vama uopće nije niti stalo do pravosuđa, niti do kvalitetnih poboljšanja, stalo vam je do toga da pravosuđe držite u svojoj šaci. Protiv ovakvih periodičnih sigurnosnih provjera izjasnili su se i predstavnici Europske udruge i udruženja sudaca, kao i Europska komisija. Ovo doista predstavlja jedan besprizorni napad na neovisnost pravosuđa i ne znam čime možete braniti ovakvo rješenje koje odstupa od uobičajenih standarda na razini EU. Uvažena zastupnice, nema odstupanja od standarda, dakle smatramo da smo ovim zakonskim rješenjima utječemo i želimo napraviti situaciju transparentnu i jasnu. U jednu stranu se proziva Ministarstvo pravosuđa da ne čini ništa u borbi protiv korupcije, drugu stranu se poziva suce da u nekim sudovima rade ovo ili ono, upire se prstom na sve i svakoga.

Isto tako neće odlučivat politika o nikome niti o ničemu nego sami suci jer i sami državni odvjetnici sukladno zakonu i procedurama koja se predviđa Zakonom o DSV-u ili Zakonom o državnom odvjetničkom vijeću, dakle tijelo koje se sastoji od osoba koje su u tim sustavima će odlučivati nakon zakonske procedure ima li potrebe za pokretanje stegovnih postupaka ili nema.

Državni tajniče, reorganizacija sudstva u smjeru specijalizacije je sigurno pozitivna promjena, pogotovo u ovim predmetima u obiteljskim odnosima jer zahtijevaju veliko znanje koje će se postići na kraju krajeva i stručnim usavršavanjem. Važno je to iz razloga što se pojavljuje dijete kao stranka u postupku ili samo kao subjekt čija su prava posljedično ugrožena. Mene zanima o čemu će ovisiti broj sudaca u specijaliziranim sudskim odjelima za obiteljske odnose, je li to npr. broj predmeta, smatrate li da će to i dovesti do bržeg završetka postupka? Ujedno evo i pozdravljam predloženi amandman Odbora za pravosuđe vezano uz poduzimanje radnji u drugim općinskim sudovima čisto zbog dostupnosti sudovanja manjim i udaljenijim sredinama. Uvažena zastupnice, sve ove promjene su stvar organizacijskih promjena u smislu boljeg funkcioniranja sudovanja u cjelini u odnosu na, posebno na ovo šta sada vi posebno ističete, to su ovi obiteljsko pravna zaštita, obiteljski odnosi, dakle tu je potrebna brzina postupanja, posebno osjetljivost predmeta i osobe koje će biti specijalizirane i stručne da mogu raditi na tim predmetima. Dio tih propisa odnosi se u onom Zakonu o sudovima za mladež itd. Sve što smo pratili, pratili smo radno opterećenost sudova, postoji dakle posebne službe koje se bave sa time u suradnji sa predsjednicima sudova da vidimo kakva je radna opterećenost pojedinih sudova. Tako je došlo do ovih izmjena zakona. Dakle u ovim izmjenama sudjelovali su osim naših ljudi, stručnjaka iz Ministarstva pravosuđa i uprave i predstavnici sudbene vlasti i ljudi koji rade na osjetljivim pitanjima i stručnjaci sa fakulteta. Smatramo da smo ovim izmjenama, dakle oviseći o broju predmeta, oviseći o radnoj opterećenosti dali smo u ruke alate predsjednicima sudova dakle sve u cilju bolje dostupnosti pravosuđa građanima. To je jedina intencija. Poštovani državni tajniče, u prvom čitanju je predloženo da su nadležni općinski sudovi u sjedištima županijskih sudova za obiteljske predmete, a sad uvodite taj sudbeni dan što će u praksi značiti primjerice da će educirani sudac iz Slavonskog Broda doći u te dane uredovne u Požegu. Ovdje se postavlja pitanje i mjesne nadležnosti Općinskog suda, organizacija prostora, dodatnih troškova, ali i osiguranje hitnosti u takvim postupcima. Ovako organizirani način rada je bolji od onog u prvom čitanju što smo imali prilike vidjeti.

No propušta se prilika da suci ili buduće generacije sudaca na postojećim općinskim sudovima redovno se educiraju i dodatno što se tiče donošenja odluka za najbolji interes djece i svakako to znači svojevrstan gubitak za lokalnu zajednicu. Propustili ste i ovim izmjenama zaštititi i najranjivije što se tiče obiteljskog nasilja, odnosno žrtava, te da se takvi predmeti nisu obuhvaćeni ovom specijalizacijom. Pa mislim da sam dio odgovora do sada dao u replikama vezanim zašto smo se odlučili na ovakvo rješenje da predsjednici Županijskih sudova mogu delegirati u stalne službe takove predmete. Ne smatram da smo ikoga uskratili u specijalizaciju u budućim napredovanjima. Rekao sam da će predsjednici županijskih sudova, dakle u sjedištima općinskih sudova svakome onome tko ima afinitet da specijalizaciju u pojedinom pravu to omogućiti. Mi ćemo dodatnim pravilnicima, dakle nije sam zakon po sebi, ovi zakoni dovoljno u svakoj mjeri razrađeni na način da je sve kristalno jasno. Uvijek postoje pravilnici koji prate određena postupanja i svakako ćemo voditi brigu o tome da svatko onaj tko ima afinitet, stručnost i potrebu da se usavršava to dobije. Dakle, ako mislite da ste negdje pronašli nekakvu pravnu prazninu mi ćemo je riješiti.

Poštovani državni tajniče, zašto Vlada RH uporno godinama dopušta da se odredbe kojima se određuje stvarna i mjesna nadležnost sudova nalaze u drugim zakonima i to vrlo često u materijalno-pravnim koji uređuju određene pravne institute, tako što je u pravno uređenim zemljama nedopustivo. Dakle, Zakon o sudovima je lex specialis za stvarnu i mjesnu nadležnost sudova. Eklatantan primjer takvog ustavno-pravnog neprihvatljivog pristupa je recimo primjer Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Zahvaljujem na odgovoru. Uvažena zastupnice ne znam što bih vam sada rekao. Ja smatram da su postojeća zakonska rješenja u skladu sa apsolutno svim ustavnim odrednicama i da nismo u ničem prekršili. Ne znam zašto smatrate da je Zakon o sprječavanju sukoba interesa kao lex specialis nešto kontra u odnosu na ove zakone. Mislim da je to sve u skladu sa Ustavom i zakonima. Ne bih vas htio uvrijediti, možda nisam razumio pitanje ali evo ne vidim tu. Poštovani primjećujem da je između dva čitanja razbijen članak 3. na način da imamo promjene kod nadležnosti s time da je Općinski sud u Dubrovniku zadržao onaj dio koji je vezan za promet. Međutim, prešle su nadležnosti na Općinski sud u Split ako je vezano za autorska prava i intelektualno vlasništvo itd. Pa čisto radi javnosti pogotovo one Dubrovačko-neretvanske da znamo da li je to zbog kadrovske podkapacitiranosti Trgovačkog suda u Dubrovniku ili zato što nema toliki obim predmeta a vezano za taj dio? Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Fabijanić, dakle veći je broj predmeta na sudu u Splitu. Isto tako, dakle prihvatili smo mišljenje ako ste pogledali zakon u obrazloženjima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Dakle, u tim specifičnim predmetima s obzirom na broj sudaca, stručnost sudaca i lociranje predmeta bilo nam je oportunije to zadržati u Splitu i zbog brzine rješavanja i da ljudi ne putuju na ovaj sud tamo ili obrnuto. Dakle, više organizacijskih i tehničkih razloga za to. Hvala lijepa. Video vezom gospođa Romana Nikolić. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Kao i u prvom čitanju obratila sam pozornost na važnost donošenja Nacionalne strategije za prava djece, jer za osnivanje specijaliziranih obiteljskih sudova odnosno specijalizacija sudaca za rad na statusnim i obiteljskim predmetima predviđena je upravo tom strategijom koju je Vlada usvojila još 2014. i to za razdoblje do 2020. godine. Sada smo već u 2022. godini a Nacionalna strategija istekla je 2020. Moje pitanje glasi kad je planirate donijeti, jer smo svjesni da jedno od strateških dokumenata u kojem se unapređuje zaštita prava djece je ta ista strategija koja još uvijek nije donošena. Tu pričamo o nekakvom pomaku rada, a jedan od ključnih dokumenata još nismo donijeli. Zašto niste donijeli i kada ćete je donijeti? Zahvaljujem. Hvala i vama. Izvolite odgovor. Hvala lijepo. Mislim da se malo miješaju resori između pravosuđa i drugih ministarstava. Siguran sam da je i u ovim zakonima i donošenju izmjena i dopuna seta zakona iz Ministarstva pravosuđa i uprave, ali i drugih ministarstava presudila godina 2019. i 2020. pa i 2021. vezana za covid situaciju. Dakle, mislim da bi se određene stvari ubrzale i već riješile da nismo imali lockdown i ograničenje u radu sudovima, pa i određenu novu praksu da smo morali koristiti različite tehnologije da bi uopće sudovi, državna odvjetništva i tijela pravosudnoga progona i sustav u cjelini funkcionirali. Tako da ne mislim da je namjera u stopiranju bilo čega nego objektivne domaće i svjetske okolnosti zdravstvene vezano sa Covidom su učinile svoje. Želi li uzeti riječ predstavnici odbora?

Prvi je na redu, na redu su gospoda Jakšić i Bauk, a prvi je gospodin Jakšić u ime SDP-a oba dva. Poštovani kolega Salapić, kolegice i kolege zastupnici dobar dan, lijep pozdrav svima, danas je pred nama drugo čitanje Zakona o sudovima i sjedištima sudova i ono što smo pričali i kod prvog čitanja jednim dobrim dijelom možemo ponoviti i danas. Svako normativno poboljšanje, usklađenje sa EU je sigurno nešto što treba pozdraviti i sigurno je da svaki taj koračić nešto vrijedi i nešto nosi. No, takav zaključak bi smjeli imati kad bismo bili oduševljeni sa stanjem u našem pravosuđu, kad bi tvrdili da svi sudovi rade fantastičan posao i da hrvatski građani bez ikakvih pitanja, potpitanja i kontra prijedloga vjeruju u ono što gledaju, čuju i vide a tiče se hrvatskih sudova i hrvatskog pravosuđa. Ono što vidimo iz godine u godinu da percepcija povjerenja prema našem pravosuđu je sve niža i niža, mogli bi čak reći da to povjerenje jednostavno među običnim građanima ne postoji i onda naravno da možemo bez imalo srama iskomentirati i reći da da za poboljšanja, da za promjene, ali kad se pogledaju potrebe i ono što građani očekuje, očekuju jednostavno smatramo da je potrebno napraviti puno više, puno preciznije, a u nekim poljima i puno oštrije nego sve ovo što dolazi pred nas kao saborske zastupnice i zastupnice i zastupnike i što će nakon ovoga ići u određenu provedbu jer jednostavno ne bi bilo dovoljno svo ovo vrijeme da sad i nabrajamo sve afere koje imamo u našem pravosuđu, samo sve ono što se dogodilo unazad godinu dana, od toga da smo imali uhićenja sudaca zato jer su se bacili u stečajnu mafiju do onih sudaca u Osijeku gdje ih nije, na kraju ih je uhitila Hrvatska država ali do toga nije došlo zato jer mi imamo sustav koji detektira i rješava neke stvari nego se u jednom trenu u reformatora hrvatskog pravosuđa prometnuo Zdravko Mamić kao bjegunac pred hrvatskim pravosuđem dakle pred hrvatskom zemljom i da sad ne nabrajamo sve predmete koje smo mogli vidjeti i koji su definitivno doprinijeli tome da se naruši vjera u naše pravosuđe. Naravno, ima i jako puno sudaca i sutkinja koji vrlo časno, vrlo pošteno, vrlo korektno obavljaju svoj posao no zbog kukolja koji se pojavio u žitu jednostavno kod građana na kraju prevlada mišljenje aha ako se radi o nekome krupnom i važnom politički ili o nekom krupnom i važnom u svijetu biznisa na ovaj ili onaj način onda to obično završi ili u nekoj novoj aferi ili završi u zastari i nikad ne dočekamo pravdu koju kao država i društvo zaslužujemo. To su pitanja o kojima bi i dalje trebali razmišljati, na koja bi si i dalje trebali tražiti određene odgovore jer ponovit ću bojim se da bez oštrijih rezova i većih promjenama ne možemo reći da smo svi zajedno napravili dovoljno da promijenimo stanje u hrvatskom pravosuđu. Prijedlog zakona koji je danas pred nama uz ono što sam rekao da daje određene iskorake i dalje kao da izbjegava pitanje stegovne odgovornosti sudaca i dalje kao da izbjegava da se drugačije provjeravaju imovinske kartice i razmjer imovine naših sudaca i da ih se na temelju toga kažnjava. Sjetimo se da smo u tom famoznom slučaju osječkog suda svi ostali paf kad smo vidjeli kako ta imovina izgleda, a što je pokriveno sa prihodima. I dalje bježimo od toga da tražimo jačanje edukacije naših sudaca i sutkinja i tu smo možda mogli biti još malo agresivniji, još malo proaktivniji i tražiti ta dodatna rješenja da pokažemo da ovaj sabor, dom sabora, svi mi imamo želju biti taj mandat sabora koji će do kraja krenuti uvoditi u red u stanje u našem pravosuđu. Dodatnu stvar koju bih volio naglasiti u ovoj raspravi u ime Kluba SDP-a je da apsolutno pozdravljamo da ćemo se konačno na jedan ozbiljniji način pozabaviti obiteljskim zakonima. To je nešto što je definitivno jako važno jer je doista jedno specifično i krhko područje i naravno da upravo na tom polju država kroz pravosudni sustav mora pokazati da je spremna biti tu pogotovo na strani onih malih, onih slabijih i to je nešto što trebamo pozdraviti sa tog aspekta i sigurno je da svaki vid specijalizacije je nešto što bi trebao na kraju donijeti puno toga boljega i puno toga jednostavnijega. No ono što bih volio skrenuti tu pažnju u raspravi je da ako pričamo o obiteljskim zakonima da si moramo priznati da je s jedne strane korona donijela jedan apsolutno novi okvir, da se pojavila psihoza među ljudima i imat će jako puno posla, da puno toga što se veže uz obiteljske zakone će biti nakačeno na centar za socijalnu skrb. Glasali smo nedugo o paketu tih zakona i stručna javnost je imala jako puno i pitanja i loših komentara za ono što je ministar Aladrović predložio i što je na kraju bilo usvojeno. Ne mogu suditi dok ne vidimo krajnji rezultat, ali možda već sad možemo reći da moramo obratiti i na tu pažnju da se ne uspostavi na kraju da smo nešto specijalizirali ali smo na onom predkoraku zveknuli. I druga stvar koja je spomenuta dana i u replikama i drago mi je da smo na Odboru za pravosuđe donijeli jednoglasnu odluku da svi zajedno želimo taj jedan dio zakona poboljšati je dio zakona o sjedištu sudova gdje s jedne strane jesmo za specijalizaciju jer će to značiti da će naši suci i sutkinje biti puno ozbiljniji upravo u tom polju zakona, ali s druge strane smo za to da jednostavno ljudi to obavljaju na najbližem mogućem mjestu. Da ne dovodimo nekoga u situaciju da se vozi 200, 250, 300 kilometara da bi obavio rastavu braka i da sad ne nabrajamo sve ono što ulazi u obiteljsko zakonodavstvo i zato definitivno pozdravljamo to jednoglasje oko amandmana i ono što je kolega Salapić rekao očito volja da se to prihvati, da će županijski sudovi imati tu ovlast da rasprede predmete po općinskim sudovima u skladu s mjestom prebivališta. Dakle, da ljudi iz Koprivnice, Čakovca, Požege, Đakova da sada ne nabrajam sve gradove koji bi bili s tim obuhvaćeni mogu procesno sve što se tiče obiteljskog zakonodavstva odraditi ili tamo gdje žive ili vrlo blizu mjesta gdje žive i to je nešto što definitivno kao takvo u ovoj fazi pohvaljujemo i zahvaljujemo na vrlo konstruktivnoj raspravi na toj temi i tom amandmanu. Gospodin Bauk se neće ukazati … [[Upadica: Ne razumije se.]] ne, dobro. Znači idemo dalje gospodin Željko Sačić, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista. Izvolite. Hvala vam lijepo. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajnice, kolegice i kolege, hrvatska javnosti, dakle mi opet imamo priliku raspravljati o prijedlogu Konačnom prijedlogu Zakona o sudovima, izmjena i dopuna Zakona o sudovima i u ime Kluba Hrvatskih suverenista svakako možemo konstatirati da su to iskoraci u dobrom smjeru za funkcionalno neovisno sudstvo. Za sudstvo kakvo očekuje hrvatska javnost i hrvatski građani. Prijedlozi rješenja koje ste nam ovdje ovaj uvažili iz prethodnih rasprava daju ohrabrenje da će se otkloniti određeni nedostaci koje smo bili svjedoci proteklih godina i desetljeća. Pozdravljamo taj pristup da se dodatno preciziraju te sigurnosne provjere naših sudskih dužnosnika. Osobito da se dodatno definira uloga i zadaća i postupci predsjednika RH u procesu izbora Vrhovnog suda kako se ne bi ponavljale te nemile, nemili događaji koje smo svjedočili u protekloj godini. U svakom slučaju očekujemo od vas da osim ovih normativnih zahvata osigurate i nakon potresa i nakon ove Covid krize sve materijalno tehničke uvjete za rad naših sudova. Da ih na taj način zapravo dovedete u priliku da što efikasnije obavljaju svoju složenu sudačku dužnost koja je svaka odluka sudačka sudova njihova, zahtjeva iznimno veliku koncentraciju, stručnost, obrazovanje kontinuirano pored onog temeljnog obrazovanja i zapravo očekivano svaki građanin RH sa velikom pažnjom osobito oni koji su zainteresirani očekuju da se donesu objektivne i presude koje nisu donesene pod bilo kakvim pritiskom posebno ne političkim. Stoga je to vaša zadaća da im osigurate te uvjete, a ostaje u pogledu tog zakona koji smo odnosno prijedloga kojeg smo imali prilike iščitavati postoje određene dvojbe, ne znam zašto bi pravomoćni godišnji raspored poslova trebalo dostavljati na uvid Ministarstvu pravosuđa, to mi baš, ne znam da li je to, zašto bi to trebalo, ali eto to je jedna tako dvojba. Osim toga, ministar pravosuđa bi trebao zahvaljujući svojim suradnicima u prijelaznim i završnim odredbama ste to stavili pojačat svoju aktivnost i ne čekat 6 mjeseci da donese pravilnike. Ti pravilnici zahvaljujući logistici koju imate trebaju biti doneseni u roku najdužem od 3 mjeseca. Nema razloga čekati, to je na kraju krajeva europska pravna stečevina i obveza da svi koji su u procesu donošenja normativnih akata čine sve da se što ažurnije, što prije mogu konzumirati prava koja se između ostalog reguliraju tim pravilnikom. To će biti naša, naša, naš doprinos u pogledu ove inicijative. I svakako pri kraju ove rasprave nadam se gospodine državni tajniče, a i hrvatska javnosti, predsjedavajući da ste sa dužnom pažnjom i vi kolegice i kolege ovaj nisam to nažalost u medijima vidio obilježili jedno smrt jednog velikog čovjeka, velikog hrvatskog domoljuba, ministra pravosuđa, ratnog ministra vanjskih poslova, jednog od najzaslužnijih za priznavanje RH to je naš prof.dr. Zvonimir Šeparović kojem mi Hrvatski suverenisti u ime svih hrvatskih domoljuba, vjerujem u ime hrvatske javnosti ovdje izražavamo duboko poštovanje, izražavamo mu sućut obitelji i zahvalnost za sve dobro što je učinio i kao profesor, kao učitelj nas, mnogi smo imali priliku slušati i polagati kod njega ispite gdje nas je oplemenjivao i stručno i moralno i humano i ljudski i zaslužio je puno veću zapravo zahvalnost ovog naroda, ove države i medijsku i političku nego što danas to vidimo, ali ono što možemo još jednom reći u ovom tužnom trenutku za sve nas samo riječi zahvale za njegov doprinos neumornoj borbi za slobodu i prava hrvatskog naroda i opstanak hrvatske države. Dakle, očekujem i od predsjedništva Hrvatskog sabora i od samog predsjednika da uputi izraze duboke sućuti obitelji i da zapravo u ime cjelokupnog hrvatskog naroda zahvali na doprinosu za hrvatsku slobodu prof.dr. Zvonimiru Šeparoviću. Mir i pokoj duši daruj mu Gospodine. Hvala vam gospodin Sačić, prenosit ćemo to predsjedniku, a podsjećam da je bio i rektor hrvatskog, zagrebačkog pardon sveučilišta. Sada je na redu gospodin Kujundžić koji će dijeliti vrijeme sa gospodinom Buljem kojeg sam vidio i znači ipak ćete dijeliti vrijeme ne? Ako Miro dođe hoćemo. Je, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege možda se najveći izazovi u našoj Hrvatskoj nalaze pred ovim resorom. Mi svi znamo da razina korupcije i stopa korupcije je veća što je zemlja siromašnija. Mi smo ima 10 godina bili na istoj razini sa Ruandom onda je od nas odskočila, odskočila mi smo ostali na 63 mjestu. Ključ za otključavanje ili zaključavanje jedan put za svagda svega onoga što ovo društvo uništava je u ruci ovog resora. I ja znam da se naš ministar našao u neobranom grožđu, naslijedio je grijehe svih onih prije i ne samo grijehe generalno. Ono što je najvažnije naslijedio je grijeh propusta. E sad, ja se toplo nadam i vjerujem da će on iskočiti iz tog jednog niza i da svojim nečinjenjem neće zalijevati to sjeme korupcije i da ćemo evo zapravo kao Hrvatska prodisati punim plućima. Koliku je naš ministar granicu imamo u sastavljanju ovog i ostalih prijedloga Zakona o sudovima, sjedištima sudova kasnije DORH-a i svega ostalog to ćemo vidjeti možemo revidirati na kraju možda evo jednog perioda od 6 mjeseci. Ovim prijedlogom Zakona o sudovima ministar jača svoju poziciju što je dobro i vjerujem da iza tog jačanja svoje pozicije zapravo svjesno preuzima jedan oblik odgovornosti koji stavlja na svoja leđa. Očekujem evo da će biti hrabar i da će se uhvatiti u koštac sa zakonodavno pravosudno političko mogao bi reći i medijskim blaćenjem, gaženjem i svim ostalim što nije dobro i da će napraviti sve da Hrvatska postane zemlja slobode i zemlja pravednosti. No, vratimo se samoj temi ovih zakona. Dakle, sama specijalizacija u smislu učinkovitije obiteljsko, obiteljske zaštite nije ni dosada urodila nekim pretjeranim plodom u smislu učinkovitosti, niti kvalitetnom rješavanju ovakvih vrsta predmeta. Teorijski gledano ukoliko uistinu mimo ovih negativnosti koje ćete vi morati riješiti zaživi ova ideja tada bi moglo doći do rasterećenja manjih sudova te bi se mogla postići kvaliteta, kvalitetna razina pravne zaštite za ovu kategoriju stranaka dakle u obiteljskom spektru koje su najosjetljivije u društvu. Danas mi u praksi na sudovima već imamo suce koji rade samo ovu vrstu predmeta i isti nisu posebno napredovali niti u stručnom smislu, niti su razinu pravne zaštite podigli na neku zavidnu razinu štoviše samo su procesno napredovali jer mislim da znate i vi sami da ovakvi predmeti imaju jednu posebnu proceduru, međutim u suštini se nije ništa izmijenilo te se po tim predmetima u velikoj mjeri radi mi kažemo u Dalmaciji drljavo, dakle površno i nestručno. Jedan primjer iz Splita koji već godinama ima suce koji sude isključivo predmete iz domene obiteljskoga prava, dakle unuk je tužio djeda i baku koje, za uzdržavanje koje nije dobio od svoga oca. Taj podnesak je iz 2017. godine i održano je 14 ročišta. Djed i baka se protive jer nemaju materijalne uvjete da bi primili dakle svog unuka i nekakvim čudom se dogodilo da se ročište odgodilo na neodređeno jer evo nedostaje nekakva dokumentacija, a dijete je već na pragu punoljetnosti i zasigurno živi i na jednom rubu egzistencije. Godine koje su prošle nitko njih vratiti ne može niti ono što je spomenuto dijete propustilo. Ovaj predmet vodi sudac koji je isključivo vezan za takvu vrstu predmeta, dakle stručnjak na svom području. A ovdje neću niti otvarati temu sudske prakse kada je riječ o lišenju prava na roditeljsku skrb te broju djece koja odrastaju u domovima zbog manjkavosti i nedostatka hrabrosti svih relevantnih faktora. Vjerojatno će doći određeni zakonodavni okvir koji će ovo dijete vratiti i staviti u fokus i on bi nam trebao biti polazište. Sve ovo prethodno navedeno dovodi nas do zaključka da niti specijalizacija, pa niti sve novitade ne mogu donijeti učinkovitosti bez pravog zakonodavnog okvira. E sad je li to ovaj ja se toplo nadam da je i toplo se nadam da prethodno naveden primjer da će ih biti u nikakvoj mjeri. Više predmeta ove vrste kvalitetno odrađeno od kad je neplaćanje uzdržavanja djeteta kazneno djelo. Pa ako ne platiš obveze prema djetetu ideš u zatvor. I nekako se uvijek dogodi da ako jedan takav lik prekrši određeni uvjet iz ovog područja dogodi se čudo da nađe odmah novac, uplati ono što je ostao dužan svome djetetu što nas dovodi do zaključka da je određenu sumu novca prije nego što je došlo do izmjena na ovom području trošio u razno raznim lokalima, da ne kažem birtijetinama, kockarnicama i sličnome. Što se tiče Visokog kaznenog suda inače pohvalno je on definiran i zamišljen i mi pozdravljamo to. No, unatoč svojim definiranim procesnim ovlastima i unatoč isticanju kako će on odlučivati o žalbama protiv odluka županijskih sudova u drugom stupnju te time zapravo ujednačiti njihovu praksu te jasnoj komunikaciji od strane samoga ministarstva da će doći do rasterećenja Vrhovnog suda od redovnog sudovanja, sasvim je jasno da se nije postiglo ono što se prilikom zadnjih izmjena najavljivalo. Pa je potrebno precizirati njegovu ulogu u kaznenome sudovanju općenito te mu dati ovlasti koje ima i Visoki prekršajni sud RH u odnosu na prekršajno sudovanje. Što ćemo mi imati u praksi možemo i to revidirati na jednom razdoblju od 6 mjeseci. Revidirati ne u kontekstu bilo kakve policijske prismotre nego u kontekstu učinkovitosti i eventualnih izmjena i spoznaja do kojih ćete i vi sami doći. Izradi ovog prijedloga zakona pristupilo se prvenstveno radi nečega što u ovom sustavu spada u kategoriju lakrdijskog odnosa, a to su vještaci gdje su postojali razno razni primjeri od nekakvih prikrivenih sukoba interesa, njihovog rada i za jednu i za drugu stranku i sveg ostalog i pozdravljamo, dakle da će se urediti jedan normativni okvir koji će se ovako jedan dio razuzdanih znalaca staviti u jedne okvire i gdje će se oni zapravo kao takvi u jednoj većoj mjeri kontrolirati. Zašto su oni važni mislim da ni ne treba posebno isticati sve, jer u većini predmeta zapravo odluka suda isključivo je posljedica njihovog stručnog mišljenja. Iako van ovog, iako i ostavimo ovo po strani u praksi često puta znaju odgađati određena ročišta pa se pravdaju da im je kao nešto iskrsnulo, možda su nešto pojeli večer prije pa su dobili proljev ili nešto slično ako je riječ na primjer da trebaju doći na sud u Imotskom dakle gdje ti osobno suci kažu da ono vještaci mole ma nemoj me više zvati, kao neisplativo im je gore dolaziti. A u principu kad zbroje sve ono što oni dobiju za to jedno ročište najčešće iziđe više nego određena plaća određene žene u pekari.

Ako mi na sve ovo dodamo taj najavljeni stručni ispit za kojega ćemo vidjeti kako će on biti reguliran, dakle ako bude onakav kakav inače je onda bi najbolje bilo da ga ukinemo ne samo za ovo područje, nego generalno i za školstvo i za sve ostalo. Jer jedino ozbiljno čime se može u ovom sektoru dokazati određeno znanje ili nešto tipa pravosudnog ispita. Hoće li on ići u ovom smjeru ili neće to sad ne znam koliko ozbiljno planirate napraviti u kojoj mjeri, jer strah me je da se ne pojave prakse onakve kakve smo imali. Mislim da bismo to trebali ovdje vrlo, vrlo jasno izbjeći. I za sami kraj, dakle u kontekstu izbora predsjednika Vrhovnoga suda ja bih vam sugerirao dakle ne kao HDZ-u, nego općenito dakle da se u zakon uglavi jedna stavka ako je moguće, da predsjednik države i predsjednik Vlade trebaju biti iz iste stranke. Dakle, ako pobijedi jedan neka se priključi drugome, da ne vidim ovu lakrdiju koju smo vidjeli prilikom imenovanja zadnjeg predsjednika Vrhovnoga suda. A što se tiče samog mišljenja Ustavnoga suda mislim da nema potrebe govoriti obzirom da je riječ o vrsnim stručnjacima koji nemaju apsolutno nikakve veze sa politikom. Sve u svemu namjera ovog zakona i intencija nam je jasna.

Pred nama su ova četiri konačna prijedloga zakona iz područja pravosuđa koja nam se predstavljaju kao reformski zakon, a zapravo su samo bacanje pijeska u oči, nastojanje da se zadrži status quo i pokaže kako se kao nešto radi a zapravo su odraz nesposobnosti ove Vlade da se stvarno uhvati u koštac sa izazovima katastrofalnog stanja u području pravosuđa. Ne može se razumjeti Vladu koja ignorira oporbene apele sa ove govornice za stvarnu reformu pravosuđa kojima ukazujemo na nepovjerenje u pravosuđe kako građana, tako i poduzetnika što je ogroman problem hrvatskog društva danas i uteg koji hrvatsko društvo svrstava u nekonkurentne države koju investitori zaobilaze u velikom luku. Zbog nepovjerenja u institucije, nabujalu korupciju u gotovo svim segmentima javne vlasti, administrativnu sporost i neefikasnost sporog, nekompetentnog i neučinkovitog pravosuđa, a istovremeno izostanka reformi ljudi žive loše i napuštaju našu zemlju. I dok nas je po popisu stanovništva sve manje, dakle 3 milijuna 888 529 svakodnevno svjedočimo iseljavanju radno sposobnog stanovništva prvenstveno mladih, često visoko obrazovanih stručnjaka i to ne samo zbog ekonomskih razloga nego zbog načina na koji vladajuća stranka sa koalicijskim partnerima raspodjeljuje državne resurse i pogoduje samo onima koji su uz vlast što bi narod rekao „onima pri kopanji“ Ako imaš iskaznicu HDZ-a sva vrata su ti otvorena, natječaji se za tebe prilagođavaju, a zakonske i podzakonske norme kad si ti u pitanju tumače se tebi u korist, Etički kodeksi pisani su za one druge jer se u tvoje poštenje ne smije ni posumnjati. Svakodnevne afere nam to dokazuju pa i zadnja afera oko upravljanja državnim nekretninama koju je otkrila zviždačica Maja Đerek koja po starom dobrom receptu HDZ-a je dobila otkaz kao i najpoznatija naša zviždačica pokojna Ankica Lepej. I dok bi se u svakoj demokratskoj uređenoj državi takvi dužnosnici posuli pepelom, dobrano se zacrvenjeli, dobili tri dermatitisa od srama, dali ostavku i nestali netragom s političke i bilo koje javne scene kod nas se oni još bahate izmišljajući nesuvisla opravdanja svojih postupaka. Takvo društvo nema prosperiteta. Pokretanje stegovnog i kaznenog postupka kod nas zbog korupcije i nepotizma među sucima ne iniciraju predsjednici sudova nego bjegunci iz hrvatskog pravosuđa iz BiH-a. Kod nas često svjedočimo uhićenjima kako sudaca kao pravosudnih dužnosnika, tako i dužnosnika izvršne vlasti koji nisu mogli odoljeti mirisu proračunskog novca da ga utrpaju u svoje privatne džepove ili da se okoriste nekom pogodnosti koje im njihov položaj omogućava.

Kad govorimo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, kao tzv. reformskom zakonu valjda bi Vrhovni sud trebao biti za takve izmjene i dopune tim više što smo još nedavno pred saborskim Odborom za pravosuđe svjedočili višesatnom obrazlaganju viđenja reforme pravosuđa tada kandidata za predsjednika, a sada predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića. Međutim, umjesto da je ministar pravosuđa i uprave iskoristio njegovo dubinsko poznavanje pravosuđa i ideje koje idu u cilju ubrzavanja kvalitete sudskih presuda vi ste poslali u Hrvatski sabor prijedlog zakona za koje vam Vrhovni sud Republike Hrvatske u svom očitovanju od 29. studenog 2021. kaže citiram: „Prijedlog je suprotan članku 115. i 118. Ustava Republike Hrvatske koji sudbenu vlast definira kao samostalno i neovisnu a sucima je sudačka dužnost osobno povjerena što znači da sudačku vlast obnašaju suci koji u okviru neovisne i samostalne sudbene vlasti tu vlast obnašaju neovisno i samostalno, zatvoren citat. Vrhovni sud vam navodi da bi sigurnosna provjera svih sudaca zatečenih na dan stupanja na snagu ovog zakona kao imenovanih sudaca u stvari bila prikrivena lustracija koja ugrožava neovisnost sudaca. Navodi se da niti jedna zemlje u EU nema sličan sustav te da utjecaj sigurnosnih službi koje dio izvršne vlasti na ocjenu obnašanja sudačke dužnosti i njihovu karijeru je u suprotnosti s načelom podjele vlasti. Klub Socijaldemokrata također smatra da se ove odredbe u suprotnosti s načelom podjele vlasti te da treba jačati sustav stegovne odgovornosti u okviru samog pravosudnog sustava kroz praćenje rada sudaca od strane predsjednika suda i pokretanje stegovnih postupaka u slučaju kad se za to steknu uvjeti putem DSV-a. Tu bi veliku ulogu trebala odigrati i Porezna uprava koja ima uvid i u eventualne nesrazmjernosti imovine sudaca i njihovih primanja pa kad bi npr. sudac kupio neki Mercedes tipa AMG-a preko 10.000 EUR-a ili jahtu da mu kucnu na vrata i pitaju gospodine suče od kud vam novac. Kad govorimo o stanju u pravosuđu kod nas najviše što građane i poduzetnike boli je nepovjerenje u pravosuđe zbog neopravdane duljine sudskih postupaka zbog kojih plaćamo i desetke tisuća EUR-a kazne nakon presuda Europskog suda za ljudska prava o čemu može svjedočiti Štefica …/nerazumljivo/… zastupnica RH pri Europskom sudu za ljudska prava. Ali kvaka je u tome da je pravosuđe za neke majka, za druge zločesta maćeha jer ako nemate iza sebe nekog tzv. medveda koji će pogurati stvari postupak će trajati godinama ako ne i desetljećima. I to je korijen nepovjerenja u institucije kako pravosudne tako i izvršne vlasti čije odluke nisu jednake za sve građane bilo da je to gospođa Barica koja prodaje na Dolcu ili dužnosnik u vladi. Ustavni sud u svom izvješću o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku od 23. veljače 2021. između ostalog navodi da su postojeća pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku učinkovita za popravljanje onih situacija u kojima je do povrede već došlo, a sudac kojem je naloženo donijeti odluku u određenom roku to propusti učiniti. Međutim, nisu učinkovite za sprječavanje predstojećih povreda prava na suđenje u razumnom roku kao ni u onim situacijama u kojima do povrede već došlo, a sudac u naloženom roku donese odluku jer stranka u tom slučaju nema na raspolaganju odštetno pravo pravno sredstvo za već utvrđenu povredu. Ustavni sud navodi da postupanje Ustavnog suda u pojedinačnim slučajevima ne može nadomjestiti nužnost zakonodavne intervencije ali do te nužne zakonodavne intervencije nije došlo. Kad govorimo o kvaliteti sudskih odluka ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudovima neće doprinijeti toj kvaliteti osim u pogledu osnivanja specijaliziranih obiteljski odjela na općinskim sudovima u sjedištu županijskih sudova i Novom Zagrebu. Međutim, nije jasno kako će se utvrditi pri određivanju sudaca za rad na ovim predmetima da oni imaju izraženu sklonost za odgoj, potrebe i probitke djece. Klub Socijaldemokrata smatra da su se prilikom izrade konačnog prijedloga zakona trebale obuhvatiti primjedbe i prijedlozi strukovnih udruga vještaka kako bi se detektirali svi postojeći problemi te izradilo što kvalitetniji zakonski propis kojim će biti obuhvaćeni jednakopravno valorizirani interesi svih sudskih postupaka, svih sudionika sudskih postupaka. Što se tiče izmjena i dopuna Zakona o područjima i sjedištima sudova pozdravljamo osnivanje specijaliziranih obiteljskih sudova pri općinskim sudovima u županijskim sjedištima kao i u Novom Zagrebu. Dakle, niti u ovaj Konačni prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, niti izmjene i dopune Zakona o područjima i sjedištima sudova osim u dijelu koji se odnosi na obiteljske sudove neće doprinijeti poboljšanju kvalitete i brzine donošenja sudskih odluka. Ovaj zakon neće dovoljno doprinijeti tome da spriječimo korupciju u sustavu. Nigdje se ne propisuje objavljivanje sudskih odluka, a koje su predviđeno kao razvoj alata za javne objave u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti što bi stvarno bilo u cilju stvaranja kako se navodi modernog pravosuđa spremnog za buduće izazove, ali nigdje nema te mjere koja se spominje u ovom nacionalnom planu. Zato mi nećemo uz ovakvu vladu još dugo doći do modernog nekorumpiranog pravosuđa koje će donositi zakonite i kvalitetne sudske odluke koje neće padati na višim sudovima i pravosuđe u kojem će se suci kontinuirano, a ne samo periodično educirati.

Pri uređivanju tih odnosa zakonodavac je dužan uvažavati zahtjeve koje pred njega postavlja Ustav, a osobito one koji proizlaze iz načela vladavine prava i one kojima se štite određena ustavna dobra i vrednote. Navedena ustavna ovlast daje mogućnost zakonodavcu mijenjati te dopunjavati već postojeća zakonska uređenja tih odnosa i s njima povezanih prava i obveza odnosno uređivati ili na različite načine, uređivati ih na različite ovisno o različitim okolnostima. Načelno gledano u skladu s odredbama sadržanim u Članku 2. stavku 4. alineja 1. Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno u skladu s Ustavom i zakonom odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u RH. To znači da sabor odlučuje o modelu uređivanja određenih odnosa te da je kvaliteta modela s pravne strane gledišta irelevantna. Međutim, on ne smije biti u nesuglasju s Ustavom. Dakle, i loš zakon može egzistirati u društvu dok nije u suprotnosti s Ustavom. Vlada kao predlagatelj navodi Zakonom o sudovima uređuje se ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova ako nije određena drugim zakonom, unutarnje ustrojstvo sudova, poslovi sudske uprave, ovlasti predsjednika suda, poslovi ravnatelja sudske uprave, zaštita prava na suđenje u razumnom roku, nadzor nad obavljanjem poslova sudske uprave, pravosudna inspekcija, prava i dužnosti sudaca, ovlasti sudskih savjetnika, osiguranje osoba, imovine i objekata sudova, imenovanje sudaca porotnika, uvjete i postupak imenovanja stalnih sudskih tumača vještaka, procjenitelja, te sredstva za rad sudova. Izradi ovog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima pristupilo se prvenstveno radi potrebe revidiranja normativnog okvira stalnih sudskih vještaka, procjenitelja i tumača, revidiranja normativnog okvira koji se odnosi na osiguranje pravosudnih tijela, revidiranja odredaba o ravnateljima sudske uprave posebnog propisivanja da će u slučaju prestanka obnašanja dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Državno sudbeno vijeće ovlastiti suca toga suda koji će do izbora predsjednika Vrhovnog suda RH obavljati poslove sudske uprave, uvođenja obveze polaganja posebnog stručnog ispita za službenike u sudovima, preciziranja ovlasti Visokog kaznenog suda, propisivanja obveznog osnivanja specijaliziranih sudskih odjela u općinskim sudovima u sjedištima županijskih sudova za postupanje u predmetima prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi. Zatim preciziranja postupka izbora predsjednika Vrhovnog suda RH, propisivanja provedbe periodične temeljne sigurnosne provjere svih sudaca, te revidiranja uvjeta za obavljanje poslova pravosudne inspekcije. Nadalje Vlada navodi sukladno pravnim shvaćanjima Ustavnog suda RH u rješenju od 23. ožujka 2021. precizirane su odredbe o postupku izbora predsjednika Vrhovnog suda RH u odnosu na rokove postupanja, zaprimljene prijave kandidata, te ponavljanje postupka javnog poziva. Predlaže se propisati da samo pravodobne i potpune prijave Državno sudbeno vijeće dostavlja predsjedniku Republike Hrvatske koji će o svim kandidatima zatražiti mišljenja nadležnih tijela. Predlaže se propisati da će ako predsjednik Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana zaprimanja posljednjeg zaprimljenog mišljenja nadležnih tijela niti jednog od kandidata ne predloži za predsjednika Vrhovnog suda RH odnosno ako predloženi kandidat ne bude izabran u Hrvatskom saboru Državno sudbeno vijeće naravno poništiti javni poziv i najkasnije u roku od 8 dana ponovno pokrenuti postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda RH objavom novog javnog poziva. Sukladno članku 116. stavku 1. Ustava Vrhovni sud RH kao najviši sud osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Prema Zakonu o sudovima, te sudskom Poslovniku i Poslovniku Vrhovnog suda RH predsjednik Vrhovnog suda RH predstavlja Vrhovni sud RH i sudbenu vlast, obavlja poslove sudske uprave i druge poslove kao što su upravljanje Vrhovnim sudom, usklađivanje rada sudskih odjela i drugih ustrojstvenih jedinica u Vrhovnom sudu, sazivanje i predsjedavanje općoj sjednici Vrhovnog suda i proširenoj općoj sjednici, te upravljanje sudskom upravom. Predsjednik je, dakle odgovoran za pravilno i zakonito obavljanje poslova u sudu i sudske uprave. Ujedno predsjednik donosi upravne i druge akte, izdaje naredbe i daje upute, potpisuje odluke, zaključke, izvješća i druge akte koje donosi opća sjednica, nadzire rad ravnatelja sudske uprave, Vrhovnog suda i financijsko-materijalno poslovanje i nabavu. Iz navedenog proizlazi da je uloga predsjednika Vrhovnog suda prvenstveno reprezentativno administrativna. On nema poseban i neposredan utjecaj na postupak suđenja ili na sadržaj djelovanja Vrhovnog suda i izvršenje njegove Ustavom propisane nadležnosti, stoga se opravdano može postaviti pitanje zbog čega je izbor ove funkcije dignut na razinu ustavnog instituta, odnosno zašto se njegovo uređenje izvršava u najvišem pravnom političkom aktu Republike Hrvatske poglavito imajući u vidu primjerice analogno ustanovo rješenje sadržano u članku 15. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske prema kojemu Ustavni sud bira tajnim glasovanjem predsjednika Ustavnog suda na vrijeme od 4 godine većinom glasova svih sudaca. U ustavno-pravnom poretku Republike Hrvatske neposredno primjenjivati Ustav na konkretne slučajeve mogu samo sudovi jer oni na temelju odredaba sadržanih u članku 115. stavku 3. sude na temelju Ustava, zakona i drugih izvora prava. Ustavnost njihovih rješidaba kroz institut ustavne tužbe naknadno kontrolira Ustavni sud. Ovakva ovlast ne pripada predsjedniku Republike Hrvatske iz razloga što formalna pravnička naobrazba i stvarno poznavanje prava za razliku od primjerice vremena hrvatskih banova više nije uvjet za obavljanje najviše izvršne državne vlasti. Prema našem Ustavu kojega se iz okvira političke utakmice neprestano pokušava pretvoriti u sredstvo političke borbe i osvajanja vlasti imamo u potpunosti neadekvatnu ustavno uređenje instituta izbora predsjednika Vrhovnog suda. Zakonom kao aktom niže pravne snage ne može se mijenjati Ustav. Slijedom već obrazloženog, a s obzirom na postojeće ustavno rješenje zakonski okvir izbora predsjednika Vrhovnog suda sadržan u Zakonu o sudovima je ustavno-pravno neprihvatljiv neovisno o rješenju Ustavnog suda od 23. ožujka 2021. godine. No Ustavni sud kao ustavno tijelo koje ima ulogu tzv. negativnog zakonodavca gledano kroz prizmu ovlaštenja na ukidanje zakona ili njegovih pojedinih odredaba jest politički sud koji se u toj svojoj funkciji ne smije pretvoriti i u politikanski sud. Ustavni sud može puno toga, ali ne može ugroziti teritorijalnu cjelovitost zemlje, njezinu financijsku sigurnost ili onemogućiti funkcioniranje demokratskog sustava. Stoga je očekivano uz veliki broj izdvojenih mišljenja ovaj sud pragmatično zaključio kako mjerodavne odredbe Zakona o sudovima nisu u nesuglasju sa Ustavom.

Najbolje rješenje bilo bi određenje prema kojemu predsjednika Vrhovnoga suda biraju suci Vrhovnog suda na općoj sjednici suda. Dakle, ponovno se umjesto rješavanja ovog pitanja uređenog Ustavom, aktom niže pravne snage uređuju za sada i na žalost ustavno-pravni instituti.

Hvala lijepo. Poštovani predsjedavajući, poštovani kolegice i kolege, poštovani državni tajniče poseban pozdrav ministru Malenici u Francuskoj. Nadam se samo da nije otišao tamo po strane investitore da riješi IT stručnjake u svom sektoru, jer jednog Vinka Kujundžića i Beroša ne bi mogli preživjeti. Ponovno se moramo osvrnuti na obnavljanje sigurnosnih provjera sudaca koji predlaže to ovim izmjenama Zakona o sudovima. Nastojat ću ne ponavljati ono što sam već iznio u raspravi kod prvog čitanja, jer očito je da predlagatelj od toga nije ništa čuo. Međutim, svakako je prije svega važno da naši građani znaju kako se postojeći institut sigurnosnih provjera odnosi na kandidate za suce a ne na već imenovane suce što sa ustavno-pravnog aspekta nije dvojbeno. Ovim izmjenama predlaže se da se sigurnosne provjere provode nad svim sucima svakih pet godina što je praksa ustavno-pravnog aspekta dvojbeno, a sa aspekta svrsishodnosti kad uzmemo u obzir da u Republici Hrvatskoj broj sudaca možemo usporediti sa ukupnim brojem stanovnika jedne općine Baška, općine Bol ili Škabrnje ima preko 1600 sudaca možemo samo zaključiti kvantiteta na štetu kvalitete. Postojeći model je mogućnost, a predloženi model želja i to ne želja za poboljšanjem stanja u hrvatskom pravosuđu nego želja HDZ-ove politike da još jače utječe na neovisnost sudbene vlasti. Već i ptice na grani znaju što je glavni razlog nepovjerenja u pravosuđe, a to je zaključila i Europska komisija kada je ispitivala radi čega je percepcija javnosti o neovisnosti hrvatskog sudstva tako poražavajuća da nas je smjestila na samo dno ljestvice članica EU. Uvažene kolegice i kolege zastupnici, uvaženi građani osnovni je razlog upravo utjecaj Vlade i političara na njih. Percepcija Domovinskog pokreta također ne odstupa od toga stava. Hrvatsko pravosuđe je u lošem stanju kako ga osobno na žalost nazivam žabokrečina, čast iznimkama. Dovoljno je samo kad pogledamo kako Vlada vlada, kako nam mladi odlaze, stanje je katastrofalno, moramo ga poboljšati. Ali održivim rješenjima bez rasipanja resursa i bez intervencija koje razaraju temeljne ustavne postavke. Predlagatelj u prijedlogu zakona navodi da je provedba periodična temeljem sigurnosti provjere svih sudaca neodvojivo vezana uz pretpostavke za uredno obnašanje sudačke dužnosti. Isto to iznio je i ministar u uvodnom izlaganju kod prvog čitanja. Neodvojivo je nešto što se ne može podijeliti, nešto što je jedinstveno i cjelovito. Moram priznati da uzimajući u obzir značenje urednog obnašanja sudačke dužnosti prema relevantnim zakonima, Zakonu o sudovima, Zakonu o Državnom sudbenom vijeću i sudačkom kodeksu nije bilo moguće pronaći uporište za tu neodvojivu vezu osim neodvojivosti HDZ-a sa korupcijom i jeftinom demagogijom. Ali ipak, uz to se pojavilo i nešto drugo. Na internetskoj stranici Venecijanske komisije objavljeno je kako je ministar Malenica 14. prosinca zatražio od Komisije mišljenje o ovom prijedlogu koji je dan danas pred nama. Prijedlogu kojem se predlaže da tajne službe koje djeluju u okviru izvršne vlasti zadiru u obiteljski i privatni život pravosudnih dužnosnika, a da pri tome ne postoji bilo kakva sumnja koja upućuje na zlouporabu njihove dužnosti. Iako Venecijanska komisija javno objavljuje svoja mišljenja mišljenje o ovom zakonu još uvijek nema, pa molim ministra da izvijesti ovaj Parlament i hrvatske građane što vam je odgovorila Venecijanska komisija. Je li ovaj čuveni prijedlog dobio zeleno svjetlo od savjetodavnog tijela Vijeća Europe, je li takav prijedlog u skladu sa europskom pravnom stečevinom, jesu li suci u nekoj državi članici EU podvrgnuti takvim provjerama. Hoće li takve provjere radi protuteže propisati i za nositelje izvršne i zakonodavne vlasti ili će se i dalje primjenjivati odnos povjerenja premijera, ministara i državnih tajnika kao što radimo sad? Analizirajući odluku Ustavnog suda iz 2018. kada je Ustavni sud ocjenjivao ustavnost zakonskih odredbi o sigurnosnoj provjeri kandidata za suce razvidno je da je Ustavni sud zauzeo stav koji ne podupire ovaj vladin prijedlog. Ali da ne bih nešto krivo interpretirao citirat ću dio izdvojenog podupirujućeg mišljenja suca Miroslava Šumanovića i to samo iz razloga što je vrlo jasno iznio stav o nedopustivosti primjene instituta sigurnosnih provjera za kandidate ako su oni već imenovani sucima. Pa kaže, takvi mehanizmi provjere nesumnjivo mogu djelovati ugrožavajuće za neovisnost sudstva koje je ranjivo upravo u segmentima doticaja sa akcijama izvršne vlasti i dominantnih političkih čimbenika. Isto tako i trenutni predsjednik Ustavnog suda gospodin Miroslav Šeparović i sudac Rajko Mlinarić imali su potrebu dati svoje izdvojeno podupirujuće mišljenje radi želje da ukažu na to da se sigurnosne provjere odnose isključivo na kandidate koji nisu pravosudni dužnosnici. Zbog navedenog jednostavno se ne mogu oteti dojmu da je predlagatelj ovako važnoj zakonodavnoj intervenciji posvećuje jednu rečenicu. Postojeći model kandidata i predloženi model pravosudnih dužnosnika su neusporedivi, stoga se postavlja pitanje je li uopće primjenjiva predložena odredba o obnavljanju, jer prva sigurnosna provjera nije provedena nad pravosudnim dužnosnikom nego nad kandidatom prije stupanja na sudačku dužnost. Ta sudačka dužnost svidjelo se to nama ili ne uživa određena prava i dužnosti po slovu samoga Ustava, pa tako kad uzmemo u obzir načelo ustavnosti sudačke dužnosti i ograničenosti osnova za razrješenje propisanih Ustavom, postojanje sigurnosne zapreke ne omogućava samostalno sankcioniranje niti kroz stegovnu odgovornost, niti kroz razrješenja. Tajne službe ne mogu biti nadležne za uredno obnašanje sudačke dužnosti. Ono što se otkriva u okviru pravosudne sudske uprave isto tako tajnih službi ne može se koristiti u kaznenom postupku, nego su za to nadležni policija i Državno odvjetništvo. Takve informacije mogu samo poslužiti nedopuštenim pritiscima izvršne vlasti na suce kome drugome nego HDZ-u. Dodatno zapanjuje i broj osoba koji će biti uključeni u postupak, a time i upoznat sa privatnim i obiteljskim životom svih sudaca. Izgleda da je predlagatelj pomiješao ustavne uloge Državnog sudbenog vijeća i Vrhovnog suda. Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Prema izvješću predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2020. Vrhovni sud je imao 38 sudaca i 12723 neriješena predmeta.

Pustite ih da rade svoj posao, da rješavaju predmete građana, da sude. Neprihvatljivo je da se bave postojanjem sigurnosnih zapreka kroz neko kvazi Vijeće koje u potpunosti odstupa od osnovne uloge Vijeća tog suda, a ono je obnašanje sudačke dužnosti. Kad sam već spomenuo Izvješće o stanju sudbene vlasti istaknuo bih kako je sramotno da je Hrvatski sabor prije deset mjeseci od ovdje predlagateljice Vlade zatražio očitovanje na predmetno izvješće za 2020. a Vlada se poštovani građani očitovala o njemu prije šest dana, 27.1.2022. Dakle, nalazimo se u 2022. godini u kojoj trebamo znati stanje sudbene vlasti u 2021. a mi još ne znamo ni o 2020. Čestitamo! Ponavljamo protivimo se ovakvom prijedlogu i mišljenja smo da bi sigurnosne provjere imale svoj smisao kad bi se kvalitetno i temeljito provodile u konkretnim slučajevima u kojima postoji sumnja u postojanju sigurnosne ugroze. Završno mogu samo istaknuti da prijedlozi i primjedbe o vještacima, tumačima, ravnateljima, inspektorima danim u prethodnoj raspravi također nisu uzeti u obzir, pa se postavlja pitanje ima li ova rasprava uopće ikakvog smisla. Ministru bi bilo bolje da smanji recimo broj ljudi na petom katu, zna on gdje, jer ovo što vi radite nisu nikakve reforme. Ja to uvijek odgovorno tvrdim i zanima me hoćete li hvaliti ovaj zakon ako padne na ocjeni ustavnosti. Hvala vam lijepa. Hvala i vama.

Ili provjeravaju ili ne provjeravaju, jer ne mogu provjeravati u jednom slučaju, a ne provjeravati u drugom. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Evo pred nama su dva važna zakona, objedinjena je rasprava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova. Ovo su zapravo vrlo bitni zakoni, jer Zakon o sudovima definira onaj osnovni okvir vezano za uređenje pravosuđa, vrste sudova, ustroj sudova, nadležnosti sudske uprave i to je zaista ono temeljno od čega se u pravosuđu počinje. Ja bih rekao da ova dva zakona zapravo nude cijeli niz promjena koje svaka u svom segmentu jačaju normativni okvir, jačaju normativno uređenje i daju zapravo bolja rješenja u odnosu na situaciju kakva je danas u tim segmentima. Neki će reći da to nije dovoljno, neki će reći da bi to trebalo biti ambicioznije, više zapravo ali mi ovdje smo bili u dva čitanja i svaki od nas ovdje saborskih zastupnika i svaki od klubova imaju pravo i mogućnost podnesti veći broj amandmana, manji broj amandmana. Do konca ove rasprave još uvijek ti amandmani se mogu i podnijeti, pa ćemo vidjeti zapravo kako će ti zakoni u konačnici izgledati. Ono što mi se čini da je najznačajnija promjena i zapravo to smo u prvom čitanju i svi apostrofirali, to je zapravo uvođenje na petnaest općinskih sudova osnivanja ovih specijaliziranih obiteljskih odjela. Ono zadire zaista u one vrlo ranjive segmente društva i dobro je da se Vlada odlučila da znači na petnaest sudova se naprave ovakvi specijalizirani odjeli za obiteljske predmete. I dobro je da zapravo to nije samo vezano za suce, nego da je to i za ostale stručnjake koji će u tom segmentu raditi. I danas smo imali na Odboru za pravosuđe, evo to je ono što se zapravo vodila rasprava u javnosti između prvog i drugog čitanja, gdje smo ja mislim sa jednim amandmanom na neki način uskladili to da je tu važna struka koja će bit prisutna na tih 15 sudova, 16 zapravo sa sudom u Novom Zagrebu. Ali je važno opet i da bude dostupnost pravosuđa našem građaninu, pa kroz ovaj amandman smo rekli da će predsjednici županijskih sudova osigurati uvjete i na onim drugim sudovima, dakle onih drugih 15, 16 sudova da se provode i tamo procesne radnje vezano za te obiteljske predmete. To je upravo ovo što su neki kolege u replikama govorili, da neće netko iz Gospića morati putovati u Karlovac, da netko iz Koprivnice neće morati ići u Varaždin. I to je mislim eto jedna dobra mjera koju smo mi predložili na odboru.

Svi znamo da smo prošli jedno teško razdoblje. Ustavni sud je zauzeo stajalište i donio odluku da su te odluke zakona o izboru predsjednika Vrhovnog da su u skladu sa Ustavom ali je dao određene napomene i sada zakonodavac to ugrađuje u ovaj zakon, određuje rokove, određuje malo preciznije proceduru, dakle da Državno sudbeno vijeće ono treba prethodno vidjeti jesu li te prijave potpune, jesu jasne. I one koje jesu potpune i u skladu sa zakonom dostavlja predsjedniku.

Također važna odredba jer i tu je bilo puno dvojbe šta će se dogoditi ako predsjednik Vrhovnog suda ne bude imenovan. Ako ne bude imenovan na vrijeme tada će Državno sudbeno vijeće iz redova sudaca Vrhovnog suda odrediti tko će biti vršitelj dužnosti. Iako imamo već u Zakonu o kaznenom postupku sve te nadležnosti precizirane tako da i po ovom Zakonu o kaznenom postupku Visoki kazneni sud funkcionira, ali ovo je temeljni zakon u kojem to treba također stajati. Evo prekratko je vrijeme da bismo ocijenili uopće djelovanje Visokog kaznenog suda, ali sve ovo što se do sad događa na Visokom kaznenom sudu mislim da govori u prilog da je on, da je njegovo osnivanje itekako imalo smisla jer to je sud koji, dakle rješava ne samo žalbe u odnosu na odluke županijskih sudova koje oni donose u prvom stupnju, kaznenom postupku nego čak i sve one, znači procesne odluke kojima je nepotrebno opterećivan Vrhovni sud. Važna je odredba i oko ravnatelja sudova što pozdravljamo. Ravnatelji sudova oni će biti tako da kažem vrlo važni u upravljanju sudova u svim onim tehničkim detaljima i ne znam raspodjeli dvorana za suđenje i vezano za javnu nabavu i sve to i bitno će pripomoći predsjedniku suda i ovdje je sad propisana precizno i stručna sprema koju oni moraju imati. Vidimo da je ministarstvo uzelo u ovlast da ono imenuje vještake. Do sada je to bilo na način da su to sami sudovi imenovali, ali sada zapravo obzirom da je to upravni postupak i da se traži da to bude unificirano. Dobro je da bude jedna praksa, da ne bude tu lutanja i dobro je da to radi ministarstvo tako da ne bi bilo tu različite prakse. Isto je dobra odredba, jer znalo se u praksi dogoditi da bude nejasno tko treba, tko je subjekt vještačenja je li to neka pravna osoba koja je osnovana radi pružanja usluga vještačenja ili je to pojedinac.

Znači oni će pored onih općih odredbi vezano za stručni ispit imat će i poseban stručni ispit baš vezano za ono što će raditi. Mislim da je to dizanje nivoa stručnosti unutar ministarstva i također to je dobar jedan iskorak gdje se inzistira na stručnosti kadrova koji rade u ministarstvima i na sudovima. Također vezano za one službenike ili da kažem onako pravosudne policajce koji rade na osiguranju pravosudnih objekata ovdje se predviđa zapravo isto i daljnja njihova edukacija, ali i određena prava koja imaju pravosudni policajci koji rade zapravo u zatvorskom sustavu. Nema prevelike, ogromne razlike i nema između njih i nema razloga da budu i u materijalnim pravima jedni u boljoj poziciji od drugih, tako da i ovo je jedna dobra odredba. Vrlo je opasna jer ovi ljudi također imaju mogućnost rukovanja vatrenim oružjem da se ovdje uvodi isto posebna jedna mjera kao i za pravosudne da ne mogu, da se vrši provjera da slučajno ne bi imali alkohola u krvi, jer posao koji rade poprilično je opasan. Također što se tiče nekakvih daljnjih mjera dobro došlo je ono što se najavljuje zapravo vezano za sljedeće izmjene Zakona o parničnom postupku. Negdje treba provesti jedne dokaze, negdje drugdje da barem okvirno ljudi znaju kada predaju nekakav zahtjev na sud koliko je okvirno vrijeme trajanje tog postupka. I ja mislim da i sada ovaj zakonski okvir koji mi imamo omogućava sudovima da rade brzo, da rade promptno i to dokazuju mnogi na svojim područjima gdje rade mnogi suci pojedinačno i da je nama više potrebno u budućnosti dobre prakse koja će se stjecati edukacijom, nama treba više digitalizacije, modernizacije, svega toga što je na neki način već i u zamahu. Vidimo da više papira na sudovima nema, da se elektroničkom komunikacijom manje-više rješava i dostava i pitanje znači komunikacije unutar stranaka. Vidimo da u Hrvatskoj možemo osnovati trgovačko društvo iz svoje fotelje u kući, ne moramo više nositi razno razne dokumente. Vidimo da također i u mnogim i u zemljišno-knjižnom postupku je mnoge stvari moguće regulirati upravo na ovakav digitalni način. Tako da to je budućnost pravosuđa i ono što nam ostaje morali bismo kao društvo ipak detektirati zbog čega se u Hrvatskoj godišnje proizvodi milijun i 200 000 predmeta. To je sve nastalo negdje drugdje, isporučeno je pravosuđu i stalno zapravo imamo jedan stav gdje moramo braniti pravosuđe, loše je, sporo je, a zapravo nikad se kao društvo nismo upitali gdje to nastaje, zašto to nastaje i kako djelovati da to u budućnosti nastaje što manje. I sada gospođa Katarina Nemet iznijet će stavove Kluba zastupnika Istarskog Demokratskog Sabora. Poštovani potpredsjedniče, kolege i kolegice pred nama je danas paket pravosudnih zakona. Pripremajući se za raspravu čitajući istih može se vidjeti kako zakonodavac nekim promjenama želi poboljšati sustav. I naravno da su bilo kakve promjene na bolje dobre, te isto valja ih pozdraviti. No mogu slobodno reći da nam ovi zakoni u biti ne donose značajno poboljšanje sustava. I upravo zbog toga ne mogu se oteti dojmu, iako je ovo recimo korektno sve to skupa je vrlo malo. Zašto je malo? Zato što mi svim ovim zakonima doslovno popravljamo krov na ruševnim temeljima, a sami smo svjesni da od toga nema ništa ili da se blaže izrazim ima vrlo malo. Nama je hitno potrebna reforma pravosuđa, a ne neka površna ušminkavanja konkretna reformska suštinska koja će ovaj loš sustav promijeniti iz temelja. Potrebno nam je unapređenje pravosuđa i njegovih temeljnih funkcija, a to je zakonito i pravedno rješavanje sudskih sporova. Pa dovoljno je reći da se pravosuđe u Hrvatskoj već godinama naziva rak rana društva. To je porazna činjenica kao i činjenica da imamo sporo i neučinkovito pravosuđe, da imamo gomilu neriješenih predmeta među kojima neki doslovno dugi niz godina čekaju na konačnu presudu dok o nekim lošim i dvojbenim odlukama ne treba ni govoriti. Građani su već odavno izgubili povjerenje u pravosudni sustav. Od svih građana EU građani Hrvatske imaju najlošije mišljenje o neovisnosti svog pravosuđa. Kao glavni razlog za lošu percepciju pravosuđa u Hrvatskoj građani su na prvo mjesto stavili miješanje ili pritisak Vlade ili političara. Na drugom mjestu je pritisak iz ekonomskih ili drugih interesa, a na trećem je da status i pozicija sudaca ne jamče dovoljno njihovu neovisnost. Građani nemaju povjerenja u institucije. I kada se jednom tako nešto dogodi to je jednostavno teško vratiti. Različite gotovo svakodnevne afere i koruptivne hobotnice, neefikasna administracija dovodi do toga da nam građani iseljavaju jer više ne žele živjeti u ovom nepravednom društvu gdje obični ljudi izvuku deblji kraj, a podobni lagodno žive. Upravo zbog toga hitno nam je potrebna reakcija, hitno treba nešto učiniti da vratimo ljudima povjerenje u sustav, povjerenje u institucije. Što je najgore nama treba nešto što je u uređenim državama normalno što se podrazumijeva, jer drugačije ne može ni biti, drugačije se ne može ni zamisliti. Mi bi danas trebali raspravljati o onome što doista muči naše građane, o onome što oni očekuju a to je brža i efikasnije vođenje sudskih postupaka, transparentniji i pravedniji pravosudni sustav. To je ono što ljude u našoj zemlji zanima, to je ono što ljudima treba osigurati a ne neke gotovo tehničke izmjene koje oni možda neće puno ni osjetiti. Smatram da bi ipak bilo nepristojno reći da se ovim paketom zakona nije htjelo nešto popraviti, te da bi bilo nepristojno reći da sve to skupa čak ne izgleda korektno. Ali isto tako bilo bi neiskreno reći da se tim paketom napravilo nešto bitno, nešto značajno na bolje. U ovim zakonima ima i načelno dobrih rješenja. Dobro zvuči osnivanje posebnih specijaliziranih sudskih odjela u pojedinim općinskim sudovima. To je posebno važno radi pružanja kvalitetnije i učinkovitije pravne zaštite u obiteljskim odnosima. Također dobro zvuči i da će u tim odjelima raditi specijalizirani suci educirani za takve postupke kao i posebno educirani službenici. Zašto kažem da dobro zvuči? Zato što to ne znamo kako će izgledati u praksi, u sustavu kojeg mi trenutno imamo. Hoće li u ovom sustavu to sve moći izgledati kako piše? Eto ni to ne znamo, jer prvo pitanje koje se može postaviti je dostupnost tih odjela s obzirom na to da će ti odjeli se nalaziti u sjedištima županijskih sudova ostaje nam vidjeti hoće li zaista biti dostupni onim ljudima kojima je potrebno rješavanje obiteljskih odnosa.

Smatramo kako to nije dobra odluka jer nas vraća dugi niz godina unatrag. Državni tajnik kaže da je tako odlučeno zbog stanja na terenu. U redu, ako je i tome tako zašto se prije nije reagiralo, nego se čekalo dugih osam godina. Zaista nam to nije jasno. Na kraju moram reći da ima u ovom paketu stvari za koje možemo reći da su pokušaj da se dogode neke promjene na bolje, ali u cjelini mislimo da se ništa bitno ni suštinski neće dogoditi.

Sada će gospođa Katarina Peović zastupati stavove Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte.

Ono što se trebalo mijenjati nije se mijenjalo, a ono što se mijenjalo neke stvari možemo i pozdraviti, ali krenut ćemo sa onim što nije dobro. Nema zastupnika i zastupnice niti onoga koji kritizira pravosuđe, tko ne misli da bi trebalo oformiti funkcionalniji i brži, dakle sustav. No, o ovom tu prijedlogu se ne mijenja ništa vezano znači uz duljinu trajanja sporova. Mi imamo znači omogućeno zakonom da postoji znači rok dulji od šest mjeseci kojeg bi trebalo ograničiti na rok najviše od godinu dana. No, mi smo u Radničkoj fronti jednu anomaliju primijetili, a to je da je Građanski sud počeo donositi odluke u daleko duljem roku, pa ću ja državnom tajniku Salapiću ukoliko to njega interesira čak dati jedan anonimizirani dokument na kojem ćete vidjeti, da je Građanski sud u Zagrebu odredio rok od 24 mjeseca. I to nije jedini slučaj. Znači 24 mjeseca sudac ima diskreciono pravo odrediti dulji rok, a ako odredi dulji rok ne mora definirati zašto. Tako evo imamo jedan dokument gdje je sudac odredio rok od 24 mjeseca. Ovdje se od iznimke stvara pravilo. Znači trebalo je to mijenjati ne može se dovesti dulji rok i to na način da na njega nema žalbe i da njega sudac ne mora donijeti obrazloženje tog duljeg roka. Znači ako se piše u zakonu znači otprilike jel ako se omogućava dulji rok to se omogućava u iznimnim slučajevima, pa onda bi sudac morao odrediti i definirati koji su to iznimni slučajevi odnosno donijeti obrazloženje zašto je tu dao taj dulji rok ne, a ne da se od toga radi pravilo i to da nema žalbe na njegovo, na njegovu odluku niti da zapravo sudac ima obavezu da obrazloži taj dulji rok. Iza prve rečenice trebalo je dodati rečenicu „najdulji rok za koji se može odrediti ne može biti dulji od godine dana“ i onda dodati na kraju tog znači članka da postoji žalba, znači da se može na to rješenje žaliti. To bi recimo bio čl. 10. u ovim izmjenama i dopunama koje ste nam ovdje predložili. Od toga ništa. Evo, ja ću vam predati taj dokument ukoliko vas to zanima. Evo zanima me da li imate na to neki komentar. Kaže to nije odvojen niti izoliran slučaj, znaju svi koji su bili na sudovima koliko to traje i da to nije, nije izolirani slučaj. Druga stvar, znači svi ovdje govore i zakonodavac i javnost se slažu da treba pojačati znači nekakvu pravednost u tom polju obiteljskog prava i onda vi donosite izmjene i dopune Zakona o područjima i sjedištima sudova gdje se znači na što je već kolegica Nemet upozorila omogućava da se oni županijski sudovi koji su bili nadležni u drugostupanjskom postupku znači vezani uz žalbu, koji su bili specijalizirani za pojedina područja prava da neki način razvlaste odnosno da se svim županijskim sudovima omogući da donose te presude, pogotovo je to osjetljivo znači u obiteljskom pravu gdje bi bilo dobro da postoji neka specijalizacija i ti zakonski prijedlozi uostalom idu u tom smjeru neke deklarativne specijalizacije u tom polju, al ovdje znači to ne vidimo, dapače to je potpuno suprotan proces. Znači potpuno je nejasno zašto se sad ide u izmjenu zakona koji specijalizira određene sudove za određena područja u drugostupanjskom postupku, pa tako recimo za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u sporovima iz obiteljskih odnosa su bili nadležni Županijski sud u Puli, Splitu i Zagrebu, a sad će bit nadležni svi županijski sudovi. Znači to smatramo taj čl. 4. originalnog zakona, ovim izmjenama čl. 2. pogrešnim i da se njega treba brisati jer ovdje će vam svi znači odvjetnici u obiteljskom pravu reći da se zapravo riskira zbog kvantitete kvaliteta. Dobro, što se tiče drugih stvari znači vezanih uz Zakon o sudovima meni se čini da dolazi do određene centralizacije, što vidimo znači iz zakona u zakon. Nedavno smo imali znači Zakon o socijalnoj skrbi, upozorit ću vas i na Zakon o Sveučilištu obrane Franjo Tuđman gdje imamo zapravo situaciju u kojoj se ministru i ministarstvu daje diskreciono pravo, on je stručnjak ili ona za sve i on ima ili ona nadležnost nad svim. Tako se i ovdje znači dolazi i predlaže ovlast imenovanja stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača povjeriti ministru nadležnom za poslove pravosuđa. Ima i drugih situacija gdje se dakle dolazi do promjene, gdje se centralizira prema ministarstvu. Promjena recimo za službenike ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa također ima neke promjene koje će bit, ali uglavnom znači puno je tih situacija u koje dolazi do centralizacije. Onda imamo ukidanje 4-godišnjeg razdoblja imenovanja, dok za to postoje propisani uvjeti za suce nisam sigurna da je to dobro, da se ovi statusi više posebno ne priznaju pravnim osobama budući da se svi navedeni poslovi obavljaju individualno. To isto mislim da ima smisla. Onda promjena za službenike ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koji nose oružje, pa im se ne bi trebala dozvoliti nikakva prisutnost alkohola u krvi. To možemo reć da to pozdravljamo. Onda imamo pitanje službenika kojima se omogućavaju neka radna prava. To svakako pozdravljamo, znači otpremnine i slično. No, u svim tim situacijama vidimo određene tendencije da se za, posebno za službenike i za namještenike predlaže dodatne znači namete da tako kažemo ili recimo ovdje imamo za službenike sudova predlaže se uvođenje obveze polaganja posebnog stručnog ispita znači za službenike u sudovima, predlaže se uvođenje provjere posebnih znanja i vještina potrebnih za uspješno obavljanje poslova radnih mjesta u pravosudnim tijelima, znači poznavanje organizacije pravosuđa, unutarnjeg ustroja, poslovanja, sustava sudskih pristojbi, rad na informacijskim sustavima, daktilografske čak vještine i slično. Ako se sjećate u prethodnom Zakonu o socijalnoj skrbi edukacija je naravno dobra i trebamo ju poticati, ali se postavlja pitanje da li ulažemo u one stručne radnike, stručnjake koji obavljaju tu edukaciju. Znači recimo kod Zakona o socijalnoj skrbi smo vidjeli apsolutno pogubljenje vladajućih oko toga jer zapravo postojeće institucije su razvlastili, a osnivaju nove institucije akademije velebnog naziva koji će sad educirati socijalne radnike, ne samo da je riječ o tome koji su to kadrovi sad novi koji niču ovaj ni iz čega koji će educirati te ljude, koja su to sredstva koja će se alocirati sad za novu instituciju, zašto sami fakulteti nisu za to dovoljni i ovdje imamo opet istu situaciju. Znači još edukacije, ali tko će ju provoditi, da li smo dali više važnosti znači tom znanstvenom sustavu koji treba provoditi tu edukaciju, pa to ovdje ne vidimo. Također znači kaže se ovdje, u tome smislu posebno posebnim odredbama u Zakonu o sudovima propisati obvezu službenika u sudovima da polažu ovaj posebni ispit, ali posebnu osnovu pristanka državne službe ako ovaj, prestanka, pardon, državne službe ako ovaj ispit ne položi u propisanom roku. Znači na neki način se sugerira ovako suptilno da će biti otkaza jel ako ne polože te ispite u određenom roku. Znači dodatna se moć stavlja ministarstvu u ruke da odredi tko može bit zaposlen tko ne, to ide u skladu sa postojećim tendencijama, pa i novim Zakonom o radu koji ide na fleksibilizaciju stalnih ili standardnih radnih mjesta da se znači nikog tko je stalno zaposlen ne opusti i ministru nadležnom za poslove pravosuđa daje se posebna ovlast pravilnikom propisati sadržaj i način polaganja ovog posebnog stručnog ispita. Sada je na redu gđa. Sandra Benčić, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Nama u Klubu zeleno-lijevog bloka zaista nije jasno zašto bi se ovako važno područje o kojem konstantno govorimo, sa kojim kontinuirano imamo problema, gdje smo zaista i u tom području na dnu EU po povjerenju građana u cijeli pravosudni sustav. Zašto bismo taj sustav za koji svi znamo da ga trebamo transformirat zašto bismo to radili na ovakav način točkasto bez strategije, bez cilja, bez plana gdje želimo doć. Dakle, prvo želim otvoriti ovaj cijeli govor time da, da probamo se složit oko toga kako se radi neka reforma ili neka transformacija sustava. Dakle, vjerujem da i svi ovdje se slažete da bi reformski projekti i procesi morali imati nekakvu jasnu ideju i konceptualnu osnovu šta je nama cilj, šta želimo postić, dokle želimo doć i nekakve mjerljive indikatore pomoću čega ćemo mjerit jesmo li to uspjeli ili nismo. Dakle, mi za ovaj pristup izmjenama ovih zakona imamo situaciju da sada mijenjamo točkasto neke odredbe, a da je čitav plan, nacionalni plan razvoja pravosudnog sustava od 2021.-2027.g. nije usvojen nego je u javnom savjetovanju. I ja evo zaista bi htjela ovdje dobiti odgovor, koja je bila logika da se idu mijenjat noseći, noseći zakoni pravosudnog sustava, koji uređuju pravosudni sustav prije nego se donio nacionalni plan. Evo, meni to nije nikako jasno i to plan koji je definiran vremenski 2021.-2027., znači već smo ga i trebali imat. Okej, kasnimo, al bez obzira na to on će evidentno biti vrlo brzo usvojen jer je sad u javnom savjetovanju. Zašto se moralo naprečac ići sa izmjenama ovih zakona evo ja zaista ne razumijem. Mi smo danas iznijeli javnosti i govorili smo nešto i prije o tome kako mi vidimo transformaciju pravosudnog sustava u narednom periodu i koja to 4 stupa vidimo kao noseća 4 stupa te reforme. Prvi je stup je onaj kojeg se niti jedna ova vaša izmjena ne dotiče, a nažalost toga nema niti u prijedlogu nacionalnog plana, a to je pitanje rješavanja problema zatvorenosti pravosuđa i prema javnosti, ali i prema struci, te mislimo da prvi stup je upravo otvaranje pravosuđa prema javnosti, struci, ali i širem građanstvu. Drugi da je teritorijalni preustroj pravosudne uprave o kojem se niti ne usuđuje govoriti ovdje.

I na kraju naravno ono što je posebno važno, a to je unaprjeđenje efikasnosti i ujednačenosti sudovanja i sudske prakse. Šta je to što bi otvorilo to pravosuđe prema javnosti i što je to što bi povećalo onda i povjerenje javnosti prema pravosuđu. Kao prvo smatramo da je apsolutno neophodno na svim razinama dakle od općinskih sudova na dalje usustaviti objavu sudske prakse. Dakle, nakon svih novaca koje smo dobili iz pretpristupnih fondova i strukturnih fondova za unaprjeđenje pravosuđa, posebno za različite softvere za objavu sudske prakse mi još dan danas, mi još dan danas evo nakon 20.g. što se na tome radi nemamo sustavnu objavu sudske prakse. Navodno je problem da anomizacija sudskih odluka traži veliki napor odnosno traži jako puno posla u pregledu svake od tih odluka. Prvo, osim što se taj proces može automatizirat, ono što se također može reć što su druge zemlje rekle, a to je da tamo gdje su suđenja javna, gdje nema isključenja javnosti, nema ni potrebe za anomizacijom presuda. Tamo gdje to imamo na razini Vrhovnog suda RH, gdje imate i softver za objavu itd., kada idete pogledati presude se neke objavljuju zaista odmah, a za neke ono 2.-3.g. treba da se, da se objave na portalu. Zatim ono što predlažemo je također vraćanje suđenja u tročlanim vijećima u redovnim sudskim postupcima i obvezatno kolegijalno sudovanje u svim postupcima pred višim sudovima. Također smatramo da bi izuzetno doprinjelo otvaranju sudova i redovito kvartalno održavanje otvorenih dana sudova, te tjedno održavanje uredovnih dana u kojima je za upite i pružanje pravne pomoći općoj javnosti otvoreno više sudskih referada i službi. Vi danas kao građanin zapravo vrlo teško možete dobiti informaciju od suda ili doći na sud po neku informaciju. Sudovi su doslovno zatvoreni osim za one koji su stranke u postupku i upravo na taj dan i u to vrijeme samo mogu doć na sud. Ja ću podsjetiti da je nekada i to negdje do sredine '90-tih bilo moguće neukoj stranci tzv., dakle onoj koja nema pravna znanja i nema odvjetnika, dobiti pravnu pomoć, besplatnu pravnu pomoć na sudu, savjet i informaciju. Danas ne možete osnovnu informaciju na tom sudu dobit, da ne govorim ne možete ni uć na njega. Dakle, nadalje, također smatramo da su nam potrebne vrlo ozbiljne promjene u sustavu imenovanja sudaca i otvaranja sudova ne samo karijernim sucima, dakle onima koji su u sustavu čitavo vrijeme, nego da bi mogli odrediti kvotu, primjerice od 1/5 sudaca kod svih izbora da se biraju iz tzv. kolateralnih redova odnosno iz, od pravnih stručnjaka iz drugih struka, akademske i znanstvene zajednice ili odvjetnika. Na taj način bismo unijeli zapravo i dašak nekog novog vjetra u pravosudni sustav i ljude koji imaju iskustva bavljenja pravom sa neke druge, neke druge pozicije. Također smatramo apsolutno važnim da se osigura javnost sjednica i prijenos sjednica i rasprava vrhovnog suda i ustavnog suda isto tako. Mi više nemamo niti javne sjednice ustavnog suda, vrhovni sud isto tako nemamo. Govorit ću nešto i o pitanju prijenosa i javnosti stegovnih postupaka koji se vrše u DSV-u. Dakle, što se tiče ovog drugog stupa, a to je pitanje teritorijalnog preustroja pravosudne uprave smatramo, dakle ja ću samo ponoviti da danas u Hrvatskoj imamo više od 30 općinskih sudova, 4 upravna suda plus visoki upravni sud, 9 trgovačkih, 15 županijskih sudova, te 3 specijalizirana visoka suda, dakle prekršajni, upravni i sada visoki kazneni. Dakle, taj velik broj sudova i njihova teritorijalna rascjepkanost i organizacijska nepovezanost uopće ne pridoprinose onome zbog čega navodno postoje, a to je pristup sudu. Pristup sudu nije pitanje lokacije, pristup sudu je pitanje prava i otvorenosti institucija da u ostvarivanju tih prava građanima pomognu, a mi gledamo to jel to na 5 kilometara ili 10 kilometara od nekog fizički, dakle potpuno krivo. Po nama bi optimalna organizacija mreže prvostupanjskih sudova u Hrvatskoj trebala imati maksimalno 12 sudova do, od 12 do maksimalno 16 pri čemu aktualan broj mjesta sa sudskim uredima i službama može biti veći i fleksibilno se mijenjati prema potrebama, ali kao ispostave. Dakle, ne mora nam svaka peta općina imat općinski sud, zbilja ne mora. Što se tiče županijske razine odnosno drugostupanjske razine smatramo da bi dovoljna bila maksimalno 4 suda u središtima pravne izvrsnosti, ali na isti ovaj način može imati ponovno ispostave i u drugim, u drugim područjima.

Zahvaljujem poštovani predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. U zahtjevu za stankom, a potom i u replici otvorila sam pitanje sigurnosnih provjera, pa bi sada na jednom konkretnom pitanju pokušala dodatno pojasniti zašto smatram da su one sporne. Ne znam koliko šira javnost zna za slučaj sutkinje Slavice Garac koja se 2016.g. javila na natječaj za suca vrhovnog suda. Na tom natječaju nije prošla zato što je na zahtjev DSV-a SOA provodila sigurnosnu provjeru. U toj sigurnosnoj provjeri zaključeno je da sutkinja Slavica Garac ne zadovoljava, pa nije imenovana. Ona je uložila ustavnu tužbu protiv ovakve odluke DSV-a. Sa ustavnom tužbom je i uspjela, utvrđeno je da su joj narušena njezina prava jer se zapravo nije znalo iz kojih to razloga ona predstavlja sigurnosni rizik za imenovanje na viši sud jer su rezultati rada SOA-e bili tajni. Pri tom je ustavni sud čak i utvrdio da pravo na uvid u spis koji je sutkinji Slavici Garac bilo uskraćeno čak i ne predstavlja neko apsolutno pravo i da je moguće da joj se informacija o tome što je kod nje sporno uskrati ako za to postoji neki legitimni cilj. U ponovljenom postupku dogodilo se manje-više isto, ponovno je SOA utvrdila da sutkinja Garac predstavlja sigurnosni rizik. Ovoj puta joj se omogućilo pravo uvida u spis, međutim iz uvida u spis nije toga saznala. Naravno ponovno nije bila imenovana, ponovno je uložila ustavnu tužbu. U toj ustavnoj tužbi na kraju se i došlo do saznanja što je to SOA-i bilo sporno, ali ponovno radi zaštite tajnosti nije se konkretno navelo, do dana današnjeg javnosti nije poznato što je zapravo sporno nego je samo Ustavni sud naveo ovakvu otprilike rečenicu. Dakle, zaključak glasi da taj sigurnosni rizik se može smatrati kao da je ravan šali jer počiva na krajnje uočljivo neadekvatnom kauzalitetu između objektivno nepovezanih fenomena. Znate li šta ja smatram da je fenomen? Fenomen je to što se radi o osobi koja je sudac, koja je sutkinja na Županijskom sudu u Zagrebu, pa ne bi li minimum zdravog razuma nalagao da jedan te isti sigurnosni rizik koji predstavlja zapreku da se ova osoba imenuje za suca Vrhovnog suda bi trebao biti zapreka da ta osoba bude sudac ili sutkinja na bilo kojem sudu. Ma ne samo sudac, nego ni zapisničar, ma ni portir. No, tome nije tako. Dakle, ja ne poznam sutkinju Slavicu Garac ja doista ne znam je li ona možda i terorist, samo ukazujem na činjenicu da je rad SOA-e tajan i to je moja osnovna zamjerka zašto ne želim da nam suce provjerava takva jedna agencija. Dakle, temeljna zadaća SOA-a je sprječavanje terorizma ekstremističkih organizacija, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, odavanje klasificiranih podataka, ukratko otklanjanje različitih ugroza. A kome SOA podnosi svoje izvješće? Predsjedniku republike, predsjedniku vlade, predsjedniku Hrvatskog sabora, dakle političkoj vrhušci. I za razliku od nekih drugih tijela koja bi doista trebala drmati pravosuđem i provoditi unutarnje kontrole kao što bi to trebao biti DSC ili etička povjerenstva, njihov rad je transparentan i javan. SOA je tajna služba. I sad zamislite slijedeću situaciju, konkretizirati ću ju ponovno. Ovih dana se pred našim očima odvijaju dva paralelna procesa. Dakle, s jedne strane zviždačica Maja Đelek, Đerek razotkriva sustavnu korupciju koju provodi HDZ. U ovim novim optužbama se za teška kaznena djela našao najviše državni vrh. Od predsjednika Ureda predsjednika vlade preko ministra državne imovine bivšeg, danas ministra obrane pa do predsjednika Hrvatskog sabora. S druge strane baš taj i takav HDZ putem svojim poltron ministara i poslušničke saborske većine donosi zakone kojima želi ojačati politički utjecaj na pravosuđe. Dakle, mi smo jedina država unutar EU, a možda i u svijetu u kojoj pravosuđe kroji politička stranka koja je pravomoćno osuđena za korupciju.

Dakle, država u kojoj je moguće da o predsjedniku Ureda predsjednika vlade, o ministru državne imovine i o predsjedniku parlamenta izlaze u javnost ovako kompromitirajuće informacije, a da se ne zatresu sve saborske fotelje, dakle takva država ne može opstati. Na temelju svega onoga što smo u javnosti ovih dana imali prilike čuti mi svi opravdano možemo očekivati da Državno odvjetništvo i USKOK ovih dana pokrenu malo ozbiljnije korake i mjere. Ne samo da pokrenu istrage, ne samo da podignu optužnice nego da možda i postave nekakve zahtjeve za ukidanjem saborskih imuniteta. I sad teoretski zamislite situaciju da ovaj zakon stupi na snagu, da u nekom trenutku ono što pokreću USKOK i DORH dođe nekom sucu u rad. Nad tim sucem sada će se po novom provoditi sigurnosne provjere. U tim sigurnosnim provjerama ono što radi SOA, dakle procesi i zakoni koji se odnose na rad SOA-e nisu mijenjani već ne znam 10-tak godina, u nekom trenutku će izvješće i izvještaj doći ne samo pravosudnim tijelima nego i predsjedniku Hrvatskog sabora kojeg možda DORH tereti za trgovinu povlaštenim informacijama, protiv jednog od bitnih ministara u vladi Andreja Plenkovića, a Plenkoviću dolazi izvješće SOA-e na stol i isto tako protiv Plenkoviću jednog od najbližih ljudi, a to je njegov predstojnik ureda gospodin Frka Petešić, ja vas pitam kakav to utjecaj može imati na neovisnost pravosuđa. Dakle, sigurnosne provjere ovako kako su zamišljene narušavaju neovisnost pravosuđa, a u državi kakva je naša opterećena teškim korupcijskim afera to zapravo znači pad i slom države. Pa ja vas pitam od ova dva paralelna procesa koja nam se odvijaju pred očima koji će prevladati. Oni zahtjevi koji se bore za pravnu državu oslobođenu od kriminala ili ova druga država u kojoj kriminal kreira pravosuđe. Dakle, situacija u kojoj bi bilo kojoj i bilo čijoj vlasti bilo omogućeno da ima ovakav alat kontrole i manipulacije nad pravosuđem bila bi loša i opasna za vladavinu prava i za pravosuđe u cjelini. A ovim zakonom takva će se moći dati u ruke notornom i kriminalnom HDZ-u. Ono što radi SOA ne služi detekciji korupcije niti otklanjanju korupcijskih rizika. To bi trebala radi druga nadležna državna tijela. To bi trebalo raditi Državno sudbeno vijeće putem provjere podataka iz imovinskih kartica. A gdje smo dospjeli sa tim sustavom? Nigdje, Potemkinova sela do dana današnjeg. U zadnjem izvješću o stanju sudbene vlasti o kojem smo raspravljali u ovom Hrvatskom saboru čuli smo informaciju da će se sustavna provjera imovinskih kartica sudaca, dakle putem povezivanja baza podataka različitih državnih tijela uspostaviti kada to bude moguće, kada to bude moguće. Ma nikad odnosno onda kada se smjeni HDZ s vlasti jer su svi tehnički uvjeti, tehnički uvjeti za provođenje takve sustavne provjere uspostavljeni davnih dana. Evo, primjerice Povjerenstvo za sukob interesa je 2015.g. umrežilo baze podataka različitih državnih tijela, o tom potom da li se i tamo ti informatički algoritmi i informatički sustav koristi kako treba. Ne, zato što zakon nije tome podešen, a zašto nije podešen? Zato što to ne odgovara volji HDZ-a. I nadalje se po tom pitanju interne unutarnje kontrole nije napravilo ništa. Uporno se želi pravosuđe prikazati, dakle pravosuđe u cjelini kao nekompetentno, korumpirano. Da, imamo problematičnih sudaca, ali onemogućavamo sve one ispravne metode kojima bi se kukolj odvojio od žita. Doduše, neki suci u tome srdačno i sustavno pomažu i time dajemo priliku politici, a pogotovo ovakvoj politici da kaže ma ne, ne, mi ćemo sada preuzeti stvar u svoje ruke i time neovisnom pravosuđu doista zadati zadnji smrtonosan udarac.

Nema ga, gubi pravo. Gospodin Hrvoje Zekanović. Nema ga, gubi pravo. Gospodin Miro Bulj. Nema ga, gubi pravo. Šta ste rekli? … [[Upadica se ne razumije]] Da, služba ovaj tehnička traži od nas 5, a ja ću dat 10 minuta ovaj radi tehničkih razloga spajanja, molim vas lijepo, molim vas lijepo, radi tehničkih razloga spajanja fajlova, vi znate da se sve snima ne. Znači sada je 14 i 48, do 15.